kolege, nastavljamo dalje s radom. Prva točka današnjeg zasjedanja je: - Prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, prvo čitanje, P.Z.E. br. 99 Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za poljoprivredu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Izvolite, zastupnik Bulj. U ime kluba Mosta tražim stanku od 10 min po ovome štetnom zakonu kojim i dalje želite našu djecu da budu pokusni kunići, GMO proizvođačima i ne zdravoj hrani. Umjesto da naše sjeme bude autohtono sjeme koje ćemo gajiti, koje ćemo čuvati, koje ćemo razvijati mi ovdje našim poljoprivrednicima, našim PG-ovcima, stotinama tisuća ljudi koji su ostali na selu namećemo nove troškove, dorađivanje sjemena, nekakva kalibriranja. Ne znam sve što ćete raditi. Pa ko će to platiti tim ljudima? Pa vidite da u svijetu, u EU-u se ljudi bore, znači poljoprivrednici, znanstvenici, samo u Hrvatskoj je potpisalo 100 000 ljudi peticiju. Između ostalog, brojni znanstvenici, stručnjaci koji upozoravaju da je ovo zadnji čavao u lijes hrvatske poljoprivrede. Pa ne možete sjeme hrvatsko, autohtono sada dorađivati, u biti poskupljivati našem seljaku, našem OPG-vcu, čovjeku koji teško živi u ovim vremenima, poglavito u kriznim vremenima koliko je bitna samodostatnost. Pa ja ne znam kako vam je palo ovo na pamet i ne mogu shvatiti zbog čega danas ovdje nije došla najgora ministrica poljoprivrede otkad je hrvatske države. Zbog čega je nema o ovako bitnom zakonu? gdje se raspravlja o sjemenu? Ja vas molim kolegice i kolege, nemojte podržati ovaj zakon, iz većine i molim vas još jednom, neka dođe ovdje ministrica i neka objasni ko joj je naredio da radi za multinacionalne kompanije, za Monsanto i ekipu koja želi uništiti domaće proizvođače. Ovo ne smijemo dozvoliti. Još jednom pozivam ministricu poljoprivrede da se usudi doć pred nas saborske zastupnike [[Upadica Sanader: Vrijeme.]] i poljoprivrednike koji su ovdje ispred zgrade koji prosvjeduju. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Uvaženi državni tajnik, Tugomir Majdak, izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane saborske zastupnice, poštovani saborski zastupnici. Poljoprivredni reprodukcijski materijal je temelj poljoprivredne proizvodnje i prva karika u lancu proizvodnje i opskrbe hranom. Kvalitetno sjeme i sadni materijal od značajne je važnosti za poljoprivrednu proizvodnju. sjeme i sadni materijal kao strateški proizvodi za zasnivanje svake proizvodnje i početna karika u svakoj proizvodnji hrane moraju biti dostatni, sigurni i kvalitetni. Nacrtom prijedloga ovoga zakona uređuje se proizvodnja, stavljanje na tržište u uvoz poljoprivrednog reprodukcijskog materijala slijedećih skupina i vrsta bilja: žitarica, krmnog bilja, repa, povrća, krumpira, uljarica i ... [[Govornik se ne razumije.]] bilja, loza, boće i ukrasnog bilja. Sustav proizvodnje i stavljanja na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, propisan je direktivama EU-a, tzv. marketinškim direktivama koje se temelje na međunarodnim protokolima kako bi se osiguralo da je proizvodnja poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, umnažanje i stavljane na tržište ujednačeno u svim državama. Poljoprivredni reprodukcijski materijal prije stavljanja na tržište prolazi kroz proces certifikacije odnosno nadzora u proizvodnji, certifikacija proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i oblika sustava kvalitete koji se temelji na međunarodnim metodama kako bi se osigurala koherencija materijala namijenjenog za domaće i međunarodno tržište. Neposredni cilj certifikacije je osigurati opskrbu poljoprivrednika i drugih korisnika poljoprivrednim reprodukcijskim materijalom koji ima odgovarajući sortni identitet, klijavost, čistoću i zdravstvenu ispravnost odnosno slobodan je od štetnih organizama. Ovim nacrtom prijedloga zakona definiraju se nadležna tijela u provedbi zakona odnosno Ministarstvo poljoprivrede, Državni inspektorat uključujući fitosanitarnu i poljoprivrednu inspekciju te Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu. Prenose se odredbe marketinških direktiva vezanih uz proizvodnju i stanja na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala. Omogućuje se donošenje određenih nacionalnih sortnih lista čije će poljoprivredni reprodukcijski materijal moći tržiti samo na području na RH te na taj način omogućiti vraćanje proizvodnje iz stanja na tržište autohtonih sorti koje se sada nalaze pohranjene u banci biljnih gena. Propisuje se donošenje nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora kroz koje će se definirati detaljne aktivnosti koje će provoditi sudionici navedenog nacionalnog programa a kako bi se očuvale autohtone, tradicionalne sorte te pohranile u banku biljnih gena. Poboljšava se sustav upis sorti u sortne liste, budući da poljoprivredni reprodukcijski materijal prilikom stavljanja na tržište mora pripadati sorti koja je registrirana odnosno upisana u neku od sortnih lista. Da bi se sorta registrirala odnosno upisala u sortnu listu, mora proći određena testiranja koje provode nadležna tijela. Također, postoje određene razlike u upisu sorti sjemene od sorti sadnog materijala te je ovim zakonom dorađen postupak priznavanja i održavanja istih. Omogućeno je stavljanje na tržište sjemena proizvedeno za izvoz ako je proizvedeno prema OECD … [[Govornik se ne razumije]] certifikaciji, a zbog nekih okolnosti nije izvezeno. Proizvodnja sjemena prema ovoj međunarodnoj certifikacijskoj shemi identična je proizvodnji sjemena prema marketinškim direktivama. Nadalje, osigurava se izvoz odnosno uvoz poljoprivredno reprodukcijskog materijala jednako vrijednog po pitanju kvalitete i načina proizvodnje kao u RH. Kako bi se osiguralo da je poljoprivredni reprodukcijski materijal koji se uvozi identičan kvalitetnom materijalu koji se proizvodi na teritoriju RH odnosno EU uspostavljen je sustav ekvivalence odnosno istovrijednosti. Na razini EU za sjeme se dodjeljuje ekvivalenca na razini vijeća i parlamenta na temelju odluke 17 iz 2003.g. o jednakovrijednosti pregleda usjeva na terenu koji se provodi u trećim zemljama na sjemenskim usjevima i o jednakovrijednosti sjemena proizvedenog u trećim zemljama dok je za sadni materijal sustav ekvivalence na samim državama članicama. Uvodi se pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“ Takvo sjeme morati će proći postupak dorade kod dobavljača upisanog u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena kao dorađivača kako bi se osigurala minimalna prisutnost štetnih organizama u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva. Predviđenim zakonom i odredbama ne ograničava se korištenje domaćeg sjemena za vlastite potrebe u nekomercijalne svrhe, niti se ograničavaju načela na ekološke proizvodnje. Podzakonskim aktom će se propisat izuzeće odnosno oni koji za male količine sjemena neće biti obvezni provoditi doradu nad sjemenu koju proizvode na vlastitom gospodarstvu. Konkretno, navedene odredbe obuhvatit će proizvođače koji uzgajaju npr. ratarske usjeve na velikim površinama i ulaze u sustav potpora budući kako oni predstavljaju potencijalnu opasnost od širenja štetnih organizama bolesti i korova. Kod nekomercijalnog korištenja sjemena odnosno razmjene na sajmovima, proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima, razmjena između pojedinaca odnosno grupa nema ograničenja u tom pogledu, nema certifikacije, nema nadzora takvog sjemena. Nadalje, propisuje se izuzeće za proizvodnju ekološkog heterogenog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala koji se stavlja na tržište sukladno Uredbi 848 iz 2018.g. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda. Pobliže se definira odgovornost dobavljača za kvalitetu sjemena i sadnog materijala koji se stavlja na tržište, što trenutno važećim zakonom nije bilo najbolje uređeno. Uvodi se izrada opisne sorte lista na osnovu provedenih poljskih pokusa kako bi se poljoprivrednicima olakšao odabir materijala za sjetvu i sadnju budući da problem predstavljaju i odabir poljoprivredno reprodukcijskog materijala koji će u klimatskim uvjetima RH dati najbolje rezultate. Slijedom navedenog danas u raspravi imamo nacrt prijedloga Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednih bilja u koji je uključena većina primjedbi i prijedloga pristiglih od strane tijela državne uprave, kao i s rasprave na radnim tijelima i sjednici Vlade RH. Za navedeni sustav proizvodnje i certifikacije sjemena i sadnog materijala se ovim prijedlogom zakona ne donose nikakva nova ograničenja, te vjerujemo kako će se primjenom ovog zakona postojeći sustav poboljšati, te će u konačnici omogućiti da poljoprivredni proizvođači na tržištima imaju najbolju kvalitetu odnosno da će biljke koje dobiju njihovim sjetvom ili sadnjom pokazivati karakteristike po kojima su prepoznatljive. Imamo nekoliko replika, prva je zastupnik Miro Bulj. Još jednom pozivam ministricu, najgoru ministricu poljoprivrede, da dođe ovdje pred saborske zastupnike i poljoprivrednike koji su ispred da kaže zbog čega se ovim zakonom nameće dorađivanje sjemena domaćeg autohtonog, kome je to palo na pamet, tko će to platiti seljaku sad kad uvozimo 3 milijarde EUR-a prehrambenih proizvoda, kad je hrvatsko selo prazno? Pa sjeme je osnovno ljudsko pravo, nemojte to raditi hrvatskom selu i seljaku. Ovo je strateški nacionalni interes. Monsanto? Pa gdje je ta ministrica? Gdje se sad sakrila kad se radi o hrvatskom sjemenu kojega bi tribali zaštititi, promicati lokalnu prodaju domaće proizvodnje? Ona nameće troškove i zabranjuje na tržištu domaćega sjemena ako nije dorađeno [[Upadica: Vrijeme]] Pozivam ministricu neka dođe. Slijedeća replika Marija Selak Raspudić. Uistinu je sramota da se ministrica oko ovako spornog zakona sakrila u mišju rupu i nije usudila doći na dnevni red rasprave HS. To prije svega pokazuje da i ona sama zna da je u krivu što je predložila ovakav zakon. Ovakvim zakonom objavili ste rat malim hrvatskim poljoprivrednicima. Žrtve toga rata biti ćemo svim mi jer tko će si moći priuštiti blitvu da je servira svome djetetu jednom kada se ta ista blitva bude morala dorađivati. Hrvatska ima svega 5 povrtnih vrsta. Njihov uzgoj ovisi o entuzijastima. Ovime ti entuzijasti prestat će raditi. Koja je vaša motivacija da uvodite sjeme s poljoprivrednog gospodstva kao novu kategoriju u ovom zakonu, a to vam ne propisuje niti jedna europska odredba? Dakle, mali proizvođači, hobisti i vrtlari izuzimaju se od obveze dorade na temelju čl. 16. prijedloga zakona. Kao što je također definirano prijedlogom zakona proizvođači sjemena čuvanih sorti, sorti sa nacionalne sortne liste i sorti za koje nije potreban upis u službene liste, kao i ekološki proizvođači izuzeti od primjene čl. 16. ovog zakona. Vi ste najavili da ćete određenim podzakonskim aktima, čl. 238. omalovažavanje saborskih zastupnika, napraviti izuzeća. No kako ćete dorađivati primjerice krumpir?

Ovo nije bila povreda Poslovnika nego vaša replika i zato imate opomenu. Sljedeća povreda Poslovnika, Miro Bulj. Hvala lijepo. Zakonom propisano točno što je dorada sjemena. Kalibriranje, pilarenje, testiranje, sredstva za zaštitu bilja, pakiranje, flombiranje, to košta sve naše male OPG-ovce, ako to ne naprave ne mogu na tržištu imati svoju robu, ne mogu imati na tržnicama svoju robu, poskupljujete i uništajete domaćeg seljaka i još jednom pozivam [[Upadica: Vrijeme.]] najgoru ministricu poljoprivrede [[Upadica: Vrijeme.]] dođe u Sabor I vi imate opomenu. Sljedeća replika, Domagoj Hajduković. Hvala lijepo. Pa kolega Bulj, kolegice Selak Raspudić, pa nemojte napadati ministricu. Pa ona naporno radi, pa teško je opravdati moto „svaki tjedan zatvaramo pogon jedan“, pa to zaista iziskuje truda. A što se tiče zakona, ja mogu shvatiti da propisujemo doradu za sjeme koje se stavlja na tržište, ali za sjeme koje ćemo mi sijati, odnosno poljoprivrednik sijati u vlastitom vrtu ili na vlastitoj njivi, to je van pameti. Samo ću vam plastično reći koje su to još novi troškovi koji ulaze u njegovu kalkulaciju. Znači mora uzeti to sjeme, mora ga spakirati, mora ga odvesti do mjesta gdje će se dorada izvršiti, dakle imate trošak pakiranja, trošak logistike, mora platiti doradu, mora onda opet platiti pakiranje i opet dovoz do svog gospodarstva. Dakle poskupili smo i učinili neisplativim proizvodnju, a zašto?

Dakle mali proizvođači, hobisti i vrtlari, ali i ekološki proizvođači čl. 16 izuzeti su dakle od dorade sjemena. Sljedeća replika uvažena zastupnica Romana Nikolić. Poštovani državni tajniče. Dorada sjemena podrazumijeva sušenje, čišćenje, kalibriranje, piliranje, tretiranje sredstvima za zaštitu bilja, pakiranje, plombiranje i označavanje i taj postupak može raditi pravna i fizička osoba koja je upisana i registrirana za doradu u upisniku dobavljača sjemena, što za manje poljoprivrednike iziskuje ne tako male troškove.

cijenjena zastupnice na vašem upitu, dakle ne radi se o nikakvom otpadu, ne znam o čemu, o kakvom otpadu vi govorite. Sljedeća replika uvažena zastupnica Danica Baričević. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Evo, poštovani državni tajniče, iz vašeg uvodnog izlaganja razvidno je da je konačno u ovom zakonu dobro formiranje uprave procedure za nacionalnu sortnu listu i administrativno i troškovno je olakšano, čime se otvara put za odgovarajuće prikupljanje i potencijalnu komercijalizaciju nacionalnih sorti koje su praktično i nestale iz upotrebe. Mene zanima, da li je kroz čl. 16 upravo što smo maloprije čuli, definiciju sjemena s poljoprivrednog gospodarstva bila namjera ograničiti ministarstvu čuvanje i razmjenu sjemena na gospodarstvima i na taj način ne priznati rad neformalnih organizacija na udruženju, a svakako moram pohvaliti da je zakon gotovo jedinstveno podržala cijela sjemenarska struka i znanstvena zajednica. Da, ovaj zakon odnosno prijedlog zakona je podržat od stručne i znanstvene javnosti odnosno institucija, vezano za nacionalnu sortnu listu, da, njome želimo dakle pospješiti mogućnost onih sorti koje su gotovo zanemarene u odnosu na aktualni zakon odnosno sve prijašnje zakone i promovirati kroz jedan jednostavniji postupak certifikacije pristupačnosti tih sorti, radi se o tradicionalnim i autohtonim sortama, a s druge strane, izuzećima smo u čl. 16 omogućili da se i mali proizvođači odnosno hobisti, vrtlari i svi oni koji proizvode sjeme za vlastite potrebe dakle da oni budu izuzeti od odredbi. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Ivan Kirin. Poštovani potpredsjedniče, poštovani tajniče, zakon treba s pažnjom pročitati i razumjeti ga, a ne samo segmentalno komentirati. Da li će mali proizvođači te ekološki proizvođači odnosno njihovo sjeme biti izuzeto odredbi dorade, da li će to biti apsolutno tako ili će biti određeno po vrsti kultura koje napadaju nametnici koji nisu ili koji su štetni za ljude i životinje jer znamo Tilletia spp odnosno snijet, koja je jedna od najraširenije bolesti strnih žitarica i koja se širi zaraženim sjemenom, a urod zaraženih žitarica je toksičan za ljude i životinje, stoga je neophodnost dorade takvog i sličnog sjemena, poljoprivrednog gospodarstva, a s time se slaže i struka. Da, s jedne strane, čl. 16 definira određena izuzeća koja sam već napomenuo, a upravo postupak dorade sjemena vodi nas zdravstveno ispravnijem, čišćem, odnosno oslobođenom sjemenu od strane pojave ... [[Govornik se ne razumije.]] jer upravo ovaj postupak dorade i u slučaju učestale pojave bolesti Tilletie, odnosno smrdljive snijeti pšenice, gdje je temeljem izvida u posljednje 3 godine imamo učestalost pojave, a opasna je, kao što ste i sami naveli ... [[Govornik se ne razumije.]] i opasna je za zdravlje ljudi, ovim postupkom dorade suzbijamo i sprečavamo širenje ove bolesti odnosno svodimo je na određeni minimum. Čl. 16 ne definira izuzeća koja ste vi naveli, čl. 16 samo kaže da će biti izuzeća koja će ministar propisati pravilnikom u svom stavku 4. Zakoni su tu da bi bili jasno i nedvosmisleno napisani, a ne da bi se nešto obećavalo i kasnije možda određenim pravilnicima propisivalo. Zakoni su da služe ljudima koji će ga koristiti, da je sve ovo što vi navodite točno ne bi se ovoliko malih poljoprivrednika pobunilo. Ovo nije bila povreda Poslovnika, to je vama jasno i ja vam temeljem Članka 240. stavka 1. izričem opomenu s oduzimanjem riječi. Slijedeća replika je uvažena zastupnica Anka Mrak Taritaš. Uvaženi državni tajniče, dakle mi već imamo jedan da tako nazovem kontingent zakona gdje se usklađujemo sa različitim direktivama EU. I svaki put kad ukazujemo na to vi nama objašnjavate da to tako mora biti, da se usklađujemo. I ja principijelno mislim da je dobro da zakonodavstvo Hrvatske bude usklađeno, ali sad u ovom zakonu imamo po prvi put nešto što druge članice EU ne prepoznaju, a to je pojam sjemena s poljoprivrednog gospodarstva. Ne prepoznaju ni ovako predloženu doradu sjemena. Što se desilo? Koji vam je sad bio motiv? Koji vam je bio razlog? Zašto, koji je, dakle u jednoj rečenici razloga zašto ste se odlučili za ovakav način definiranja u zakonu nešto što je između ostalog izazvalo veliki prijepor svih naših sugrađana koji prepoznaju da je tu problem? Dakle, pojedine zemlje članice imaju pravo, nacionalno pravo urediti sustav kako bi on bio kvalitetniji i upravo je to bila namjera ovog prijedloga zakona. Dakle, da uredimo kvalitetniji sustav i koji će s jedne strane donesti veći produktivnost u našoj poljoprivrednoj proizvodnji, a s druge strane i spriječiti pojavu bolesti, širenje korova odnosno osigurati zdravstvenu ispravnost sjemena. Poštovani državni tajniče o sjemenu ovisi proizvodnja hrane, naša prehrambena sigurnost pa sukladno tome i nacionalni suverenitet. Obzirom da je Hrvatska zemlja slobodna od GMO-a na čemu sam zajedno sa znanstvenom i stručnom zajednicom, nevladinim sektorom radila 10 godina kako bi postigli da se sve županije proglase GMO free, da se zabrani sjetva genetski modificiranog sjemena pa i u pokusne svrhe, mene zanima državni tajniče hoće li ovim zakonom i dalje ostati ta odredba na snazi.

Poštovani državni tajniče, člankom Poslovnika Hrvatskog sabora broj 177. određeno je E oznaku dobivaju samo oni prijedlozi zakona s kojima se usklađujemo s europskim regulativama. Iščitavajući ovaj prijedlog nigdje ne nalazimo niti jednu odredbu kojom se ukazuje na usklađivanje, ali zato ima odredbi kojima uvodimo nove pojmove i time poskupljujemo proizvodnju našim poljoprivrednicima, a Europa to od nas uopće ne traži. Pa vas molim da nam pojasnite u kojem dijelu točno se usklađujemo sa propisima EU kada je ovdje riječ o Zakonu o sjemenu? Hvala. Evo, pa već sam naveo niz odredbi u dijelu koje, koji zadire u ovaj prijedlog Zakona o sjemenu i sadnom materijalu, a s druge strane vezano za naš, naše opredjeljenje da dodatno nacionalnim propisom definiramo ono što će biti kvalitativni iskorak za našu poljoprivrednu proizvodnju, za samodostatnost hrvatske proizvodnje to smo i učinili vezano za ove propise.

Uvaženi državni tajniče, žao mi je što se ovdje ministricu proziva kao najgoru ministricu u povijesti. Ja nisam njen odvjetnik, ali sam bio prisutan na sjednicama Odbora za poljoprivredu gdje se stvarno i gospođa predsjednica Petir i svi mi koji smo članovi odbora smo shvatili da ovaj Članak 16. može proizvesti ovakve reakcije koje se mogu čuti ovdje danas u saboru. Siguran sam i vjerujem u to da ćemo taj Članak 16. do drugog čitanja uskladiti s kojim će čitanjem na kraju krajeva tog članka biti onda zadovoljni i svi ovi koji ovog trenutka možda ili ne razumiju ili nisu do kraja pročitali zakon, ali će eksplicite vjerojatno onda pisati i spominjat će se obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Hvala cijenjeni zastupniče, da, mi smo u intenzivnom dijalogu sa javnošću, a time i predstavnicima poljoprivrednog sektora uključujući male poljoprivredne proizvođače. I vezano za Članak 16. dodatno ćemo ga definirati s jedne strane i pravilnikom, a s druge strane i pojasniti na koji način će se izuzeće primjenjivati.

Zahvaljujem. Pa evo ja sam prije gotovo 60 dana uputila pisano pitanje ministrici na koje još do danas nisam dobila odgovor i žao mi je što ona danas nije ovdje, a ono što ja vidim je to da ovakav prijedlog zakona donosi nova ograničenja proizvođačima koji na svojim gospodarstvima koriste domaće sjeme jer se uvodi pojam sjeme sa obiteljskog gospodarstva, definiran kao sjeme proizvedeno za vlastite potrebe koje je zabranjeno stavljati na tržište a koji u ovom kontekstu ne postoji u europskim zakonima, što nedvosmisleno znači da je ovaj prijedlog potpuno nepotrebno prestrog prema našim poljoprivrednicima. Jasno je da ove odredbe vode do gubitka domaćih sorti te je ukoliko ovaj zakon bude usvojen, mnogi građani će zaboraviti na okus pravog domaćeg povrća. Evo budući u većem djelu vašeg pitanja, već sam odgovorio, samo ću na kraju zaključiti da ne, ovaj zakon neće donijeti ni smanjenje korištenju naših autohtonih odnosno tradicionalnih sorti niti ograničenje u bioraznolikosti istih na hrvatskim poljima. Slijedeća replika, uvaženi zastupnik Vilim Matula. Zahvaljujem. Državni tajniče Majdak, zanima me da li vaše inzistiranje na ovom čl. 16. a posebno na terminima „sjeme za poljoprivredno gospodarstvo“, hoće li to biti vaš prilog radu na europskom zakonu koji još nije donesen, ne vidim zbog čega mi jurimo toliko u naprijed, hoćete li to ingeniozno rješenje koje je podiglo ovoliko ljudi, predložiti Europi? Zanimljivo je da samo nekolicina tih udruga sjemenara, oni u svemu prepoznaju i hvale vaš zakon jer vide da se radi, oni se bore protiv pojave nezakonite, nelegitimne prakse obavljanja kućne dorade koja povlači niz nezakonitih radnji, od nezakonitog bavljenja djelatnošću, nezakonitog uporabe pesticida, rad na crno, nepoštivanje odredbi zaštite okoliša, zaštite na radu, neplaćanje poreza Je li to razlog zašto ste stavili čl. 16. Odgovor. Hvala, cijenjeni zastupniče Matula na pitanju. Dakle, ne radi se ovdje o djelu znanstvene odnosno stručne javnosti koja dolazi samo iz branše smjenarstva odnosno sjemenskih kuća, već znanstvene javnosti. Dakle, i agronomske struke koja je podržala ovaj zakon u pravcu odnosno smjeru povećavanja produktivnosti, zaštite vezano za proizvodnju sjemena, od dakle korova odnosno štetnih organizama i u funkciji zdravstvene, jače zdravstvene ispravnosti sjemena a sve je povezano to sa boljom produktivnošću jer znamo da sjeme ukoliko je dorađeno, govorimo o velikim proizvodnjama, onda doprinosi do 30% većoj proizvodnji odnosno osigurava adekvatno tome i veći dohodak poljoprivrednog gospodarstva. Slijedeća replika, uvaženi zastupnik Željko Lenart. Poštovani državni tajniče, da ne pilim po čl. 16. kao i svi ostali, čl. 19. stavak 7., „Za kvalitetu sjemena, odgovoran je dobavljač sjemena koji ga prvi stavlja na tržište RH te pravne i fizičke osobe koje se bave trgovinom sjemena kad sjeme drže u uvjetima koji ne osigurava održavanje njegove kvalitete.“ Pitam vas ja, smjene iz Nizozemske, dobavljač ga doveo, prodao ga danas meni, ja ga posijem i ono ne nikne kako treba. Kako ćemo mi utvrditi da je držano u neodgovarajućim uvjetima? Moram biti bezobrazan. Zato što nitko ne razmišlja o tome što se piše u zakonima, štitite dorađivače, uništavate trgovce i uništavate naše poljoprivredne proizvođače. Kako će se ovaj članak provesti i kako ćemo mi utvrditi da nije držano u adekvatnim uvjetima? Dakle ovim prijedlogom zakona i člankom koji ste naveli, preciznije se definira odgovornost svih u lancu proizvodnje i prodaje, dakle zakon predlaže, ovaj prijedlog zakona da odgovornost snosi onaj tko prvi stavi sjeme na tržište RH odnosno trgovac sjemena koji ga stavlja na tržište, svatko u okviru svojih odgovornosti. Posljednja replika, uvaženi zastupnik Hrvoje Zekanović. Poštovani državni tajniče, evo moram priznati da mi je žao gledati vas ovdje kako se nemušto branite i vi ste ovdje topovsko meso da bi zaštitili ministricu i jedan loš zakon i to vi znate. Vi se slažete da taj članak ne valja, jel tako, da je loš i ipak ćete bez obzira na to zbog znači bez obzira na činjenice da se slažete, vi ćete ipak ovaj zakon usvojiti a kasnije ćete nekakvim pravilnikom napraviti eventualno izuzeće. Dakle, vi ste složili da je ovaj članak loš, da je nevaljao, i bez obzira i dalje branite ovaj zakon. Dakle, vjerojatno nije točno da je on nemušto branjen kad ste i sami rekli niz objašnjenja i obrazloženja koje sam izrekao dosada vezano za čl. 16. i neću ih ponavljati. Dakle, ovo je prvo čitanje, obavili smo dijalog sa javnošću a uključujući i proizvođače, uključujući i male proizvođače, ekološke proizvođače i ovakav prijedlog ide u prvo čitanje, dodatno će se urediti i opisno vezano za provedbu čl. 16. kroz pravilnik koji smo također na neki način najavili ovim zakonom i komunikacijom sa općom javnošću.

Hvala. Zahvaljujem, državni tajniče. Nemamo više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Marija Jelkovac, predsjednica Odbora za zakonodavstvo. Nema je.

Na 16. sjednici odbora održanoj 11. veljače 2021.g. istaknuto je kako se poljoprivredne proizvođače koji dorađuju sjeme za vlastitu uporabu izjednačava s trgovcima sjemenom i upozoreno je na nepostojanje analize gospodarskih učinaka ovog prijedloga i nedostatne kapacitete za doradu sjemena. Uz pojam sjeme s poljoprivrednog gospodarstva i doradu sjemena upitano je o usklađenosti čl. 16. i 17. sa europskim zakonskim okvirom i ugovorima kojih je Hrvatska potpisnica. Zakonom je potrebno propisati kako naslijeđeno i razmijenjeno sjemene ne treba prolaziti postupak certifikacije i dorade, a obavezu dorade sjemena za vlastitu uporabu potrebno je uskladiti sa Uredbom o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu zajednice. Ono što se odnosi na pšenicu ne bi se trebalo odnositi na povrtlarsko sjeme, a posebno ne na sjemenski krumpir. Zakonskim, a ne podzakonskim aktom potrebno je propisati izuzeća za male poljoprivredne proizvođače i zaštititi proizvođače od loše kvalitete sjemena jasnijim deklariranjem sjemena. Upis na nacionalne sortne liste treba pojednostaviti kako bi autohtono sjeme postalo tržišno zanimljivo i omogućiti neformalno očuvanje ovog sjemena. Uz stav kako će se ovim aktom uvesti reda u sjemenarsku proizvodnju upozoreno je i na moguć monopol velikih proizvođača sjemena. Zakonom je potrebno jasno propisati zabranu upotrebe GMO sjemena. Predlagateljica je odgovorila kako razumije zahtjeve za preciznije propisivanje izuzeća i obećala u konačnom prijedlogu propisat izuzeće malih poljoprivrednih gospodarstava od obaveze dorade i certificiranja sjemena. U RH registrirano je 60-ak ovlaštenih dorađivača sjemena, pa isto ne može predstavljati monopol, istaknula je izrazivši spremnost dodatne fleksibilizacije dorade sjemena u slučajevima kad je to moguće. Nakon provedene rasprave odbor je većinom glasova odlučio predložiti HS sljedeće, prihvaća se Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, primjedbe i prijedlozi iznijeti u raspravi upućuju se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja.

Državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Interes za Prijedlog zakona o sjemenu je opravdano velik pa se nadam da će i današnja rasprava biti konstruktivna jer je tema o kojoj raspravljamo izuzetno važna. O sjemenu ovisi proizvodnja hrane, prehrambena sigurnost pa sukladno tome i nacionalni suverenitet naše zemlje. Stoga nam je namjera da kroz raspravu podržimo dobra rješenja koja su predviđena ovim zakonom, ali da iznesemo prijedloge kojima bi se otklonile nejasnoće i nomotehničke nedorečenosti koje se odnose prije svega na certificiranje i doradu sjemena imajući u vidu da je ovo prvo čitanje, što znači da ima dovoljno vremena da za sve primjedbe i prijedlozi razmotre i da se poboljšanja ugrade u zakon do drugog čitanja. Dojam koji se stječe iz dosadašnjih rasprava u javnosti, ali i na saborskim radnim tijelima jest da nam je cilj svima isti, no očigledno na različite načine vidimo put kako ćemo ostvariti taj cilj. A cilj nam treba biti zaštita i očuvanje naših autohtonih sorti, zadržavanje mogućnosti da mali poljoprivrednici mogu sami proizvoditi sjeme za svoje potrebe, cilj na treba biti uvođenje reda na tržište, te poboljšanja koja će rezultirati rastom hrvatske poljoprivredne proizvodnje, njenom produktivnošću i konkurentnošću. Iz ovog zakona proizaći će i nacionalni program očuvanje i održive uporabe biljnih i genetskih izvora što treba dati novi zamah aktivnostima očuvanja biljnih genetskih izvora na nacionalnoj i međunarodnoj razini, a nacionalna sortna lista omogućit će vraćanje u proizvodnju i stavljanje na tržište starih autohtonih genotipova. Volimo se hvaliti našom bioraznolikošću i velikim brojem sorti koje uzgajamo na svojim poljima. U žustrim se raspravama, nerijetko i u ovoj sabornici borimo za njihovo očuvanje i na tome trebamo ustrajati i dalje, ali ne samo riječima već i djelima jer raspolažemo bogatstvima koja su očuvale generacije i generacije poljoprivrednih proizvođača i čuvara sorti. Zato jasno treba istaknuti kako intencija ovog zakona nije onemogućavanje malih proizvođača da za potrebe proizvodnje hrane obavljaju sjetvu sjemena iz vlastitog uzgoja od materijala sorti koje nisu registrirane niti ih ovaj zakon želi ograničiti u stavljanju plodova na tržište dobivenih od tih sorti. Obaveze certificiranja i dorade sjemena odnosit će se prije svega na proizvođače koji uzgajaju na velikim površinama i koji ulaze u sustav potpora. Obzirom na dvojaka tumačenja koja se pojavljuju u javnom prostoru, stava smo da čl. 16.ovog zakona treba nomotehnički urediti da bude jasno da su mali proizvođači izuzeti od obaveze certificiranja i dorade sjemena kao što je primjerice zakonom jasno propisano izuzeće za čuvane sorte, autohtone i tradicijske sorte kao i ekološke proizvođače sjemena. U zakonu trebamo postići jasnoću kako bi potvrdili naše opredjeljenje da želimo zakon čija će primjena podržati gensku raznolikosti tradicijskih poljoprivrednih sorti, opstanak malih poljoprivrednih gospodarstava i život u ruralnim područjima. Zato je važno izuzeće od obaveze certificiranja i dorade sjemena za mala gospodarstva jasno i nedvosmisleno propisati zakonom. Ipak bitno je razumjeti da osim malih proizvođača koji na svom gospodarstvu proizvode sjeme za vlastite potrebe, postoje i oni koji proizvode sjeme za tržište, a takvo sjeme mora biti proizvedeno pod stručnim nadzorima i prema metodama certifikacije. Sorte koje se nalaze na tržištu, moraju biti kvalitetne i prepoznatljive, imati snažan i rast, biti prilagođene klimatskim uvjetima i posjedovati karakteristike su poznate. Sve ovo, omogućit će poljoprivrednim proizvođačima sigurnost i garanciju dobrih prinosa. To nam treba biti u fokusu kad krećemo u rasprave o raspolaganju i korištenju sjemena u poljoprivrednoj proizvodnji, jasnije reguliranje, stavljanje na tržište i uvoza certificiranog poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i korištenja sjemena koji će svojim prinosom osigurati i onu komercijalnu, prihodovnu stranu za poljoprivrednike, treba promatrati i iz kuta mogućih negativnih utjecaja i opasnosti koje na poljoprivrednu proizvodnju i okoliš ostavlja sjeme kao izvor mogućih biljnih bolesti i potencijalnih štetnika. Procjena je da je gotovo 20% sjemena u strukturi biljne proizvodnje u RH krajnje niske kvalitete, a što je uzročno-posljedično povezano i sa padom proizvodnje, ali i sa nemogućnošću izračuna sjetvene norme. Doradom sjemena sprječava se širenje bolesti, korova i štetnih organizama, a s druge strane, omogućuju se kvalitetni, visoki i stabilni prinosi. Kao jedan od razloga predloženih izmjena ovog zakona, spominjano je opasnost pojave bolesti smrdljive snijeti koja ne napada samo pšenicu već napada i ječam, raž, tritikal i puno uzgajanih trava. Širenje bolesti zarazom poljoprivrednih kultura nije samo opasnost za biljne vrste, već i za zdravlje čovjeka i domaćih životinja, ali i omogućava pojavu korova na našim poljima. Kako bi poljoprivredni proizvođači imali mogućnost korištenja zdravog i kvalitetnog sjemenskog materijala, proizvedenog na vlastitom gospodarstvu, Zakon o sjemenu posebno se referira na tzv. tavanušu. U takvim slučajevima, poljoprivredna gospodarstva za vlastite potrebe mogu proizvoditi sjeme i koristiti ga na svom gospodarstvu, nisu obavezni proći postupak certifikacije sjemena budući da isto sjeme neće stavljati na tržište, ali ga trebaju doraditi, odnosno tretirati fungicidima, radi suzbijanja širenja bolesti i korova. Obaveznici primjene dorade vlastitog sjemena bit će poljoprivredni proizvođači koji su u sustavu potpore. Podsjetit ću ga smo predložili da se u čl. 16 jasno navede izuzeće od certificiranja i dorade sjemena za mala gospodarstva te smatramo da je potrebno u čl. 17 i 11 koji se odnose na doradu sjemena i obaveze dorađivača, postići fleksibilnost kako bi dorada svima bila dostupna i kako zbog troškova dorade ne bi nastali troškovi koji će u konačnici poskupjeti proizvodnju hrane. Ne smije nam biti nevažno hoćemo li proizvesti dovoljno hrane po pristupačnim cijenama za naše građane i tako smanjiti prehrambenu ovisnost o uvozu. Također nam ne smije biti nevažno kakvo sjeme sijemo. Ovaj zakon predviđa donošenje nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora kojim će se definirati detaljnije aktivnosti koje se trebaju provoditi kako bi se očuvale autohtone tradicionalne sorte i pohranile u banku biljnih gena. Zakon će omogućiti i donošenje nacionalnih sortnih listi za poljoprivredni reprodukcijski materijal koji će se moći tržiti samo na području RH, a što će po pojednostavljenoj proceduri omogućiti vraćanje u proizvodnju i stavljanje na tržište autohtonih sortu pohranjenih u banku biljnih gena, što nam je, vjerujem, svima ovdje, krajnji cilj. Dakle, proizvode od sjemena autohtonih i tradicijskih sorti i dalje ćemo moći kupovati na našim tržnicama, a dodatna zaštita našim autohtonim proizvodima dat će se i kroz Nacionalni program očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih resursa u čiju izradu su uključeni predstavnici udruga, ali i predstavnici poljoprivrednika. Upravo naši poljoprivrednici imaju ključnu ulogu u jačanju našeg nacionalnog suvereniteta kroz stvaranje prehrambene sigurnosti te s njima u suradnji trebamo kreirati zakone i osmišljavati mjere za očuvanje i zaštitu sjemena, proizvodnju hrane i revitalizaciju ruralnog prostora. Očekujem da Ministarstvo poljoprivrede u konačni prijedlog zakona ugradi ove naše prijedloge koje smo iznijeli u ime kluba, koji se odnose na stvaranje jasnoće, na nomotehničko dorađivanje u čl. 16, 11 i 17, a dakle, koji su usko vezani uz certificiranje i doradu sjemena.

Narode koji ovo gledate, morate znati da je ovo ciljana politika protiv hrvatskoga sela. Sve rasprave koje se vode konstruktivno, možemo govoriti o značaju sjemena, značaju domaće proizvodnje, uvoznim lobijima, štetočinama koje su napravile veliku štetu našem selu, seljaku, naravno, i proizvodnji domaće hrane, zdrave hrane. Naravno, moramo govoriti i o samodostatnosti, 3 milijarde eura uvozimo prehrambenih proizvoda, dok je 700 tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta neobrađeno. Ovim zakonom se jasno čl. 17, 16 i 17 točno opisiva što znači dorađivanje. To poskupljuje sjeme našem seljaku, autohtono sjeme i stotine tisuća seljaka koji se bave poljoprivredom, OPG-ova i znanstvenika je potpisalo peticiju i to je osnovno ljudsko pravo, pravo na sjeme, to po UN-u, po svim konvencijama. Međutim, ovo je isključivo pogodovanje i uništavanje hrvatskog sela i seljaka jer će poskupiti, kod koga će, kod kojega ovlaštenog dorađivača mora to raditi? Tko će to platiti? Uostalom, neistina je i laž je da će ovo biti zakon, kad se donese ovaj zakon da će se moći prodavati na tržnicama ako nije dorađeno sjeme. To je neistina. Ovo je zakon kojim se pogoduje velikim multinacionalnim kompanijama, proizvođačima sjemena, naravno nešto kao Monsanto, a naravno i onima koji proizvode svoje proizvode, proizvode za tretiranje od primjera glifosata.

Al se nadam sad je u proceduri da ćete ga opet prihvatiti, a ne sada s ovim zakonom gdje nema ministrice koja je tribala biti ovdje danas na ovome zakonu, poslati poruku našem selu i seljaku i OPG-ovcima koji su u problemima da im objasni da njihovo sjeme i proizvodnja sjemena i njihovi proizvodi ako sjeme nije dorađeno da ga neće moći prodavati na tržnicama, u trgovinama, a uvozni lobiji što uvozimo, šta nam daju, šta nam prodaju, od GMO proizvoda, nekontroliranih proizvoda, od mesa hranjenog od soje koja je tretirana glifosatom i sličnih štetnih proizvoda. Ovo je pitanje, želimo li od naše djece napraviti pokusne kuniće? Ovo sam jednom rekao s ove govornice, al kako iđe vrijeme tada su me smatrali da nešto ja fantaziram, međutim oni od naše dice će napraviti pokusne kuniće i njihove štetne hrane, njihovih modifikacija, a uništavanje domaćega sjemena i zabrana, ovo je doslovno zabrana. Bilo bi korektnije da ste napisali „zabranjuje se korištenje domaćeg sjemena“ I ministrica nije ovdje, a državni tajnik tipka mobitel, brige njega oni su riješili to sa Monsantom, valjda će ih sponzorirati, brige državnog tajnika šta danas prosvjeduju, prosvjeduju ovdje ljudi. I vi kažete da 17, pročitajte naglas 17., 16. i 17. članak, vidit ćete što je dorađivanje i tko će to platiti. Tko će to platiti? Zovite ministricu ovdje, ne vrtite glavom nego zovite ministricu da se prid hrvatskim seljakom i selom kaže o čemu se radi ovdje, koji je cilj uništavanja domaćeg autohtonog sjemena? Tko joj je to da za pravo da od naše dice radi pokusne kuniće, da se pogoduje uvoznim lobijima u prehrambenoj proizvodnji, u proizvodnji sjemena? Zašto mi ne bi imali lički kumpir, sjeme domaće, zašto bi mi maltretirali našega čovika ili bilo kojem drugom proizvodu, zašto?

nazivaju mnogi ovo bez razloga pozornicom, nažalost samo je upečatljiv pristup onaj koji privlači dovoljno pažnje javnosti na izrečeno i omogućava raspravu o ovako važnim problemima. Stoga svi koji misle da kolega Bulj možda previše dramatizira, da on ne dramatizira, da se i ljudski ne angažira oko ovakvih tema mi o njima ništa ne bi čuli u javnosti. Vratit ću se na sadržaj ovog zakonskog prijedloga. Dakle, kako da mi uopće imamo raspravu o ovom zakonskom prijedlogu kada ja postavim pitanje odnosno repliku nakon što je kolega Majdak iznio nacrt prijedloga i dobivam odgovor da je sve već riješeno, da su propisana izuzeća od čl. 16. koji je svima očito sporan i o kojem će se najviše danas razgovarat u HS, a navedeno nije istina. Dakle, ovdje je izrečena neistina. Mi smo ovdje čuli jedno obećanje, a ne jednu činjenicu i ja onda moram dobiti opomenu da bi naznačila i svim priopćila istinu, a to je da u ovom zakonskom prijedlogu izuzeća koja je naveo državni tajnik, koji je ovdje žrtveno janje umjesto ministrice, uopće u zakonu nema. U zakonu u čl. 16. st. 4. propisuje se tek da će ministar pravilnikom propisati izuzeća, pa vi čekajte, pa se vi nadajte, pa ćemo mi vidjeti. A ono što je ovdje rečeno je neistina i to smatram sramotnim i to treba dodatno naglasiti. Državni tajnik je također mogao reći da je uvažio prijedloge različitih malih proizvođača koji su se digli na noge i obavili konzultacije gotovo sa svim strankama koje su im dale priliku da bi ukazali na probleme koje pronalaze u ovom zakonu i mogao je reći da će propisati izuzeća, da je ovo tek prvi nacrt, da ćemo zajedno razgovarat o zakonu. Ne, on je rekao da je to već riješeno. Ako nećemo govoriti istinu onda jedni druge podcjenjujemo, da ne kažem nešto ružnije i onda uopće ne možemo imati ozbiljnu raspravu u ovom saboru. Dakle, loše smo krenuli, probajmo konstruktivno dalje na tragu i ovoga što je i kolegica Petir govorila zajedno nastaviti. Uistinu nama jest cilj ozbiljna banka gena koja danas na razini Hrvatske i ne postoji i cilj nam je da mali proizvođači nastave dalje proizvoditi bez dodatnog troška koji bi im ovaj zakon vjerojatno nametnuo. Naime, pitanje je koliko bi po kilogramu ta dorada koštala, pitanje je i toga da se neke kulture niti ne mogu dorađivati. Podsjetit ću da Hrvatska proizvodi svega 5 povrtnih vrsta, krumpir, papriku, kupus, blitvu i češnjak, sve ostalo dolazi iz uvoza, pa kad pitate na placu je li naše da znate na što se to uopće može odnositi. Od svake te vrste uzgoj je tek nekoliko sorata, a neki od njih su čuvane sorte. Njih 9 od 28 na sortnoj listi. Kako bi ovaj zakon izgledao u praksi? Ako bi vi evo iz Buljevog Sinjskog polja vozili žito na doradu vjerojatno bi išli u Šibenik pod uvjetom da tvrtka radi i da obavlja uslužnu doradu, ako ne onda bi se uputili nekud u Podravinu. Iz 2018. popis navodi tek nekolicinu dorađivača, a pitanje koliko ih uopće radi uslužnu doradu. Ako imate 200 do 300 kg žita po hektaru možete vidjeti koji su to manipulativni troškovi čak i nevezano za samu cijenu dorade. Ako slučajno imate više zemlje i izlazite iz kategorije malog OPG-a ministarstvo u medijima iznosi da bi to bilo od 50 do 100 hektara okvirno, onda prema tekstu kakav je izglasan u Vladi trebate na doradu nositi i onih 20 dkg sjemena raštike i salate koju uzgajate za sebe jer se malo određuje prema ukupnoj površini. Osim ako ste spretni pa prijavite raštiku i salatu na novu nacionalnu sortnu listu kao autohtone sorte, ali trebat ćete čekati godinu dana da oni obave testiranja. Teško ćete to sjeme u međuvremenu naći u uvozu, a možda ćete imati i problema sa susjedima zbog registriranih sorti. Puno je takvih ali u ovom zakonu, puno je problema i pitanja oko toga kako će se mali poljoprivrednici snaći da bi ovo pretvorili u praksu bez penalizacije koja bi im onemogućila daljnju proizvodnju. Zbog ovoga tražimo da se u zakonu jasno propiše, a ne podzakonskim aktima na koga se odnose ova izuzeća i da se omogući malim poljoprivrednicima da djeluju i dalje.

Poštovani državni tajniče, ne znam koliku plaću čovjek mora imati da bi došao ovdje za ovu govornicu i branio nešto za što zna da ne valja, čak i sam izjavlja da ne valja, pa čak i kolege iz HDZ-a upozore da ne valja. I to mi stvarno nije jasno. Cerički ozimi češnjak, istarski crveni češnjak, slavonski ozimi grah, slavonski zeleni grah, varaždinski kupus, ogulinski kupus, vukovarska lubenica, slavonski ljubičasti luk, virovitičanka to je inače paprika, feferoni crveni, feferoni zeleni blagi, feferoni žuti ljudi, peršin domaći lišćar, rajčica bračka zvana jabučar, šibenski šljivar, hren ludbreški, zatim istarski žuti luk, istarski crveni luk, turopoljski luk, dubravski crveni luk, podravski ozimi češnjak, zagrebačka kristal ljetna salata, trogirska rana cvjetača, dalmatinska kopica, dalmatinski jari češnjak, domaća žuta mrkva, domaći plavi patlidžan, domaći lišćar, dalmatinska ledenka to je salata. Dakle, o ovome se radi, ovo su sorte sjemena uglavnom sorte povrća koje se prema ovom zakonu više neće moći stavljati na tržište prema Članku 16. Međutim, nije sve tako crno imamo i drugi popis.

A hrvatske sorte tko šiša. Da čak i Talijane, Mađare, Austrijance dira ova naša situacija jer čak i oni znaju za ove hrvatske autohtone sorte, znaju njihovu vrijednost i žele da one ostanu sačuvane. Međutim, vi donesete jedan prijedlog zakona i u tom zakonu ima taj famozni Članak 16. za kojeg vi kažete isto da ne valja. I onda i dalje s ove govornice branite ovaj prijedlog zakona. Pa zar niste mogli odmah u startu promijeniti ovaj prijedlog zakona i donijeti jedan, ovaj članak i donijeti jedan normalan zakon. Nego govorite o eventualnom izuzeću. Znači jednog dana ministrica ako bude milostiva, ako joj naravno dozvoli njezin šef Andrej Plenković, ona će jednog dana donijeti nekakav pravilnik i napravit će izuzeće.

Vi ste stvarno topovsko meso. Došli ste ovdje i branite nešto neobranjivo, a ministrica vjerojatno sada na internetu ili na televiziji promatra ovu raspravu, možda grize noktiće, ma ne grize nokte jer ona će biti ministrica dokle je god A. Plenković želi, odnosno dok je mi ne srušimo kao oporba. I što je najbolja stvar i na to su ukazali kolege, mi po ovom zakonu zapravo malo i srljamo odnosno žurimo, čak i one uredbe EU-a, odnosno ona europska pravila, stečevina, ne dirigira, ne nalaže da u ovolikoj mjeri ograniči svoje OPG-ove svoje, da zaštiti svoje sjeme, ne onemogućava odnosno ne dirigira u tolikoj mjeri. I ključna stvar zapravo što se iz ovoga može zaključiti je ta famozna samodostatnost. O toj samodostatnosti smo govorili mnogo otkad je korona kriza. Hrvatska nije samodostatna nažalost. Hrvatska je postala jedna mala regijica, jedna turistička regija koja danas nema ni turizma EU-a i koja se gotovo u potpunosti oslonila na EU i na njezin novac kojega nema. Evo vidjeli smo jučer na primjeru obnove Zagreba, da Zagreb nije obnovljen, zašto? 80 milijuna eura a fali nam, treba nam, koliko, 95 milijardi kuna. Znači ništa nismo dobili. Ali ćemo od te EU kupovati proizvode, sijat ćemo njihovo sjeme a svoje sjeme ćemo zaboraviti samo zbog toga što tako kaže ministrica, što tako kaže A. Plenković i što tako kažete i vi u konačnici, državni tajniče iako kažete onako iskreno, da ovaj prijedlog zakona ne valja. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, pardon, u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta, uvažena zastupnica Ružica Vukovac. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dakle, uvođenjem pojma „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“ i odredbama čl. 16. predloženog zakona, proizvođačima se za potrebe vlastite proizvodnje hrane i hrane za životinje zabranjuje sjetva sjemena iz vlastitog uzgoja od vlastitog reprodukcijskog materijala sorata koje nisu registrirane i koje nerijetko čine lokalne sorte i populacije. Poljoprivrednici bi sjeme morali najprije kupiti a onda eventualno za svoje potrebe razmnožavati uz obvezu dorade. Dodatnim izuzećima od ovih su odredbi izuzeti samo oni koji se mogu upustiti u još dobrim djelom nedefiniranu registraciju tradicijskih sorata. Ovaj pojam ne postoji niti u jednoj od postojeći europskih direktiva koje reguliraju područje sjemenarstva. Prijedlog zakona regulira sjeme s poljoprivrednog gospodarstva koje istovremeno izričito zabranjuje stavljati na tržište. Zbog toga ovaj pojam i sve odredbe koje se na njega odnose, treba brisati. Poljoprivrednici ne obavljaju djelatnost poslovnog iskorištavanja sjemena za proizvodnju sjemenog materijala za tržište već samo djelatnosti poljoprivredne proizvodnje u svrhu stavljanja na tržište uzgojnih proizvoda, dakle hrane te se stoga djelatnosti uzgoja sjemena s poljoprivrednog gospodarstva niti na koji način ne mogu poistovjetiti s djelatnošću sjemenarskih poduzeća. Ministarstvo poljoprivrede je u odgovoru na reagiranje udruga poljoprivrednih proizvođača napisalo citiram „Novim nacrtom zakona o sjemenu, predlaže se uvođenje novog pojma sjeme s poljoprivrednog gospodarstva za tzv. tavanušu“ U izjavama za medije, navedeno je da se time uvodi red i uređuje siva zona uzgoja sjemena na gospodarstvu za vlastite potrebe. Uzgoj sjemena za vlastite potrebe na gospodarstvu i slobodan izbor sorata ili lokalnih populacija pa čak i razmjena takvog sjemena među proizvođačima, nije nikakva siva zona. Ono je prepoznato međunarodnim ugovorima, deklaracijama, strategijama i studijama kao osnovno pravo svakog proizvođače koje je posebno važno u uvjetima kriza klimatskih promjena, epidemija i prirodnih katastrofa s kojima se nosimo. Pojam „tavanuša“ ne odnosi se na zaraženo, odnosi se, oprostite, na zaraženo, neočišćeno i nekvalitetno sjeme žitarica koje su proizvođači sami uzgojili od sjemena sorata zaštićenih pravima oplemenjivača. Pojam „sjeme sa obiteljskog gospodarstva“ međutim značajno je kompleksniji i ne može se sve sjeme koje poljoprivrednici uzgajaju za svoje potrebe jednostavno proglasiti „tavanušom“ i zabraniti, ali čini se da je našem Ministarstvu poljoprivrede upravo to cilj. Svakako je zanimljivo očitovanje Ureda za zakonodavstvo koji je komentirao manjkavu i nezakonitu proceduru donošenja ovog zakona na koju su ukazali predstavnici inicijative „Sjeme - naše ljudsko pravo“ Ovo je eklatantan primjer kako naša ministarstva izbjegavaju primjenu odredbi Zakona o procjeni učinaka propisa i time zakone čine neustavnim i nezakonitim na što upozoravam od prvog dana ovog saziva. Dakle „Vlada RH usvojila je plan zakonodavnih aktivnosti za 2020. godinu. Prijedlog zakona bio je uvršten u plan zakonodavnih aktivnosti Vlade RH pod nazivom „Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja“ što nije niti sporno. Međutim ono što je itekako sporno i suprotnosti sa strategijom provedbe Zakona o procjeni učinaka propisa koja je objavljena na službenim stranicama Vlade RH, ali i u suprotnosti s tekstom knjige autor koje je ni više ni manje nego gospođa koja vodi Vladin Ured za zakonodavstvo, gđa. Zdenka Pogačić, a što u konačnici generira neustavne zakone u Hrvatskoj je slijedeće.“ Opet citiram tekst dostavljen iz Vladinog Ureda za zakonodavstvo. Dakle, u djelu koji se odnosi na utvrđivanje gospodarskih učinaka predloženog zakona, utvrđeno je da će predloženi zakon imati neznatan učinak na makroekonomsko okruženje RH, konkurentnost gospodarstva, cijenu roba i usluga, neznatan učinak na trošak proizvodnje osobito nabave materijala te da će imati učinak na malu količinu adresata uz obrazloženje da će odredbe ovog zakona imati mali učinak na gospodarstvo. Nadalje, prema kriterijima za utvrđivanje potrebe za provedbom procjene učinaka propisa iz čl. 11. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa nisu utvrđeni izravni učinci nacrta prijedloga zakona, stoga za prijedlog zakona nije bilo potrebno provoditi postupak procjene učinaka propisa. Gospodo zastupnici, hrvatski narode ovo je bezočna laž. Ovo je laž teška najmanje nekoliko stotina tisuća obitelji. Učinak ovog zakona će osjetiti baš svi građani RH jer ovaj zakon poskupljuje proizvodnju hrane baš svima, ne samo poljoprivredniku, njemu poskupljuje proizvodnju, a hranu, hranu treba svaki građanin RH. Samo na grubom izračunu poskupljenja proizvodnje koje će donijeti ovaj zakon došli smo do sljedećih pokazatelja, u Hrvatskoj imamo 155.000 ratara i još 57.000 povrtlara oni su direktno na udaru ovog zakona. Ukoliko uzmemo samo primjer proizvodnje pšenice koja se proizvodi na 140.000 hektara puta 300kg, najmanje 300, a ljudi koriste i 320kg sjemena uz cijenu dorade, potrebnih fungicida, vrećica za pakiranje i ostalog kilogram sjemena poskupljuje za 0,80 lipa. To je poskupljenje proizvodnje sjetve pšenice za 33 milijuna i 600 tisuća kuna bez transporta. Mnogima će transport biti najskuplja stavka, a mnogima će dolazak do prve oplemenjivačke kuće primjer Istre ili recimo Gunje biti nemoguća misija. Odakle pravo našim predstavnicima ministarstava reći kako je učinak na gospodarstvo i građane neznatan, mali, nema ga kako kažu. Ako ga nema i toliko je mali gospodo draga, ja vas molim nemojte ni donositi ovaj zakon, učinite uslugu selu i seljaku i poljoprivredniku i hrvatskom građaninu pa prestanite donositi zakone kojima im život na selu i proizvodnju činite nemogućom. Uzmite si plaću, ali nemojte ništa raditi molim vas. Odustanite od današnjeg donošenja zakona kojim uništavate egzistenciju našem poljoprivredniku. Sljedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka zastupnici Borić i Matula. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege. Klub zeleno-lijevog bloka da se Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorata poljoprivrednoga bilja donosi ponajprije preuranjeno u vrijeme kada na europskoj razini traje reforma europskog zakonodavstva o sjemenu. U sklopu te reforme izgrađene su i prethodne studije iz kojih je već sada vidljivo da EU planira jasno razgraničiti tržište i komercijalno korištenje sjemena od razmjene među potrošačima i uzgoja za vlastite potrebe. Preliminarna studija bit će objavljena u travnju ove godine, dakle za mjesec dana, a to je bio dovoljan razlog da se možda s ovim donošenjem hrvatskog zakona pričeka, budući da eto od 2005.se čekalo pa se moglo još mrvicu pričekati ili kao što je kolegica Ružica rekla možda ga je bilo bolje i ne donositi. Prijedlog zakona izaziva zabrinutost jer bi primjena njegovih odredbi posebice čl. 16.o kome ste ovdje svi govorili i pojam sjeme s obiteljskog gospodarstva za sjeme koje poljoprivrednici uzgajaju za uzgoj svojih proizvoda to sjeme ne bi smjeli stavljati na tržište. Ovdje smo čuli od kolegice Petir i u ime kluba HDZ-a koja je rekla da je to i onako prvo čitanje, da će se uvažiti primjedbe, ali ne treba zaboraviti da je u prethodnoj javnoj raspravi bilo 466 primjedaba od kojih su neke prihvaćene, ali tako veliki broj primjedbi je mogao omogućiti, a i ovdje je bilo govora da ne govorimo o podzakonskim aktima koje će se urediti ovo ili će se urediti ono. Dakle, bila je prilika da ovaj zakon doista bude jasniji. Zakon dakle ograničava i uvjetuje korištenje sjemena proizvedenog na gospodarstvu na isključivo registrirane sorte i uz obavezu dorade kod ovlaštenih dorađivača ne bi li tako se ugrozila već i onako ugrožena genska raznolikost tradicionalnih poljoprivrednih sorti i također se značajno ugrozio i opstanak malih OPG-ova i život u ruralnim područjima koji su temelj za očuvanje i postojeće bioraznolikosti i prirodnih resursa, a i da ne kažemo opstanak i ljudi u nekim od naših krajeva. U vremenima klimatskih promjena i katastrofa doprinos očuvanju vlastitih resursa za stabilnost i budućnost prehrambenog sustava tim je značajnija te stoga upravo ta nespretna sintagma sjeme s obiteljskog gospodarstva i odredbe vezane uz taj pojam trebaju biti izbrisane iz zakona. A zakon, a ne kasnije podzakonski akti trebaju napraviti, unijeti sva izuzeća za lokalnu cirkulaciju sjemena kao što je to predviđeno i za sam sadni materijal. Otežavanje ili zabrana uzgoja sjemena na gospodarstvima dovodi do povećanja i ovisnosti o uvozu, a danas smo o tome čuli, i smanjuje otpornost prehrambenog sustava u situacijama krize, o čemu smo i svjedočili u pandemiji. Sami znate koliko je bilo važno da smo mogli dobivati hranu i to zdravu hranu iz našeg okoliša. Treba imati na umu da je u Hrvatskoj u ovom trenutku 30,9% stanovništva ruralnih područja u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti, a to je podatak EUROSTAT-a, a najviše upravo u Hrvatskoj u istočnim i jugoistočnim regijama, upravo ti poljoprivrednici u najvećoj mjeri siju sjeme za vlastite potrebe jer si ne mogu priuštiti, a da ne kažem da neki i ne žele, osviješteni, kupovinu značajno skupljeg sjemena. Ovdje smo čuli da eto tajnik nam je govorio kako će sa obradom biti 30% veća proizvodnja, dakle govorio je o produktivnosti. Pitanje je mogu li naši, naši ljudi ratari i povrtlari upravo tako zamišljati svoj život da bi radili veću produktivnost ukoliko je njima važno da proizvode ono što oni žele proizvoditi? Ovakve mjere dodatno i ovdje je bilo govora kojim bi se ne samo bi bio udar da dakle da moraju oni doradu raditi sjemena na one koji proizvode sjeme, ovo je udar i na životni standard svih naših građana jer će poskupiti i cijenu hrane. Nastavit će poštovani zastupnik Matula u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, izvolite.

Preočito je da je ovaj prijedlog Zakona o sjemenu unio sjeme razdora i to sjeme razdora prije svega između poljoprivrednika, između OPG-ova i između vlasti, ali očito da je ovdje, sada se to vidjelo nakon ove rasprave po odborima, vidjelo se. Ja se ispričavam da možete završit ako je moguće da, da, da. Naime, već sam citirao to kako udruge ovih dorađivača između ostalog to komentiraju i što sve tu govore, a radi se, kada govorim o sjemenu razdora, radi se o interesu 100.000 poljoprivrednika ili po nekim procjenama ima i više tih OPG-ova i to državni tajnik dobro zna te brojke, znači interes s jedne strane 100.000 poljoprivrednika i s druge strane nekolicina, jedna mala oligarhijica, jer to je riječ nekolicina, starogrčka riječ je „oligarhija“, ta oligarhijica ona govori da sve ovo što se događa zapravo proizlazi iz nezakonite i nelegitimne prakse obavljanja kućne dorade koja povlači niz nezakonitih radnji, nezakonito bavljenje djelatnošću, nezakonite uporabe pesticida, rad na crno, nepoštivanje odredbi zaštite okoliša, zaštite na radu, neplaćanje poreza. Ponovio sam ovo zato što je to potpuno nevjerojatno, s druge strane imamo svjedočanstva ovih aktivista udruge da je sjeme ljudsko pravo i to je jedan pokret koji ide po cijeloj Europi i mene stvarno zanima imate li vi stvarno namjeru ovo famozno rješenje sjeme sa poljoprivrednog gospodarstva doći i u komisiji, parlamentu, Vijeću Europe, dati kao svoj doprinos za strategiju „Od polja do stola“, je li to jedino rješenje da bi se Strategija EU bioraznolikost do 20-30, do 2030. da bi se ona stvarno mogla ostvariti, je li to stvarno jedino to rješenje? To da ja kod susjede primijetim da joj je stvarno uspio paradajz i da nakon toliko godina malte ne opet nešto ima okusa, pa mi ona kaže je poslao mi je neko pismom, pismom, pa to odma treba ić istraživat jer DORH se ionako ne usuđuje one opake i prave istraživat, znači najbolji način da se dokaže i taj inspektorat, ove udruge sa kojima ste vi radili, pa onda pišete tamo na kraju da zbog čega ste samo dva tjedna dali, ovdje se ispričavate, samo dva tjedna je bila ova rasprava otvorena zbog toga što neki od ovih nisu na vrijeme dali svoje doprinose, stručnjaci. Međutim, evo tu ljudi svjedoče nije istina da je sva struka oktroirana, to nije istina da sva struka baš misli to da se to mora na ovaj način riješit, a da eventualne problemčiće ovaj koji tu gore i zbog čega je ovih 100.000 neznalica, nevježa, ali zapravo i skloni kriminalu ovi koji rade na crno, a sve se, cijela znanost se svodi na sivu snijet i ostale, onda dalje… [[Govornik se ne razumije]] al samo se priča o sivoj snijeti, ni o čemu drugom, a siva snijet je izvor sive ekonomije i najveća opasnost u ovoj državi, evo o tome vi nama ovdje govorite. Slijedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Martina Grman Kizivat, izvolite.

Ako se pitate zašto ispred sebe imam ovaj grah i ovaj bijeli luk vrlo brzo ću vam odgovoriti na to. Ovo što vidite je grah i bijeli luk koji proizvodi moja mama, a generacijama je čuvano i nasljeđivano sjeme od te kulture i to je dobila od svojih roditelja jer to je najbolje sjeme koje se čuvalo generacijama a naši stari su itekako znali što je ključno u krizi i zašto se to tako radi. Poštovane kolegice i kolege, ako je tu u saboru netko zaboravio poljoprivredna proizvodnja i proizvodnja sjemena je pitanje nacionalne sigurnosti, a osnovne namirnice poput žitarice ili ovog graha, bijelog luka to su ključne u krizama u kojima se i danas nalazimo. Ne želim ovim putem raditi nekakvu nepotrebnu melodramatičnost, ali želim da dobro zapamtite da poljoprivredna pitanja, pitanja nacionalne sigurnosti s kojima ne treba eksperimentirati, a nikako ne donositi ni odluke koje nisu potrebe i koje dugoročno mogu itekako štetiti. Podsjetit ću vas što se događalo prije samo godinu dana, ali to očito nije bilo dovoljno interesnim skupinama koje su sjedile u povjerenstvu za procjenu učinka zakona da ne naprave greške koje mogu imati dalekosežne katastrofalne posljedice po hrvatsku poljoprivredu. Točno prije godinu dana odlučivalo se je hoće li Hrvatska imati što jesti jer ratari nisu smjeli na svoje njive, a sve veze sa svijetom bile su prekinute. Zar to nije dovoljna opomena, još i više jer i danas živimo upravo u takvom svijetu. Takvi isti ljudi iz sličnih povjerenstava odlučili su prije određenog broja godina da Hrvatskoj ne treba Imunološki zavod pa danas ovisimo o uvozu cjepiva i ucjenama velikih multinacionalnih kompanija koje proizvode cjepivo i pri tome zdravljem ucjenjuju cijeli svijet. To je cijenjeni zastupnici itekako pitanjem povezano s poljoprivrednom i ovom temom. Ovim Zakonom o sjemenu ako se izglasa, sutra ćemo biti ovisni o uvozu sjemena ako ćemo ga, kada i po kojim cijenama uopće moći uvoziti. Ovo je nepovratni put zatiranja proizvodnje možda i većeg dijela vlastitog sjemena. I sada mi recite da to nije pitanje nacionalne sigurnosti. Prošle godine pitali smo se hoćemo li uopće moći posijati soju jer to sjeme zbog pogrešne politike sada dolazi najvećim dijelom iz uvoza, a sutra se to može dogoditi sa pšenicom, kukuruzom i ovim grahom i ovim bijelim lukom. Od ulaska Hrvatske u EU poljoprivredna proizvodnja smanjenja je za 5 milijardi kuna. A u našoj zemlji se samodostatnost u proizvodnji voća smanjila 15%, povrća 5% Gospodo još u prosincu 2019. godine donesen je Europski zeleni plan sa glavnim ciljem da Europa postane prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. godine. To je najvažniji strateški dokument za razvoj poljoprivrede u kojem su date smjernice za slijedećih 30 godina. Područje politike zelenog plana između ostalog su biološka raznolikost, strategija od polja do stola i održiva poljoprivreda i ruralna područja. Pisan je tako da ga upravo mala poljoprivredna gospodarstva mogu maksimalno iskoristiti, ali evo već godinu i 3 mjeseca u Hrvatskoj se o tome uopće ne priča niti se išta po tom pitanju radi. Dapače, radite sve suprotno da upravo ti mali i srednji poljoprivrednici će moći upotrebljavati možda sjeme za svoju potrebu, ali na prodaju mogu zaboraviti. Mi i dalje donosimo strategije i zakonske akte koji su u potpunoj suprotnosti sa novom europskom politikom. I danas umjesto da raspravljamo o zakonu u kojem su ugrađene sve smjernice Europskog zelenog plana i strategije od polja do stola, mi donosimo zakon u kojemu i dalje uništavamo bioraznolikost, mala poljoprivredna gospodarstva i naravno osiromašujemo ruralni prostor. Sve to sam već nekoliko puta za ovom govornicom rekla, ali ministrica nikako da to čuje. Iskreno gospodo pa meni nije problem to svaki put ponavljati možda ćete jednom i dobronamjernu kritiku prihvatiti. Osvrnut ću se i na Članak 16., pitanje glasi što je sa sortama koje nisu certificirane i upisane u katalog sjemena kao i ono sjeme koje nije dorađeno? Njega proizvođač ne smije uzgajati i prodavati. Jedna od najtraženijih i najcjenjenijih sorata paradajza je volovsko srce. Ono nije na sortnoj listi u RH niti u katalogu sorata EU. Hoćemo li zabraniti proizvodnju te rajčice i dozvoliti da sjeme bespovratno se izgubi u prirodi? U zakonu se uvodi i novi pojam, sjeme sa poljoprivrednog gospodarstva, što predstavlja sjeme sorata poljoprivrednog bilja proizvedeno i namijenjeno za sjetvu isključivo na vlastitom poljoprivrednom gospodarstvu koje je zabranjeno stavljati na tržište. Taj pojam gospodo ne postoji niti u jednoj EU direktivi, niti u zakonodavstvu ijedne zemlje članice EU. Stvarno mi nije jasno kako ste taj pojam izmislili osim ako ga niste prepisali iz nekakvih lobističkih udruga proizvođača sjemena jer iz EU direktive sigurno niste. Pa možda da smislite i malo bolje i uvjerljivije izgovore. Već svi znamo da vaši zakoni se rade uvijek po principu copy paste sa EU direktivama. Ali i kada nešto dodate onda zagorčate život apsolutno svima. Koliko je taj pojam sulud evo vam jedan primjer. Zanima nas evo slučaj graha. Kako će proizvođač kad proda 5 kg graha biti siguran da kupac 4 kg graha nije pojeo, a jedan kg posijao. Ista stvar je i sa bijelim lukom. Hoće li proizvođač na tržnici tražiti potvrdu od kupca da će to sve pojesti da neće bijeli luk recimo posaditi. Evo koliko je to suludu i koliko je to loše napravljeno. Ovakav zakon ne štiti interes malih OPG-ovaca i proizvođača, ali ni potrošača koji žele jesti zdravo, domaće, ekološki proizvedeno povrće. Ovaj zakon mogao bi imati strašne posljedice na našu poljoprivredu. Pa dobro gospodo koliko tu ima logike. Ovo nije ništa osim novog nameta koji pada na leđa naših ionako već osiromašenih poljoprivrednika. Gospodo iz ministarstva vodite suludu politiku propasti hrvatske poljoprivrede što gledamo kroz cijeli set zakona koji ste poslali u saborsku proceduru.

Poštovani državni tajniče, zastupnice i zastupnici, sjeme nije samo sjeme. Sjeme je geopolitičko pitanje, sjeme je pitanje života u ruralnom području, a ne interes uske skupine koje predstavlja nekolicina dorađivača nasuprot najmanje 100.000 poljoprivrednika. Kako se radi o iznimno osjetljivom zakonu, smatramo da javnost i građani moraju objektivno biti informirani o svim aspektima i posljedicama ovog zakona, kao i o samom tijeku donošenja i njegovim ključnim sudionicima. Ponovit ću na kraju još jednom, a to treba čuti svatko od vas, poljoprivredna politika, a posebno proizvodnja sjemena pitanje je nacionalne sigurnosti s kojima ne trebate i ne smijete eksperimentirati. Na kraju vam mogu reći vezano za ovaj prijedloga zakona, sram vas može biti. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj Centra i GLAS-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Anka Mrak Taritaš. Izvolite.

Poštovani državni tajniče sa suradnicima. Ja ću malo o formi i o sadržaju. Dakle, mi pred sobom imamo Prijedlog zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, imali smo zakon isti takav, otprilike istog naslova koji je bio donesen 2005.i zadnje izmjene je bilo 2020., ali očito je sada išlo strukturirano znatno više pa se odlučilo za novi zakon, što cijenimo da je dobro. Dakle, mi već ovdje imamo cijeli set zakona gdje se usklađujemo sa različitim direktivama EU i kad mi o tome raspravljamo onda je obrambeni mehanizam predlagatelja uvijek sljedeća rečenica, usklađujemo se s direktivama. Sve ok, sve u redu, nemamo ništa protiv, ali sve te zakone karakterizira jedna činjenica, da sve ono što ne zna se riješiti, sve ono što se neće riješiti, sve ono što se hoće da se nekako sakrije ispod radara onda se predviđaju pravilnici, predviđaju se uredbe koje će donijeti Vlada odnosno pravilnici koje će donijeti ministar. Iz jednostavnog razloga na taj način činite dvije stvari, pokazujete da neke stvari točno pokazujete da neke stvari neće reći javnosti i preskačete HS. Tako ste postupili i u ovom zakonu, ono što niste htjeli izdefinirati, a ono što ste svi koji su vam dali repliku rekli, a to je bit će riješeno pravilnikom. To se ne rješava pravilnikom, to se rješava u zakonu i treba biti u zakonu. Nada uvijek ostaje ta da vam je kolegica koja je govorila u ime kluba HDZ-a isto to rekla, pa se onda nadamo da će to tako biti. Mi tu strana oporbe možemo govoriti, možemo ukazivati, možemo sve zajedno, ali vam je kolegica, vaša kolegica koja pripada vladajućima rekla ljudi moji niste napravili dobar zakon. Ja ne sumnjam kako će biti glasanje, ali to je nada da ćete formalno ovaj zakon napraviti kako treba. Idemo malo sadržajno, ovaj zakon otvara nekoliko tema, jedna od tema nešto što će nam biti puna usta i svi ćemo se u to zaklinjati i govoriti o klimatskim promjenama, govorili o zelenom europskom planu, tu će premijer naravno onako slatkorječiv kako je govoriti o tome kako je to izuzetno važno, kako Hrvatska u tome ima sve zajedno, ali onda kad vidimo u jedan-jedan, šta kaže između ostalog taj plan, da treba jačati lokalnu poljoprivrednu proizvodnju i promovirati zdravu hranu dakle onako pojednostavljeno. A što mi ovim zakonom radimo? Ovim zakonom opet otvaramo onu vječitu temu između malih i velikih. Nema nijednog zakona koji veliki i veliki proizvođači i veliki proizvođači u poljoprivredi neće preživjet, preživjet će na ovaj ili na onaj način jer su moćni, jel mogu jer imaju snagu i energiju. Nema nijednog zakona kojeg mali ne osjete na svojim leđima i pitanje je zašto i pitanje je zbog čega i pitanje je zašto to radimo? Dakle, suštinsko pitanje koji si trebamo postaviti i vidjeti dakle zakon je uveo pojam sjeme s poljoprivrednog gospodarstva, nema niti jednog razloga zašto smo to unijeli, nema direktive EU, nitko nas ne tjera na to da napravimo i ako to kao što sam pitala državnog tajnika dajte mi recite koji je to bio motiv. Odgovor je bio, dakle ne moramo mi, imamo mogućnost da i definiramo neke stvari koje su specifične za nas. Super, odlično, krasno, sad smo definirali sjeme s poljoprivrednog gospodarstva i napravili tim problem tim istim gospodarstvima. Dakle, iskustva drugih članica EU su da ne prepoznaju pojam, ne prepoznaju ni ovako predloženu doradu sjemena. Dakle, ja mogu razumjeti neki zakon, mogu se s nečim slagat, mogu se s nečim ne slagat, ali moram razumjeti što je smisao. Dakle, koji smisao je osim da budemo maćeha svojim vlastitim ljudima, da budemo maćeha poljoprivrednim gospodarstvima, da im uvedemo jedan pojam s kojim će oni imati problema, koji nam sad ukazuju nemojte nam to raditi, problem je i ostalo i onda iza toga imaju i financijski problem i sve ostalo. Ja sam nekako bila uvjerena da je ovo doba, da doba vas nekakvih kriza kao što kad krize nastaju u obiteljima, kad krize nekako nastaju s čovjekom s vlastitom identitetom, pa krize nastaju u nekoj zemlji, da iz tih kriza vas natjeraju da budete bolji, da budete razumniji, da budete operativniji. Dakle, mi živimo u doba korone, ta korona evidentno nije gotova i ono što smo se svi nadali da će 2021. godina biti godina kad ćemo se vratiti normalnom životu tome očito nije tako i očito ćemo do kraja ove godine živjeti odnosno dok se ne procijepimo, dok se redovito nećemo cijepiti, dok cjepivo neće biti dostupno tako ćemo živjeti. To vam je ko ona priča s maskama sjetite se u lockdownu nije bilo kupit za maske, maske ste kupovali preko veze, sad ju možete kupiti u bilo kojoj trgovini i nije problem. Dakle, kad dođemo u stanje da se možete procijepiti u bilo kojem trenutku to evidentno ćemo do tada imati problema korone. I korona nas je trebala neke stvari naučit, trebala nas je zapravo naučiti na važnost hrane, na važnost te samodostatnosti hrane, na važnost da vas na životu mogu između ostalog u normalnim uvjetima održavati ti tzv. mali proizvođači. Mi ih zovemo veliki i mali, veliki su po svojim kapacitetima, ali ovi mali postaju veliki jer oni nadoknađuju sve. I umjesto da njima pomognemo, umjesto da njih da ih ne, noge, imam osjećaj ko da netko lomi noge njima, jer nakon, ja se duboko nadam da ovakav prijedlog zakona neće biti u drugom čitanju. Duboko se nadam da će do drugog čitanja doći do promjena i da će u drugom čitanju doći nešto razumno. Dakle, ajdemo si postaviti pitanje. Za koga mi pišemo zakone? Zato da bi ih netko pisao, zato da bi netko opravdavao svoje postojanje u ministarstvu, zato da bi mi saborski zastupnici imali opravdanje zašto dobivamo plaće pa raspravljamo o tome. Ako to netko misli sve misli krivo. Zakone donosimo ne da bi ih netko stavio u ladicu i ne provodio nego da bi ih provodili. Mi građanima i građankama RH onima koji tu žive i rade ne smijemo biti maćeha, mi im ne smijemo podmetati noge, mi im ne smijemo lomiti ruke i noge da oni nemaju s čim raditi. Mi im moramo omogućiti, dakle ima taj dio gdje nema EU koja će nas reći morate ovo ili ono, koja nam daje mogućnost da lokalno zakonodavstvo to odredi na način na koji treba odrediti. Nema ni jedne direktive, samo ja uvijek radim usporedbu sa onim što znam, nema ni jedne direktive EU koja je rekla vi kad radite obnovu Hrvatske nakon potresa napravite tako kompliciran postupak da nitko ne zna predati zahtjev. Nema. Napravite si kako hoćete. Nema, nitko tko uvjetuje da mi definiramo sjeme s poljoprivrednog gospodarstva i da tu podmećemo noge tim istim gospodarstvima. Stoga, poruka koju hoću poslati s ove govornice. Kolege iz Ministarstva poljoprivrede svi vam otprilike govorimo isto. U ovom trenutku bez obzira kako će se glasati o ovom zakonu u prvom čitanju svi su vam rekli slijedeće. Sve definirajte u ovom zakonu, izuzetke sve definirajte u ovom zakonu i zaista nemojte biti kočničar, nemojte biti prepreka malim obiteljskim gospodarstvima. Na kraju, ova mala Hrvatska takva kakva je može preživljavati na njima pa nemojte vi koji ste zaduženi za njih im lomiti noge. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima, uvažene kolege i kolegice, pred nama se danas ponovno nalazi propis iz područja poljoprivrede točnije sjemenarstva i rasadničarstva nakon što smo nedavno raspravljali o Zakonu o poljoprivredi. Trenutno važeća verzija Zakona i sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja donesena je krajem 2005. godine i stupila je na snagu s prvim danom 2008. te je protekom vremena ova verzija zastarjela. Današnja verzija o kojoj raspravljamo prijedlog je znači u ovom prvom čitanju, ponajviše je Članak 16. zakona koji je izazvao pravu buru komentara i na neki način stvorene su dvije suprotstavljene strane. Veći dio stručnjaka i sjemenari zakon su u pravili pozdravili. Uvest će kažu više reda na tržištu sjemena, definirati farmersko sjeme te uskladiti kategorizaciju i standarde kvalitete s europskima. S druge strane imamo proizvođače koji u pravilu smatraju kako zakon u dovoljnoj mjeri ne štiti proizvodnju i distribuciju domaćeg izvornog sjemena čijom proizvodnjom se čuvaju mala ekološka gospodarstva. Ako pogledamo širu sliku nisu to jedine suprotstavljene strane. Imamo s jedne strane kapitalistički način uzgoja kojem je jedini cilj što brža i bolja zarada i s druge strane tradicionalni starinski uzgoj koji teži što kvalitetnijem i ukusnijem plodu. Iako su hibridne vrste povrtnih kultura dostupne nam u svakom trenutku i uz to su isplativije, a u plastenicima i na polju brzo dospijevaju nostalgični okusi, mirisi i boje starinskih sorti nemaju cijenu i zato svatko od nas na neki način bira stranu. Poljoprivredni reprodukcijski materijal temelj je poljoprivredne proizvodnje i prva karika u lancu proizvodnje i opskrbe hranom odnosno bez kvalitetnog sjemena i sadnog materijala nemamo ni kvalitetnu poljoprivrednu proizvodnju. S njim sve počinje ali i završava. To nam je ovdje svima i jasno. Dosadašnji zakoni i pravilnici nisu potpuno definirali korištenje požetog materijala s vlastitog poljoprivrednog gospodarstva što je uzrokovalo mnoge probleme u uzgoju poljoprivrednih kultura, a između ostalog i ponovnu pojavu već zaboravljenih korova na našim poljima kao što je kukolj te širenje bolesti koja zarazom poljoprivrednih kultura predstavljaju opasnost za zdravlje samog čovjeka, ali i domaćih životinja kao što je smrdljiva snijet pšenice. Kako bi poljoprivredni proizvođači imali mogućnost korištenja malih količina sjemena na vlastitom gospodarstvu ovim prijedlogom zakona uvodi se pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“ odnosno tzv. farmersko sjeme. Takvo sjeme morat će proći postupak dorade kod dobavljača upisanog u Upisnik dobavljača poljoprivrednog sjemena kao dorađivača kako bi se osigurala minimalna prisutnost štetnih organizama u skladu s propisima iz područja biljnog zdravstva. Ovdje smo već nekoliko puta čuli i ustanovili da pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“ nažalost ne poznaje nitko na razini EU i njihovih direktiva. Međutim, ovdje ističimo da mali proizvođači, ekološki proizvođači, hobisti i vrtlari neće imati nikakvih novih nameta i ograničenja u smislu proizvodnje vlastitog sjemena za vlastite potrebe, te kako će se proizvodi od sjemena autohtonih i tradicijskih sorata i dalje moći prodavati na našim tržnicama. Očuvanje autohtonih i tradicijskih biljnih vrsta neophodno je za očuvanje biološke i genetske raznolikosti čime se osigurava stabilnost poljoprivredne proizvodnje kako na lokalnoj tako i na nacionalnoj razini. Poljoprivredni proizvođači će dakle moći i dalje koristiti vlastito sjeme na svojim poljima, ograničenje će se primjenjivati samo ako požele prodavati svoje sjeme na komercionalnom tržištu. Takvo sjeme morat će proći postupak dorade kako bi se osigurala minimalna prisutnost štetnih organizama, bolesti i korova. Takvo sjeme omogućuje poljoprivrednim gospodarstvima da za vlastite potrebe proizvode sjeme i koriste ga na svom gospodarstvu, a nisu obvezni proći postupak certifikacije sjemena budući da isto to sjeme neće stavljati na tržište. To sjeme neće moći prodavati, al od njega će moći proizvoditi i te proizvode njihove prodavati. Dorada kod ovlaštenog dorađivača je proces gdje proizvođač donese svoje sjeme koje je uzgojio i dobije ga natrag očišćenog, osušenog, tretiranog pesticidima, laboratorijski je ispitan, označen, upakiran i kao takvog ga stavlja na tržište.

Npr. u Dalmaciji nema niti jednog ovlaštenog certifikatora, niti tvrtke koja se bavi doradom sjemena, pa bi poljoprivrednici ako žele sijati vlastito sjeme trebali slati na doradu u Zagreb. Podzakonskim aktom propisat će se izuzeća od obveze dorade sjemena ovisno o veličini obradive površine na poljoprivrednom gospodarstvu upisanom u ARKOD i količine korištenog sjemena s poljoprivrednog gospodarstva odnosno oni koji proizvode male količine sjemena neće biti obavezni provoditi doradu nad sjemenom koji proizvode na vlastitom gospodarstvu. I ovdje treba upozoriti da ograničenje prema ukupnoj veličini poljoprivrednog zemljišta koje je upisano u gospodarstvo nije adekvatna mjera jer gospodarstvo može uzgajati sjeme za vlastite potrebe na vrlo maloj površini, a na ovom preostalom dijelu imanja može uzgajati nešto sasvim drugo. Isto tako, nije isto koja se kultura uzgaja, pa primjerice jedan hektar pšenice nije puno, ali zato je jedan hektar salate itekako velika površina. Sustav proizvodnje i stavljanje na tržište poljoprivrednog reprodukcijskog materijala propisan je direktivama EU odnosno tzv. markentiškim direktivama koje se temelje na međunarodnim protokolima kako bi se osiguralo da je poljoprivredna proizvodnja reprodukcijskog materijala umnažanje i stavljanje na tržište ujednačeno odnosno da je standardizirana u svim državama. Kako bi se osiguralo da je poljoprivredni reprodukcijski materija koji se uvozi identičan kvaliteti materijala koji se proizvodi na teritoriju RH uspostavljen je sustav ekvivalence. Nesporno je kako je prijedlog zakona izazvao dosta polemike i diskusije u medijima, ali i ovdje u sabornici i u javnoj raspravi u kojoj je bilo preko 450 komentara. Međutim, isto tako je nesporno kako je ovakav zakon potreban kako bi se uvelo reda u području sjemenarstva i rasadničarstva. Na temelju svih iznesenih primjedbi i komentara na sporne članke zakona koje su ovdje kolege pobrojali, nadamo se da će konačan prijedlog zakona u drugom čitanju biti konkretniji i jasniji sa izuzećima, kako za male proizvođače tako i za proizvođače krumpira kada je u pitanju certifikacija i dorada sjemena, ali i financijski troškovi kojim će oni svi biti izloženi.

Poštovani potpredsjedniče sabora, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Nažalost u Hrvatskoj je danas poljoprivreda samo deklarativno strateška grana, a u stvarnosti smo preplavljeni uvoznom hranom upitne kvalitete. Poljoprivrednici, a pogotovo mali OPG-ovi mukotrpno pokušavaju pronaći svoj put do tržišta gdje su u startu u nepovoljnijem položaju zbog jeftinijih proizvoda koji stižu iz raznih dijelova svijeta. Stoga bi zakon koji je pred nama trebao za osnovni cilj imati jačanje domaće proizvodnje hrane, međutim vidimo da predloženi Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja postavlja dodatne prepreke našim malim OPG-ovima u mogućnosti korištenja autohtonog sjemena. Hrvatska danas uvozi više od 80% sjemena za poljoprivrednu proizvodnju što dovoljno govori o tome koliko kao država ovisimo o uvozu. Potrebno je zato omogućiti jednostavnije certificiranje domaćeg sjemena kao čuvene sorte te lakši upis na nacionalnu sortnu listu kako bi ih trajno očuvali za buduću proizvodnju generacije koje dolaze, bez složenog dokazivanja izvornosti sjemena koje se prenosilo iz generacije u generaciju. Ukoliko bi se predloženi zakon prihvatio u ovom obliku, sjemene domaćih autohtonih, izvornih kultura jednostavno će nestati i više ih nikada nećemo vidjeti u proizvodnji ni u ponudi, a to je nešto što ne smijemo dopustiti. Za dugoročni razvoj domaće poljoprivrede trebalo bi osnovati regionalne banke biljnih gena kao i nacionalu banku biljnih gena kako bi to sjeme sačuvali zauvijek jel će ovim zakonom se izazvati nepovratni gubitak velikog broja domaćih vrsta. Autohtone tradicijske stare sorte neizmjereno su bogatstvo kako sa za poljoprivrednu proizvodnju tako i za bioraznolikost. Nadalje, potrebno je zakonom definirati što je sjeme s poljoprivrednih gospodarstva te dorada na vlastitom gospodarstvu. Mali OPG-ovi, eko proizvođači i proizvođači autohtonih sorti moraju biti izuzeti z čl. 16. Zakona koji se odnosi na proizvodnju sjemena i stavljanje na tržište. Kaže da sjeme koje se proizvodi mora biti certificirano i od sorte koja je registrirana te obvezna dorada sjemena kod ovlaštenog dorađivača. To je apsolutno neprihvatljivo za navedena gospodarstva i to u zakonu mora biti jasno definirano. Moraju biti oslobođeni dorade vlastitog sjemena te skupog i vrlo složenog postupka certificiranja, mora im se omogućiti proizvodnja i dorada sjemena iz vlastitog uzgoja na gospodarstvu te stavljanje istog u promet. Opravdani je strah da bi sjeme koje nije upisano u nacionalnu sortnu listu i dorađeno moglo nestati i ponavljam to je nešto što ne smijemo dopustiti. Moramo se zauzeti za naše domaće sorte voća i povrća, trajno ih sačuvati jer to je najveće bogatstvo koje imamo, time smo prepoznatljivi, čuvamo našu tradiciju i kulturu, autohtone proizvode i tradicionalna jela koja pripremamo. Spomenut ću projekt u Istri koji provodimo, riječ je o projektu „Istra bioregija“ kao sveobuhvatan projekt očuvanja i održivog razvoja Istre koji u osnovnim postupkama ima razvoj ekološke poljoprivrede, stočarstva, valorizaciju autohtonih proizvoda kao dio naše tradicije i kulture. Upravo je ekološka proizvodnja jedna od temeljnih smjernica razvoja istarske poljoprivrede i tu zakonski moramo imati dobru podlogu da bi se naša poljoprivreda mogla razvijati dalje u tom smjeru, a ne da zakon ograničava mogućnosti korištenja autohtonih sjemena. Nadamo se da će Ministarstvo poljoprivrede do drugog čitanja uvažit brojne kritike, ne samo oporbe nego čak i vladajućih i sugestije na pojene odredbe ovog zakona i da će konačni prijedlog zakona koji će biti u interesu hrvatskih poljoprivrednika jer u ovom trenutku ovaj zakon to nije.

Poštovani potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicima, kolegice i kolege. Velika rasprava se digla oko ovog Zakona o sjemenu koji je nažalost u ovom obliku koji je u prvom čitanju velika šteta za poljoprivredne proizvođače. Žao mi je što mnogi su kolegice i kolege otišli, možda malo u jednom krivom smjeru i uhvatili se za smokvin list koji ovaj zakon nudi, a to je autohtono sjeme koje se može kao hobisti, vrtlari … uzgajati bez certifikacije. Što će reći Podravci koji proizvode papriku koja je selekcionirana na uskom području i po kojoj su poznati? Sutra ju neće smjet prodat.

Znači to što će oni sijat neće biti certificirano sjeme i oni moraju biti u sivoj zoni sijati svoje sjeme, a prikazivati nešto što će pokazati da su kupili. Zbog čega ih tjeramo u sivu zonu? Zbog čega mučimo ljude i ne damo im mogućnost da siju ono što su sijali do dan danas, na čemu su radili nekih 10, 20, 30 godina na selekcioniranju takvih vrsta? Ja ću biti neskroman pa ću reć da sam ja ovdje najstručniji u ovoj sabornici govoriti o ovoj temi, agronomiju sam diplomirao na Zagrebačkom sveučilištu Agronomskom fakultetu i 30 godina intenzivno proizvodim, 30 godina sam seljak, proizvodim povrće i ratarske kulture. Ja niti ove godine neću posijati u ratarskim kulturama niti jedno zrno necertificiranog sjemena, ali svaki puta kada otvorim sjemensku vreću soje uhvatim se za glavu, ljut sam na sebe zašto nisam ostavio soju prošle godine za sjetvu ove godine, zato što je katastrofalna kvaliteta sjemena. Mi na ni koji način ne možemo izborit se za odštetu zbog lošeg sjemena. Kaže se u obrazloženju da je kontaktirana struka. Najveći problem su ovdje napravili dorađivači koji su kontaktirani i koji su uglavili čl. 16.kojim se ne može sijati osim certificiranoga, sjeme s poljoprivrednog gospodarstva. Zbog čega vi mislite da bih ja kao seljak kojem je bitan prinos moji kolege koji proizvode, sijao loše sjeme, imao mali prinos. Zbog čega mislite? Znate tko može sijat loše sjeme? Onaj tko ima stotine hektara ili tisuće pa mu je nebitan prinos. Mi koji radimo do 30, do 100 ha, nama je vrlo bitan prinos jer mi ne možemo živiti isključivo od potpore, mi moramo imati prinos. Ja sam prošle godine ostvario 14 tona suhoga zrna kukuruza po hektaru. Zato što imam svega toliko površine da posijem 15 ha kukuruza i moram se boriti s prinosom da bih bio profitabilan.

Zbog čega? Imali smo ovih godina loših ministara, manje loših ministara, ne mogu se baš kao nitko od vas pohvaliti da smo imali izuzetno dobrih ministara jer nam poljoprivredna proizvodnja ne bi bila u ovakvoj situaciji kakva je ona danas. Obaveza RH je omogućiti poljoprivrednicima sjeme i pravo da oni sami proizvode svoje sjeme. Gospodo, sjeme i poljoprivredna proizvodnja su geopolitičko i strateško pitanje. onaj tko ne će imat svog sjemena, onaj tko neće imat proizvodnju vlastite hrane a mi je već pomalo nemamo, onaj kome će stranci preuzeti poljoprivredno zemljište, nije suverena država. Kod nas e to dešava.

Da istekne moratorij za kupnju zemlje stranaca? Očito se to čeka. Cijena zemlje je porasla nekoliko puta, svi mi koji kupujemo zemlju osjetili smo to na svojoj koži. Zemlju je sve teže kupiti jer su abnormalne cijene koje se nude. Čl. 17. za kvalitetu sjemena odgovoran je dobavljač koji ga prvi puta stavlja na tržište RH. Sjeme, nizozemska tvrtka, radi se o lubenicama, proizvodnja Tajland. Kako naš trgovac, ovaj gospodin od kojega sam ja to jutros kupio, a ove 3 kartice koštaju 1200 kn, kako on može biti odgovoran za kvalitetu ovoga sjemena? Kaže odgovoran je ako ga ne drži u odgovarajućim uvjetima koji će zadržavat kvalitetu sjemena. Kako ćemo mi to saznati? Onog trenutka kada ja to posijem, kada to ne nikne ili ne nikne kako treba ili kad dođe u fazu kada proizvod bude u zriobi, kada ga treba isporučiti i to neće biti ono što sam ja tražio i što je ovdje meni napisano i što u katalogu piše da je ovdje. Kako taj trgovac može biti za to odgovoran? Ne može bit nikako. E pa to vam je pokazatelj da su u ovom zakonu glavni krivci dorađivači sjemena. Jer oni ne mogu preboliti da se 20% sjemenskog materijala proizvodi na obiteljskim gospodarstvima. Što će se dalje desiti? Ma nikada neće natjerati seljaka da bude onako kako oni hoće. Zato što seljak da nije pametan u Hrva5tskoj, davnih dana bi propao. Sjetvena norma za soju je 80 kg, koliko ste morali dostaviti račun da biste potvrdili da nije GMO soja.

Znate kako je teško ljudima koji sa žitnom sijačicom siju soju, odrediti sjetvenu normu? Seljaci će i dalje uzimat svoje sjeme a neki koje znam, prošle godine su kupili sjeme soje, stavili su ga u šupu da imaju pokriće i sijali su sjeme koje su sami uzimali jer im se pokazalo da im je daleko bolja klijavost, da je bolja energija klijanja i da je daleko bolja biljka i bolji urod bio od tog sjemena koje su sami proizveli. EU, zemlje EU-a, najjače poljoprivredne zemlje EU-a ne brane svojim poljoprivrednicima uredbama da uzimaju farmersko sjeme. Otiđite u Italiju. Evo ja idem u petak u Italiju pa ću pokušat razgovarat jer i tamo, da mi to još jednom potvrde, a znam da mogu sijat svoje sjeme. Znači Hrvatska ne dozvoljava ono što dozvoljava Europa. Pa zato i jesmo po svim pokazateljima zadnji. Zato i jesmo po svim pokazateljima zadnji. Da ne pričam o poljoprivredi. Drage kolegice i kolege, sjetite se poljoprivrednih proizvođača, sjetite se koliko puta ste se možda zauzimali za njih, predstavljali se borcima za selo i seljaka, da li ćete podržati ovakav zakon? Slavonci, da li ćete vi podržati ovakav zakon gdje svojim poljoprivrednicima branite da oni uzmu svoje sjeme?

Gospodine državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici Zakon o sjemenu ponudio je neka dobra rješenja za proizvođače kako bi imali mogućnost korištenja zdravog i kvalitetnog sjemena, ali je kroz nekoliko članaka koji nisu do kraja jasni očigledno je vidljivo iz ove rasprave otvorio Pandorinu kutiju i izazvao zabrinutost. Ministarstvo je u međuvremenu otvorilo dijalog sa udrugama i poljoprivrednim proizvođačima te je u nekim područjima došlo do suglasnosti što pozdravljam i ohrabrujem da se taj dijalog i dalje nastavi. Ostala su neka otvorena pitanja konkretnije dva. Prvo se odnosi na Članak 16. u kojem se navodi da sjeme koje se koristi za tržište, ali i ono koje se koristi za potrebe na vlastitom gospodarstvu mora biti certificirano i dorađeno. Od te odredbe izuzima se ekološke proizvođače kao i ono sjeme koje je upisano na nacionalnu ili druge sortne liste dok će drugi izuzetke za poljoprivredna gospodarstva upisana u ARKOD propisati ministrica pravilnikom. Moj prijedlog je da u zakonu definira izuzeće i za mala gospodarstva koja proizvode sjeme za vlastite potrebe kao što je u zakonu predviđen i izuzetak u Članku 46. za mala gospodarstva koja proizvode sadni materijal za vlastite potrebe. Važno je u zakonu pojasniti da se ne tretiraju na isti način mali proizvođači koji koriste sjeme za vlastite potrebe i oni koji ga stavljaju na tržište. Sjeme koje smo naslijedili od svojih baka i djedova ili dobili kroz razmjene sa drugim proizvođačima ne bi trebalo prolaziti postupak certificiranja i dorade ako se koristi za vlastite potrebe i to bi jasno trebalo pisati u zakonu. Također, cilj nam je sačuvati što više autohtonog sjemena pa složene procedure za upis sjemena na sortnu listu treba pojednostaviti, a troškove tog postupka treba smanjiti na minimum i dobro je da je ministarstvo oko tog otvorilo dijalog sa poljoprivrednicima i udrugama. Drugo otvoreno pitanje je pitanje dorade koja je važna kako bi se spriječila pojava bolesti, a to se prije svega odnosni na pšenicu. Pšenicu sijemo na oko 150.000 hektara u Hrvatskoj, većina sjemena je certificirana no znamo da ima i tavanuše. Kako bi se spriječilo širenje bolesti zakon propisuje obaveznu doradu sjemena koju moraju raditi ovlašteni dorađivači. Oni moraju imati zaposlenog agronoma na neodređeno vrijeme pa se javlja bojazan da će ovakav način provođenja dorade kako je propisa poskupiti bitno kilogram sjemena pa onda u konačnici i cijenu proizvodnje hrane. Predlažem da ministarstvo razmotri mogućnost da se omogući poljoprivrednom gospodarstvu da samo radi doradu i vodi evidenciju te šalje nadležnim tijelima. Takvu mogućnost daje nam i Europska uredba o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu zajednice. Ako poljoprivrednici prolaze obuku za korištenje pesticida i herbicida onda mogu raditi i proći obuku i za baratanje i sa fungicidima. Vjerujem da i ono što se odnosi na pšenicu nije potrebno primjenjivati na povrće i na krumpir. I zato smatram da ministarstvo zakon treba učiniti jasnijim kako se ne bi dogodilo da se nismo dobro razumjeli te da zbog tih nekih nejasnoća stvorimo nove obaveze pa da nam to rezultira rastom cijena sjemena, a onda i rastom cijena hrane. I ukoliko se ne sije certificirana soja to znači da u stvari se gubi pravo na potporu. Jasno je, namjera koja je dobra jer ne želimo GMO soju u Hrvatsko ali isto tako moramo voditi računa da kad donosimo propise da ti propisi mogu uzrokovati i određene troškove. Zato je važno da ovaj zakon bude jasan i nedvosmislen i da definiramo dobro pravila. I zadnje, ali ne manje važno, smatram da u zakonu treba jasno pisati da smo mi zemlja slobodna od GMO-a i da je kod nas zabranjena sjetva GMO sjemena pa i u pokusne svrhe.

Uvažena zastupnice proizvodnja hrane je strateški interes ne samo u svijetu nego bi trebala biti i kod nas i mi moramo sve učiniti da idemo u tom smjeru odnosno da očuvamo autohtono sjeme jer jednostavno ne smijemo biti ovisni o drugima. Ovo je prvo čitanje i čini mi se već da smo zašli u slijepu ulicu. Vi u zadnjih 10-tak godina je vaš profesionalni izazov poljoprivreda i kako poboljšati odnosno povećati proizvodnju hrane.

Hvala vam lijepo kolega Šimičeviću, pa prije svega mislim da treba spomenuti na početku da je dobro to što je ministarstvo otvorilo dijalog sa udrugama i poljoprivrednicima, što ih je uključilo u radne skupine ne samo na izradi zakona već i nacionalnih sortnih listi i nacionalnog programa očuvanja autohtonih sorti. To je pomak. Ono što bih ja predložila jest da se postigne jasnoća i da se nomotehnički urede Članci 16., 11. i 17., oni se odnose na certificiranje i doradu. Nitko ne sumnja u dobru namjeru ministarstva da oni doista misle pravilnikom izuzeti mala gospodarstva jer sve drugo bi bilo nelogično. Ono što predlažem da se u stvari u zakonu to naglasi, a onda se podzakonskim aktom mogu definirati što znače mala gospodarstva u pojedinom segmentu i kad je riječ o doradi, mislim da se dorada ne može jednako primjenjivati na sve strukture, dakle mala gospodarstva treba izuzet od dorade, a za velika treba pojednostaviti taj postupak. Sjećate se da smo na Odboru za poljoprivredu doista raspravljali puno o tome i detaljno raspravljali o ovom prijedlogu zakona i s obzirom da se radi o prvom čitanju, ministrica je jasno rekla na saborskom odboru da će se u međuvremenu do drugog čitanja ovi, ajd nazivamo možda moguće sporni članci 11., 16. i 17. detaljno odnosno još detaljnije definirati i da nema potrebe jednostavno za stvaranjem nekakvih tenzija odnosno mogućnosti krivoga tumačenja.

Točno je, ja sam to rekla kad sam govorila u ime odbora odmah na početku odmah nakon predlagatelja da je ministrica naglasila spremnost da se u zakonu izuzmu mala gospodarstva, da je ponovila namjeru ministarstva da su to planirali napraviti podzakonskim aktom te je također naglasila da je spremna prihvatiti naš prijedlog vezano uz fleksibilnost oko dorade jer smo ju tu upozorili da treba razgraničiti povrtlarske kulture i krumpir od ratarskih kultura, da treba voditi računa i o veličini gospodarstva, ali isto tako da se ta dorada učini maksimalno fleksibilnom, pa u tom smislu smo razgovarali o tome da bi bilo dobro možda u tom čl. 11. promišljati da se omogući zapošljavanje tog agronoma na određeno na vrijeme pa bi možda onda i neka veća gospodarstva se mogla do registrirat za tu djelatnost. Uvažena zastupnice Petir. U nekoliko rasprava ovdje koje su se vodile u HS-u mislim da je bezrazložno napadnut državni tajnik g. Tugomir Majdak i ministrica, vi ste predsjednica Odbora za poljoprivredu, član sam toga odbora i znam koliko su skupa s nama uložili i vremena i truda da bi se upravo ove stvari oko kojih se većina saborskih zastupnika ovdje složila u jutrošnjoj raspravi da se poprave, da idu na korist i u korist onima kojima je ovaj zakon i namijenjen. Stoga smatram da u biti i ako riješimo čl. 16. u što uopće ne sumnjam, ono što sigurno za poljoprivredu je najveći teret protiv kojeg ćemo se morati boriti to su nepoštene trgovačke prakse koje u biti ubijaju mala obiteljska gospodarstva. Ja mislim da se nikada ne trebamo umoriti od dijaloga jer točno je da je bilo puno netočnih interpretacija i tumačenja ovog zakona, ali isto tako ono na čemu trebamo inzistirati da se postigne jasnoća i da se zakonom tehnički uredi i da ono što smo dogovorili na kraju krajeve na odboru i vidimo u konačnom prijedlogu zakona jer je u interesu svih da ovo pitanje reguliramo doista na vrlo jasan i pravilan način kako bi osigurali kroz zaštitu sjemena i dostatnu proizvodnju hrane. Vi ste u pravu kad upozoravate na problem nepoštenih trgovačkih praksi, mi smo u tom segmentu ušli u izmjenu zakonodavstva jer smo vidjeli kroz naš zakon kojeg smo donijeli prije nego EU direktivu gdje su te možda slabe točke i gdje trebaju pojačanja, tako da vjerujem da ćemo kroz zakonodavstvo, ali i kroz pojačavanje kontrola i uvođenja reda na tržište i snažnijim propisivanjem kvalitete proizvoda doći do pomaka i boljeg rezultata.

Predloženim Zakonom o sjemenu ovakav u ovom obliku imat će dugoročne posljedice, loše posljedice na našu poljoprivredu, na naše poljoprivrednike i to je jasno. Ljudsko pravo na vlastito sjeme u poljoprivredi to je sasvim normalno, to je sve konvencije, a na ovaj način mi u biti stavljamo okove i lance na ovo malo poljoprivrede jer ovdje jednostavno člancima 16. i 17. je opisano što će poljoprivrednik morat napraviti da bi sjeme njegovo vlastito i proizvod toga moglo biti na tržištu, sve je opisano. To su toliki troškovi da naše selo ne može izdržat, naš seljak. 30.000 poljoprivrednika je potpisalo ovu peticiju, smatram da je osnovno ljudsko pravo, pravo na sjeme u poljoprivredi i to je ono što u ovim trenucima krize vidimo da nismo samodostatni, da tribamo ojačati naše selo i seljaka. Jel mi imamo doslovno 700.000 hektara neobrađenog poljoprivrednog zemljišta zbog terora nad seljakom.

Ovaj zakon je štetan, on poskupljuje sjeme našem seljaku, njega se doslovno, bilo bi korektnije od vas konkretnije da ste zabranili domaće sjeme autohtono. Na ovaj način ste još perfidnije napravili poskupit ćete znači dorađivači morat će neko to platit prijevoz, morat će neko platiti dorađivanja, kalibriranja, sve šta ste naveli. U biti što ste napravili? Zgazili ostatke ostataka sela. Pa ne može biti ministrica ili državni tajnik, Monsanto trgovački putnik.

Korištenja, to je opasno za zdravlje, na našim policama imamo nekontrolirani uvoz prehrambenih proizvoda, mi 3 milijarde eura, gospodo draga, uvozimo, 2, 3 milijarde eura poljoprivrednih proizvoda i u kontinuitetu to se povećava. Pa ne možemo mi seljaku namećati toliko breme. Magarca. Mi selo moramo poticati, da ostaju ljudi tu živjeti, stvarati uvjete. A ne da ti ljudi prosvjeduju ispred i da nama daju sjeme njihovo vlastito. Kako bi mi došli svijesti, uopće svijesti a poglavito me ministarstvo iznenađuje. Gdje onemogućujete, poskupljujete korištenje vlastitog sjemena i koje ne može biti na tržištu. A čega imamo na tržištu? od GMO proizvoda, nekontroliranih proizvoda, krivo upakovanih, ekološka, mislim, katastrofa. Ja bi vas još jednom molio kao vas, kao Ministarstvo poljoprivrede sa blagim jezikom, nemojte raditi ovolike štete. Hrvatskom selu i to nemate pravo, vi nemate pravo isključivo pogodovati uvoznim lobijima. Mi više nemamo domaćih proizvođača, uništit ćete ovo što je ostalo. Je li država samo površina? I nemojte isključivo samo prepisivati direktive uredbe, vjerujte mi ni Italija nije prepisala ni druge države da bi zaštitila svoga seljaka. Zato još jednom, nemojte od naše djece raditi pokusne kuniće stranih multinacionalnih kompanija kao što je Monsanto. Kolega Bulj, kao netko tko je i saborski zastupnik ali i poljoprivrednik, sigurno ste pozvani govoriti o tome s kakvim se problemima poljoprivrednici susreću u praksi.

Pa posljedice su katastrofalne, ne dugoročno nego kratkoročno i na to ukazuju udruge, OPG-ovi, poljoprivrednici, stručnjaci da je ovo jedan od najgorih zakona koji dovodi našeg seljaka, našeg poljoprivrednika, naše OPG-vce u neravnopravan položaj sa ostalim OPG-ovcima a i onako smo na snu po učinkovitosti, po dajemo puno poticaja, dajemo ih tko zna kome, tako da ovaj dugoročno o sjemenu, u biti uništit će, ovo je zadnji čavao u lijes, ovaj zakon, ako budu ovi članci o dorađivanju, zadnji čavao u lijes hrvatskog sela, hrvatske poljoprivrede i zato me čudi zašto danas ovdje nije ministrica.

Točno je da je ministrica izbjegla ovu raspravu, zato što je to vrući krumpir i ovo nije samo metafora jer upravo je i sorta krumpira jedna od sorti za koju tek treba propisati izuzeće jer njezina dorada nije moguća u praksi. U tom smislu, moj zahtjevi prema izmjenama koje su potrebne u ovom zakonu, identični su kao zahtjevi koje sam već postavila u replikama i kao zahtjevi koje je uputila kolegica Petir. Dakle, potrebno je napraviti određena izuzeća ali još važnije, potrebno je i jasno u zakonu propisati na koga se odnose izuzeća od dorade. Dakle, sadašnji stavak 4. čl. 14. gdje se sve ostavlja na volju pravilnicima koji će propisati ministarstvo, nije dovoljan. Problem na koji smo ovdje naišli, odnosi se na to da smo ovdje čuli da je to već učinjeno premda je riječ tek o obećanju koje će se nadamo se ostvariti u budućnosti. Dozvolite mi jedan povijesni osvrt. Austrijski opći građanski zakonik koji je donesen za vrijeme Austro-Ugarske i koji se pisao 50 g., a njegova studija izvedivosti provodila se izvan Austro-Ugarske da bi se onda mogla kvalitetno implementirati na njihovom teritoriju dokinuo je kućne zadruge, posljedica toga bila je sveopća glad na našim prostorima koja je godinama trajala i stoga smo godinama primali humanitarnu pomoć iz Austro-Ugarske. Što nam to govori? Govori nam da nije nimalo svejedno kakav će se zakon propisati, da njegove posljedice mogu biti vrlo konkretne po one na koje se taj zakon odnosi i da je i za ovaj zakon kao i za sve druge zakone, potrebno napraviti studiju izvedivosti odnosno procjenu učinkovitosti ovog zakona. Ne onu procjenu iz 2019. koja postoji nego konkretnu procjenu toga koliko bi ovakva dorada koštala, a bojim se da kada bismo zaista vidjeli tu procjenu i kada bi se uzelo u obzir sve procese koje treba proći da bi dorada bila završena, da bismo otkrili da je tako nešto ne neprihvatljivo našim poljoprivrednicima nego nepriuštivo. Posljedice toga vrlo su konkretne i odnose se na sve nas i to je ona poruka koja treba doći iz ove sabornice. Možda se nekome čini apstraktnim boriti se za prava OPG-ovaca, no u trenutku kada dolazite na tržnicu, što većina od nas još uvijek čini, i kada pokušavate naći jedno od tih naših sorata od onih 5 koje su još preostale i kada želite da to bude domaće, ako to doista ne bude tamo i ako si to ne budete mogli priuštiti jer ukoliko raste cijena dorade raste i konačna cijena za potrošače, onda ćemo se možda svi sjetiti što je ono bilo s ovom raspravom u saboru i zašto nismo na vrijeme kao društvo reagirali da bismo spriječili štetne odredbe zakona ili u konstruktivnoj praksi dopunili ih sa preciznijim odredbama koje će onemogućiti ovo čega se svi sada pribojavamo i o čemu raspravljamo u HS. Nejasno je zašto se uvodi novi pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“, ali isto tako nejasno je zašto se vrše izmjene sada ako znamo da će u travnju stići studija na razini EU koja će sadržavati mogućnost reforme pravila o marketingu sjemena? Mogli smo pričekati studiju, o njoj će biti i javna rasprava i onda vidjeti na koji način prilagoditi naše zakonodavstvo. Vjerujem da svi imamo isti cilj i vjerujem da nam je cilj zaštititi našu poljoprivredu. No nejasno je zašto ovdje čujemo i s desne i s lijeve strane iste argumente, znači postoje jedno jedinstvo koje će se vjerujem pretočiti u zakon, pogotovo kada dolazi s desne strane isti argument, a da se to nije moglo ranije iskomunicirati s resornim ministarstvom što bi nam sada omogućilo umjesto prepirke konstruktivnu raspravu o tome što sve još treba unaprijediti da bi se olakšao posao i život naših poljoprivrednika. Hvala. Imamo nekoliko replika, prva je poštovanog zastupnika Bulja. Hvala lijepo. Kolegice, spomenuli ste kako se za vrijeme Austro-Ugarske pokušao implementirati ovdje njihovi zakoni u poljoprivredi, pa je bila nastala glad. Kako naši, ono što je bilo uspješno ko tada na području Austrije, tako danas naši iz ministarstva, poglavito ministrica koja se negdje sad sakrila, nije ovdje kod ovoga bitnoga zakona, su također i samo prepisivaju direktive uopće ne gledajući što će seljaku ovo biti zadnji čavao u njegov lijes. Mislim jednostavno dorada sjemena je u biti doslovno kolko to poskupljuje sjeme je zabrana sjemena, bilo bi puno jednostavnije i puno otvorenije i jasnije. Zbog čega isključivo i samo mi prepisivamo direktive, a u biti ne gledamo učinke koji će biti kod naših seljaka? Dva su problema, jedan je taj argument prepisivanja koji se često koristi pogotovo kada su u pitanju uredbe da bi se nešto mijenjalo u našem zakonodavstvu i onda se kaže „tako to tamo piše u europskim dokumentima koje moramo prenijeti u hrvatsko zakonodavstvo“ No mi danas imamo problem s jednim novim pojmom „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“ koji nije poznat u Europskoj pravnoj stečevini. Stoga je otvoreno pitanje zašto ga se pokušava implementirati u naš zakonodavni okvir? Ako i pretpostavimo da je zakonodavac imao dobru namjeru i pokušao urediti našu poljoprivredu onda ipak ostaje otvoreno pitanje kako isto nije naišlo na odobravanje svih onih malih proizvođača koji su jedinstveno ustali protiv ovog zakona i zašto ministarstvo nije pronašlo način da prije nego što je ovo došlo na dnevni red HS dogovori s njima na koje se taj zakon odnosi koje su izmjene potrebne? Ipak u ovom jednoumlju kojeg imamo dobro je da postoje saborski zastupnici koji upozoravaju na štetne vladine prijedloge i dobro je da ste vi kolega Bulj prvi istupili oko nelogičnosti u vezi ovog zakona i oko činjenice da je potrebno štititi autohtone sorte sjemena. I zapravo ovaj zakon je samo potvrda onoga čemu svjedočimo već dugi niz godina ovdje u HS da se predlažu zakoni iz Ministarstva poljoprivrede koji ne vode interesa o problemima hrvatskog seljaka, hrvatskih OPG-ova i koji zapravo samo pridonose dodatnom iseljavanju iz ovih krajeva gdje se ljudi prvenstveno bave poljoprivredom. I danas ćemo imati prilike govoriti o situaciji u Slavoniji, kako objasniti zapravo da ovakvi zakoni nam dolaze ovdje na dnevni red i da o takvim zakonima raspravljamo koji ne vode interesa o hrvatskom seljaku i hrvatskom selu. Jedan od zabrinjavajućih zahtjeva, prije bih rekla molbi ili vapaja koji su uputili protivnici ovog prijedloga zakona na koje se taj zakon konkretno odnosi i za koje će imati posljedice u praksi, dakle naših malih OPG-ova je slijedeći. Mi želimo da novi zakonski okvir prepozna važnost doprinosa neformalnog sektora. Mi nismo protiv pravila nego tražimo da se ta pravila donose racionalno, utemeljeno na mjerljivim pokazateljima i procjenama učinka u skladu s realnosti poljoprivrednika u Hrvatskoj i da poštuju interese svih dionika na koje se odnose. Ako vas moraju tražiti da se uopće prepozna doprinos koji oni daju hrvatskoj poljoprivredi i konkretno nama kao potrošačima koji koriste njihove proizvode onda je jasno da je doista došlo do šuma u dijalogu koji je rezultirao ovako problematičnim prijedlogom jer se uopće nije čulo drugu stranu. Uvažena kolegice SElak. Vi i kolega Bulj otvoreno ste ovdje hrvatskoj javnosti trudili se predočiti koje sve opasnosti se kriju iza ovog prijedloga vladajuće strukture kao da hrvatski poljoprivrednici i sami nemaju niz, niz teškoća. I rekli ste ovdje, Slavonija nam je sve praznija, Dalmacija otprilike isto tako i onda umjesto da vladajući pokažu koliko skrbe i brinu za male OPG-ove, za sve naše seljake vidimo da se donose vrlo čudni i upitni zakoni.

Nadam se da to u konačnici neće biti slučaj, da će se doista pravilnikom propisati izuzeća koja će se odnositi na manje proizvođače, premda kao što sam najavila u obraćanju u ime kluba to nije tako jednostavno pitanje jer vi vrlo lako možete prijeći iz kategorije malog OPG-a, to se u ministarstvu iznosilo i u medijima odnosi na one od 500 do 100 hektara okvirno u kategoriju onoga većega što će dodatno problematizirati vaš status. Doista se nadam da će se ipak pronaći načina da se pomogne malim poljoprivrednicima, premda to sada nije izvjesno, a osnovni je problem o kojem svi ovdje govore upravo taj čl. 16. i potreba dorade onoga što se naziva sjeme s poljoprivrednog gospodarstva koji je novi pojam i kao takav nepoznat našoj zakonodavnoj, ali i poljoprivrednoj praksi. Što se tiče studije, pogotovo u poljoprivredi svaka studija je dobrodošla ako je rađena na znanstvenoj razini jer znanosti ni u jednoj proizvodnji nikada previše, no međutim za to treba vremena. Mi smo sada u situaciji da branimo nešto što cijela Europa nije zabranila. Zbog čega se ne ugledamo u najstarije članice EU koje imaju najjaču poljoprivrednu proizvodnju kao što su Njemačka, Francuska, Italija, Nizozemska i da ne nabrajam sve dalje koji su dozvolili farmersko sjeme, a sad mi pametnjakovići koji smo na zadnjem mjestu po svim pokazateljima u EU, koji smo upropastili poljoprivrednu proizvodnju 30 godina, donosimo jedan članak u zakonu koji brani ono što najuspješniji ne brane? Neko ciničan bi doista i primijetio da smo izgleda jedino kreativni i samoinicijativni kada ne treba. Deklaracija o pravima seljaka i ostalih osoba koje rade u ruralnim područjima UN-a koja još nije prevedena niti je zaživjela u hrvatskom jeziku, a donesena je 17. prosinca još 2018.g. njezin čl. 19. st. 8. navodi: „Države moraju poduzeti sve kako bi se politikama o sjemenu o zaštiti biljnih sorti i ostalim zakonima o pravima intelektualnog vlasništva sustavima certifikacije i zakonima o stavljanju na tržište sjemena poštivala i uzimala i obzir prava, potrebe i stvarnost seljaka i ostalih osoba koje rade u ruralnom području.“ Dakle ne može se ništa činiti u teoriji, a da se nije prethodno konzultiralo s onima koji tu teoriju žive u praksi.

Kolegice i kolege. Evo danas raspravljamo o zakonu koji će po mom skromnom sudu biti još jedna prirodna nepogoda, ne čak nepogoda, katastrofa koja će pogoditi Hrvatsku. Među prvima sam upozoravao na problem ovoga zakona još početkom godine kada smo svi bili zaokupljeni potresima na području Banije i Siska i tada sam rekao da u sjeni jedne prirodne katastrofe spremaju nam se druge, sprema nam se ovaj zakon. To je možda jako dobar uvod u ono o čemu ćemo raspravljati kasnije, u nekom kako se to u narodu kaže porno terminu kasno navečer, a to je projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“ jer ovo je dokaz između ostaloga kako Vlada brine i o ovom kraju Hrvatske, ali i o svim poljoprivrednim proizvođačima na teritoriju RH, svima koji od ovoga žive i svima koji rade u poljoprivredi. Zašto vam sve ovo govorim i zašto spominjem projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“ Pa premijer stalno govori da je upravo projekt „Slavonija, Baranja i Srijem“ nešto čime se on treba hvaliti što će nam pokazati da Vlada radi sjajan posao, da u Slavoniji nikad bolje, a onda to stave u termin koji kako sam rekao prije je krajnje zanimljiv. A ovaj zakon koji je po meni prirodna katastrofa ili nešto jako blizu tome stavljaju u prime time nešto što će svi moći pratiti, ali to je dobro, na tome vam čestitam. Dakle, moći će građani čuti i vidjeti od kolegica i kolega kako se za njih brinete. Zakon kako je već rečeno predviđa predaju vlastitog sjemena ovlaštenom dorađivaču i plaćanje dorade takvog sjemena ukoliko bi ga poljoprivrednik želio koristiti. Drugim riječima, proizvođači će morati nekome platiti kako bi stekli pravo sijanja sjemena koje je i onako njihovo. Kakve to logike ima? Mnogima to zvuči kao novi, potpuno nepotrebni i nepravedni namet, što u pravilu to je. Ukoliko ne žele nekome plaćati za vlastito sjeme, bit će prisiljeni kupovati uvozno sjeme, čime će nestati autohtone domaće sorte povrća, dok ćemo nekvalitetno uvozno sjeme morati kupovati i sijati na našim poljima. Moram vam skrenuti pažnju na činjenicu da se upravo čuvanje vlastitog sjemena na tavanu, kolokvijalno tavanuša, koja je već puno puta spomenuta, od trajnog nestajanja spasilo mnoge autohtone sorte, pobrojat ću samo neke, neke su već bile spomenute, ali recimo, vukovarska lubenica, trogirska cvjetača, istarski ljubičasti luk, šibenski šljivar, neretvanski jabučar, itd., itd., mogao bih 5 minuta potrošiti samo na nabrajanje tih sorti. Ovakav zakon ne štiti interes malih OPG-ova i proizvođača, ali ni potrošača koji žele jesti zdravo, domaće, ekološki proizvedeno povrće i voće, na kraju. Zabranom domaćeg sjemena i sadnica i ograničavanjem količina koje se mogu saditi za vlastite potrebe, zakidaju se proizvođači u smislu pristupa netretiranom povrću, dok će mali OPG-ovci biti osuđeni na propast. Ja ne mogu predviđati što će pisati u pravilniku što će donijeti Ministarstvo, no govoreći iz vlastitog iskustva, vjerojatno nas čeka neka nova katastrofa i neki novi loši propis, tako da, možemo pričati samo ono što je sadržano u zakonu. A što to znači za proizvođače? Imam sjeme koje želim ponovo posijati na svojoj njivi. Znači sjeme moram pakovati, najčešće u vreće jutene, sad to ovisi o vrsti sjemena. To je jedan trošak. Moram logistički to sjeme odvesti do nekog tko će biti ovlašten za doradu sjemena, što najčešće nije u istom selu, nije čak ni u susjednom selu, nije ni u susjednom gradu, nego može biti na drugom kraju Hrvatske. Znači imate drugi logistički trošak. Pa taj neko doradi sjeme, tretira ga na sve one načine kako ga treba tretirati, to je treći trošak, no dok sjeme prolazi tretman, te se jutene vreće pokidaju, tako da novo sjeme koje je prošlo tretman treba pakovati u nove vreće, to je opet trošak i opet ga vratiti do polja, to je dakle, 4., 5., više ne znam ni koji trošak, dodatni trošak koji će morati snositi proizvođač. I koliko onda on konkurentan može biti?

Nadležno Ministarstvo ovim prijedlogom Zakona o sjemenu predlaže uvođenje novog pojma sjeme sa poljoprivrednog gospodarstva za tzv. tavanušu. Time kažu da uvode red i kontrolu za siva, za sivu zonu uzgoja sjemena na gospodarstvu za vlastite potrebe. Mislim da se ovo ne odnosi na ništa pametno i bojim se da iako neki tu imaju potrebu docirati sa ove govornice, a dolaze iz Ministarstva, oni sami ne shvaćaju materiju. Imali smo prilike čuti kolegice ako se ne varam, na vaše pitanje, čuti da prilikom dorade sjemena otpada nema, a ima ga 10-15% Minimalno.

Kolega Hajduković, zato je njihova procjena 30 lipa po kilogramu, dok je procjena malih OPG-ova 80 lipa po kilogramu jer netko je očito neke korake u toj doradi izostavio iz svoje procjene kako mu je odgovaralo. Često razmišljamo o tome kako uspostaviti dijalog i biti konstruktivan da ne ispadne da nam je jednostavno u cilju politički profitirati ili rušiti neki prijedlog zakona. Međutim, ne znam kako da se u ovoj situaciji postavimo, ako smo čuli da u zakonu postoji nešto čega još uvijek nema, ako opet imamo nedovoljno razrađene zakone i ostavljamo ključnu materiju podzakonskim aktima, što ponižava rad ovog Sabora, ali i hrvatske građane koji su nas tu izabrali.

Pa to je zanimljivo pitanje, kolegice, hvala vam na replici, ali mislim da je u ovom slučaju zdrav razum i logika ipak presudili, da čak i vladajući ne mogu braniti neobranjivo i nebulozno. I da, troškovi će zaista biti veći, puno veći. Zbog niza razloga o kojima bih mogao pričati do sutra, ali meni vam je vrhunac argumentacije koju smo ovdje čuli, evo, ministarstvo je nedavno, pazite ovo, nedavno uključilo i proizvođače u konzultacije oko zakona. Pa kako nedavno, pa ako se, ako pišemo zakon koji će se odnositi na proizvođače, što sjemena, što poljoprivrednike, kako oni nisu otpočetka uključeni u donošenje ovoga zakona? Zašto njih nitko nije pitao? Zašto imamo inicijativu „Sjeme je naše ljudsko pravo“? pa sigurno ne zato što su bili uključeni i što ih je netko bio voljan saslušati, a kamoli uvažiti njihove argumente.

Evo, proučili ste ovaj prijedlog izmjene zakona i kad ste čuli obrazloženje državnog tajnika i cjelokupnu raspravu, što ćete vi na povratku vašim Slavoncima reći, ovaj famozni čl. 16 i čl. 17, što će dobroga donijeti hrvatskoj poljoprivredi? Koje su to stvari zbog kojih su ovi vrijedni ljudi u Ministarstvu ubili se da donesu nešto dobro hrvatskim proizvođačima, kad vidite u kojem se stanju nalazi hrvatska poljoprivreda, šećerane smo pogasili, poljoprivredno zemljište je jednako kao i hrvatsko sudstvo, znači tamo je sve samo ne čisti posli, mljekarstvo smo uništili i sad valjda ove male OPG-ovce koji su ostali, a to sam rekao i državnom tajniku, jer ministrica se danas sakrila, treba i njih opaliti vjerojatno po glavi da bi sjemenari i sjemenarske kuće bile zadovoljne?

Da sam pesimist rekao bi pišite kući propalo, gasite svjetlo, ovo je konačni kraj poljoprivrede kako znamo u Slavoniji, barem većine iste. No, ja odbijam biti pesimist želim biti optimist zato i raspravljam ovdje, zato i govorim o ovome baš kako bi ukazali na sve propuste, nelogičnosti i glupe odluke jer ne mogu ih drugačije nazvati koje bi ovaj zakon trebao popisati. I molim vas nemojte napadati ministricu, to sam govorio i kolegicama i kolegama prije. Ministrica je jako zaposlena jer smišlja na koje načine još dotući hrvatsku poljoprivredu, a to vjerujte mi nije baš lako smisliti jer je već na koljenima i mora dorasti motu Ministarstva poljoprivrede, svaki tjedan gasimo pogon jedan.

Poštovani zastupniče mislim da je svima nama jasno da su neke sorte opstale na OPG-ovima i u poljoprivrednoj proizvodnji zbog toga što su imali uređeni prinos. Sada smo dobili listu salata koje se mogu sijati, koje se mogu saditi, nitko ne zna kakvi će biti rezultati. Što se dešava s našim poljoprivrednicima, koliko im se poskupljuje proizvodnja, koliki će biti prinosi nakon toga? Sada to ne znaju. Znači opet ulaze u novi rizik. Zbog čega?

Ako ćemo našim poljoprivrednicima koji se već teško nose sa konkurentnošću na tržištu zbog razno raznih razloga, al sad bi mogao potrošit cijeli dan zapravo pričajući vam o tim razlozima, ako im dodamo još dodatni namet jer ja ga drugačije ne mogu nazvati od 80 lipa po kili, iako je po meni konzervativna procjena, onda sami procijenite koliko će ih to još konkurentnima učiniti. Dakle, uz sve troškove koje već imaju još im dodajete skoro kunu po kili. To nije malo i to uopće ne doprinosi jačanju naše poljoprivrede, čak suprotno. Druga stvar je ako vi sjeme hoćete stavljati na tržište, onda naravno napravite doradu i to je mislim u redu, ali ako ga vi želite ponovo sijat, mislim to nema, to nema nikakve logike. Evo, jedan naš kolega koji sjedi inače s ove strane sabornice također, doduše on je hobist uzgaja i ima između ostalog šibenskog šljivara, prekrasno nešto probajte, ali ja se bojim da jedemo sada zadnje primjerke jer ovaj zakon će ih uništiti.

Među proizvođačima je 106 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i činjenica da mi zapravo uvozimo sjeme i zapravo ne proizvodimo dovoljno. E sad prema Članku 15. ovog fantastičnog zakona, dobavljač registriran za proizvodnju sjemena može za naručitelja iz treće zemlje proizvoditi sjeme u RH iako sorta nije na sortnoj listi. To bi trebao prijaviti državnoj ovaj državnoj inspekciji odnosno nadležnoj inspekciji da se zna što on proizvodi i to nije dopušteno stavljati na naše tržište. Tko će to uopće kontrolirati?

Mi i dalje ne znamo niti koliko imamo državne zemlje, niti je ona obrađena ili nije, niti ne znamo svoje državne nekretnine, ne znamo ništa praktički. Država ne zna što ima, s čim raspolaže. Znači slijepi smo tu. Imate situaciju recimo u Đakovu da imamo 10-tke tisuća kvadrata neiskorištenih u državnom vlasništvu tzv. mimoza odnosno zgrada bivšeg IPK tj. PIK-a Đakovo, a s druge strane sve državne institucije iznajmljuju prostore u gradu.

Dakle da odmah nastavim ono o čemu želim govoriti. Ovo sjeme o kojem se govori u zakonu, u prijedlogu ovog nacrta Zakona o sjemenu, pokazuje se kao loše sjeme, da ne kažem sjeme zla koje se tu zasijalo. Sjeme razdora u svakom slučaju. E sad, postavlja se zapravo pitanje zbog čega bi se to uopće na ovaj način predložilo, pogotovo taj famozni čl. 16 i ta neobična formulacija koje, kao što ljudi svjedoče, nema nigdje drugdje, niti u jednoj direktivi niti uredbi EU. I zato sam ja to postavio pitanje je li to možda naš doprinos, inovativnost ovog Ministarstva poljoprivrede da to ponudi Europi, da se to napokon nazove sjeme sa poljoprivrednih gospodarstava. E sad se postavlja pitanje koja linija zapravo ovakve poljoprivredne politike, što je tu zajedničko u svemu jer ja ipak mislim da postoji nešto što je zajednički nazivnik ove politike i, a to je, ili zajednička linija, a to je ipak linija klijentelizma, ipak je to linija usluge, pogodovanje nekolicini, nekolicini tih budućih, odnosno i današnjih dorađivača. Jedino oni se u tome prepoznaju i oni su vam odmah to i pohvalili, a neću više sada ponovo nabrajati, ali onu silnu količinu epiteta koju su oni uspjeli izgovoriti, prije svega o nezakonito, o ljudima koji uzgajaju to vlastito sjeme, mislim da je u tome sve jasno, ali ima još nešto zajedničko. Nedavno smo ovdje razgovarali i ovdje su se na isti način i pčelari pobunili, protiv te vrste pogodovanja i te vrste sužavanja toga da pčelare uređuje samo Hrvatski pčelarski savez i to sada kao udruga, izvan, a ne više kao ministarstvo, evo na taj način, ovdje se tu ipak nešto prepoznaje, pogotovo što ima veze jer to sjeme, čak da smo ga i ne znam kako certificirali, sve još uvijek polen je takav da ga pčela može prebaciti i da mi tu nemamo garanciju zapravo da će stare autohtone sorte nužno biti, makar smo ih i posijali, da ćemo to i dobiti. Ja mislim da umjesto da sa ovako strogim zakonom idemo na ljude, 30 tisuća ljudi se protiv toga pobunilo i mislim da je u tom smislu akcija „Sjeme je naše ljudsko pravo“ i „Ne damo sjeme“, da je ova aktivističke grupe su stvarno puno postigle sa 32 tisuće poljoprivrednika koje su to pokrenuli. Ono što sam uvjeren, to je da ako već sumnjičite ljude da su toliko neobrazovani, nesposobni, aljkavi, ne znam, mislim da, kada im već ne možete dorađivače dovesti bliže i kad im je to toliko skupo, postoji novac u EU, uvjeren sam da se može educirati i da se može dovesti struku bliže ljudima, da ih se eventualno poduči oko toga kako da oni to svoje sjeme stvarno sami dorade, da li to moraju biti zaštitna sredstva, fungicidi, herbicidi, pesticidi, koji su nužno glifosati, ovo ne, ili možda tu možemo naučiti iz fantastičnog akcijskog plana koji su za zagrebačku županiju razvili naši vrhunski stručnjaci Sonja Karoglan Todorović i Darko Znaor, ne bi li se možda time moglo pomoći ranjenoj Baniji da upravo i ona sada uz samo ovo razaranje, na slični način razvije svoj akcijski plan.

Pa evo na tragu i govora moga prethodnika kolege Matule, zanimljivo je da danas nismo ovdje govorili kako ćemo osigurati ovim zakonom i obvezu provođenja i transparentnost provedbe i nacionalnog plana očuvanja i održive uporabe biljnih genskih izvora. Ovdje govorimo o tome kako bismo sačuvali bioraznolikost, kolegica Raspudić govorila da neke direktive, uvodno sam sam rekla da me ludi ova iznenadna žurba da donosimo zakon prije nego što EU uopće i vidimo što su istraživanja pokazala i dok su već se neke zemlje pobrinule kako sačuvati svoje sjeme, evo reći ću negdje na tome tragu, što će se sve dogoditi prijedlogom ovoga zakona u odnosu na genski materijal koji će zasigurno ili dio njega biti izgubljen prije no što i znanstvenici i stručnjaci a pogotovo vlasnici toga materijala uopće znaju što će, kakve će i stručne informacije dobiti, kako će znati upisati uzorke, kako će ih staviti u banku, u banku biljnih gena, dakle što činimo da bismo sačuvali proizvodnju upravo čuvanih sorti. Ako pogledate, Hrvatska je potpisala, ovdje također o tome nije bilo govora i Konvenciju o bioraznolikosti još iz '92., Hrvatska ju je ratificirala '96., a u aneksu te konvencije stoji izrijekom u točci 2. da se potpisnice obvezuju da će u okviru bioraznolikosti, vršiti identifikaciju i monitoring za vrste i zajednice koje su ugrožene, uključujući divlje srodnike pripitomljenih i uzgajanih vrsta, pasmina i sorti, vrste i sorte ljekovitog poljoprivrednog i drugog bilja koje ima ekonomsku vrijednost ili društveni imaju ili znanstveni ili kulturni značaj. Također ovdje je bilo govora i Deklaraciji UN-a o pravima zemljoradnika i drugih osoba koje rade u ruralnim područjima da donesu i donesena je i ratificirana je 2018., ovdje spomenut čl. 19. deklaracije, između ostaloga koji navodi da je pravo poljoprivrednika da čuva, koristi, razmjenjuje i prodaje sjeme i biljni reproduktivni materijal, pravo na održavanje, kontrolu, zaštitu i razvitak sjemenja te da je država dužna prepoznati prava poljoprivrednika da se oslanjaju na vlastito ili lokalno dostupno sjeme po izboru i da sami odlučuju koje sorte žele uzgajati. Država je dužna prikladnim mjerama u skladu sa relevantnim međunarodnim obavezama, spriječiti iscrpljivanje i osigurati konzervaciju i održivu uporabu bioraznolikosti u cilju promicanja i zaštite punog uživanja prava zemljoradnika i drugih ljudi što rade u ruralnim područjima. Još imate i direktive EU-a, jedno 5 njih ali budući da mi vrijeme istječe pa ću ih preskočiti, od 2002. do 2009. koje sve govore o omogućavanju lokalne cirkulacije biljnog reproduktivnog materijala na način da se mali proizvođači koji prodaju na lokalnom tržištu neprofesionalnim krajnjim korisnicima, izuzmu iz potrebe registracije. Lokalna cirkulacija olakšava pristup domaćem sjemenu i vrtlarima i neprofesionalnim korisnicima, ne ugrožava sjemenarsku industriju niti ugrožava proizvodnju a može doprinijeti očuvanju genetske raznolikosti i omogućiti izvor prihoda malim obiteljskim gospodarstvima, također i našu neovisnost oko vlastite poljoprivrede.

Postavlja se pitanje kako da proizvođač proda na tržnici rajčicu, u tipu jabučara, uzgojenu iz sjemena kojeg skuplja već godinama sa vlastitoga imanja jer je to neregistrirana sorta a njegovo sjeme nije certificirano? Odgovor je naravno, nikako. Kako to onda nije ograničenje upotrebe neregistriranih starih sorti za vlastitu upotrebu i kako to onda nije kršenje međunarodnog zakona? Dakako, i tu je upravo sporno, dakle ne može se prodavati sjeme ali možeš prodavat proizvod na tržnici. Dakle treba napraviti i neku odluku kako će se znati kad ću kupiti jabučar ili ću kupiti bivolje srce, volovsko srce, rajčicu, kako ću znati da li je certificirano ili nije, pa neće nitko nositi liste proizvoda koje možemo kupiti a da ne kažemo dakako, od svih stvari koje je trebalo urediti, to je sigurno područje koje je može jednostavnije urediti ali ne pravilnikom, kaže koji donosi ministar. Dakle pravilnik koji donosi ministar se može dogoditi i ne mora se dogoditi. Proizvođači, posebice mali, moraju imati sigurnost što će raditi i sa svojim sjemenom ali i sa posljedično svojim proizvodom koji ne mora nužno biti vezan uz prodaju sjemena. Može biti u razmjeni.

hvala lijepo poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dakle, kad dobijemo jedan zakon i kad raspravljamo o tom zakonu onda uvijek trebamo raspravljati o tome što je smisao, što je cilj i kako će se taj zakon provesti i koje posljedice ovaj zakon ima. Dakle, imamo dio zakona s kojim se možemo složiti i imamo dio zakona koji je unesao prijepore i to ne nemale, a to je pojam „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“ Uvođenjem tog pojama i definiranjem tog pojam u zakonu je naravno nastao svekoliki problem na koji ukazujemo svi. Dakle, za kog pišemo zakon? Pišemo zakon da bi regulirali tu problematiku, da bi omogućili ljudima nešto jednostavnije, jednostavnije funkcioniranje ili pišemo zakon da bi imali crticu da zakon je napisan. I što nam se onda uvođenjem ovog pojma izdešava? Kao prvo ne riješite to do kraja nego to prebacite na pravilnike što ukazujemo cijelo vrijeme da nije dobro, da sve što se može riješit u zakonu treba riješit u zakonu, a ne prebacivat na pravilnike. Obzirom da su to i kolege koji su s pozicije odnosno koji su na vlasti ukazivali ja se duboko nadam i duboko sam uvjerena da će vas oni uvjeriti da to do drugog čitanja treba riješiti. Druga tema je zaista pokazali su vam, svi ukazujemo na činjenicu da uvođenjem ovog pojma „sjeme s poljoprivrednog gospodarstva“ ste, niste riješili do kraja, niste definirali što to treba imati i zaista postajete maćeha vlastitim građanima koji se samim tim nalaze zaista pred jednim zidom koji ne znamo kako riješit. Da smo dobili od vas suvisli odgovor šta je smisao uvođenja tog pojma, zašto to radite, što će biti rezultat, što će biti korist, šta će biti benefit, ja bih to razumjela. Ali mi cijelo vrijeme govorimo o činjenici da ljudi ukazuju da je to problem, da govore o financijskim efektima, da govore o tome kako je dorada sjemena uopće cijela dorada sjemena problem. Dakle, ja mogu razumjeti puno opcija, mogli ste čak, vi možete ić s nekakvim zakonom koji ja ne razumijem, s kojim se ne slažem, koji mislim da je kriv, ali ja ovo nikako ne mogu razumjeti. Uveli ste nešto, niko vas nije tražio i tjerao da to uvedete. Kad ste to uveli svi ukazuju da je to problem. Umjesto da ste sjeli s njima i riješili problem to bi bio jedan od seta zakona za koji bih rekli okej, malo bi o njemu raspravljali i prošao bi kroz prvo i drugo čitanje, ne bi ni bio na svjetlima pozornice. Sve zakone koji dolaze iz vašeg resora, iz resora poljoprivrede, svi mi gledamo i to znate da gledamo drugim očima. Korona koja je ostavila i još ostavlja traga na nama je sve stvari, način življenja i način funkcioniranja malo pojačala i ukazuju na probleme koje imamo, ukazuju na probleme koje imamo u poljoprivredi. Dakle, mi ćemo se deklarativno založiti svi za to, za Zeleni europski plan, založit ćemo se za jačanje lokalne proizvodnje kad je riječ o poljoprivredi, založit ćemo se o promoviranju zdrave hrane, založit ćemo se za male proizvođače, založit ćemo se da sve to želimo imati napravljeno i regulirano i to je na deklarativnoj razini kroz neke strategije i kroz neke opcije sve odlično, sve 5. I onda dođemo, dođe prvi prijedlog zakona, padamo na testu, dođe na drugi prijedlog zakona, padamo na testu. Dakle, kako to može biti jedno s drugim u skladu? Ne može biti. Na odgovor tko će uopće raditi, tko je ovlašten za, za doradu sjemena odgovorili ste na jednom odboru, to kad sam gledala u jednom odboru, da ima 60-tak ovlaštenih dorađivača sjemena. Gdje su oni? Kako oni funkcioniraju? Koliko imamo, kako ih se registrira? Koliko imamo laboratorija? Pa ljudi moji, ovaj, to je danas i tema, popis stanovništva će otprilike pokazati kolko nas stvarno ima, a ima nas malo, bojim se da će pokazat da nas ima ispod 4 milijuna, a mi svoju regulativu radimo koda nas ima 40 milijuna, pa nema nas. Pa ajdemo onda regulativu napraviti za naše sugrađane i ne biti maćeha nego majka. Pa evo kolegice Mrak-Taritaš sugerirala bih možda odgovor na vaše pitanje zašto? Postavlja se pitanje zašto se donosi ovakav zakon ako je reakcija mnogih negativna? I čak rekla bih da i ministrica znači sa već u e-raspravi sugerira da razumije da postoji razlog za nezadovoljstvo i pravilnik koji se najavljuje već je dakle na neki način ipak priznanje da nešto ne valja za razliku od niza drugih zakona gdje uopće ne dobijemo takav odgovor ili takvu reakciju. Ali mnogi su sugerirali da je ovdje riječ o tome, mislim oplemenjivačke tvrtke su sigurno igrale bitnu ulogu kojima ovo ide u prilog svakako, ali čak ne bih išla tako daleko da kažem sad je tu ne znam ministarstvo sa tvrtkama koje su nositeljice tih oplemenjivačkih prava ušle u nekakav dogovor već stvarno mi sa svim zakonima koje ovdje donosimo postavljamo sebe u poziciju periferije Europe koja je u bitno podređena prema centru. Ja ću krenuti od kraja prema početku. Dakle, ja uvijek s ove govornice jasno govorim svoje stavove i nema tu neke dileme. Ja sam od onih koja misli da je dobro da je Hrvatska članica EU, da je dobro da smo u društvu boljih i uspješnijih nego ne. Ali ono što me deprimira i što bi trebalo deprimirati svakog od nas bez obzira s koje strane ove sabornice sjedi da smo po svim pokazateljima, ne među lošima, ne među onim slabijima, nego bojim se, prema većini pokazatelja, najlošiji. Dakle, čekati, da netko ne radi, pa bude lošiji od nas je apsolutno iluzorno, tako i u opće u segmentu poljoprivrede.

na iznošenje stajališta u ime kluba zastupnika i nezavisnih zastupnika. Prva je gđa. Dalija Orešković koja će iznositi stajalište Kluba zastupnika Centra i GLAS-a.

Zašto bi bilo jednostavno kada može komplicirano? Zašto se u javnim nastupima naših političara čuje tako puno toga o potresom pogođenim područjima Banovine, o gradu Zagrebu, a gotovo niti jedna jedina riječ o stanovnicima Krapinsko-zagorske županije? Zadnji puta kada sam pogledao u Ustav RH u njemu je pisalo, svatko u RH ima pravo i slobode neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalne podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki i nećete vjerovati, iste riječi stoje tamo i dan danas. Pa zašto su onda, dame i gospodo, Zagorke i Zagorci građani drugoga reda? Zar se na njih ne primjenjuje Ustav RH? Vrijedi li za njih neki drugi dokument? Zar su stanovnici sela Slani Potok, mjesta u zagorskoj općini Gornja Stubica i ostalih potresom pogođenih područja Krapinsko-zagorske županije možda manje vrijedni? Svjestan sam da je potres na Banovini bio i znatno razorniji od onog prije godinu dana, ali nemojmo mjeriti tuđu nevolju, svakome je njegova nesreća najveća, svakome je njegov križ najteži. Prije 3 dana, u nedjelju, posjetio sam stanovnike Slanog Potoka i popričao s njima. Dozvolite mi da vam prenesem njihove poruke i da budem njihov glas. Josipova kuća sagrađena je na rasjedu, aktiviranom prije godinu dana u potresu i dodatno uzdrmana potresima u prosincu. Josip želi zamijeniti zemljište, pristao bi i na zamjenski stan, ali stvari se ne miču s mjesta. Novi se stanovi u mojoj županiji grade sporo ili nikako pa za Josipa trenutno rješenja nema. Katici se počela buditi nada kada je otvoren Ured za pomoć stradalima od potresa, ali prolaze dani, tjedni i mjeseci, iz Ureda ne stižu odgovori, za Katicu rješenja i dalje nema. Nikol je supruga hrvatskog branitelja, trenutno samohrana majka sa ozbiljno bolesnim djetetom i potres je odnio njezina 4 zida. Živjela je i radila u Švicarskoj, zamislite, istoga trenutka kada im se obratila, odobrili su joj pomoć i poslali je i dalje će joj slati. Nikol trenutno sama plaća podstanarstvo, živi od svog rada i od švicarske odgovornosti prema svojim ljudima, ali Hrvatska za nju rješenja nema. Pokazat ću vam i odgovor na nekoliko zastupničkih pitanja ministru prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Pitanja su postavljena 15. veljače, odgovor je stigao 10. ovoga mjeseca. Osim nekoliko uopćenih odgovora, za koje mogu reći da bi ih dobio i od gđe. Marice koja na tržnici prodaje sir i vrhnje, bitan je jedan odgovor u kojem stoji, vezano uz mogućnost oslobađanja od 20% plaćanja obnove etc. RH osigurava sredstva u visini od 100% za konstrukcijsku obnovu obiteljskih kuća na područjima jedinica područne samouprave za koje je Vlada RH proglasi katastrofu. Sljedeći zahtjev ljudi s kojima sam razgovarao, a i osobno procjenu stanja, s ovoga mjesta pozivam i molim Vladu RH da za potresom pogođena područja Krapinsko-zagorske županije proglasi katastrofu. Eto, jučer su iste te ljude posjetili i župan Kolar, g. Bačurin iz Fonda za obnovu, gradonačelnik Gospočić te načelnici Krizmanić i Milički i dobro da su došli. U nastojanjima da se ljudi što prije vrate svojim kućama, ne smije se gledati na stranačke ili bilo kakve druge podjele. Činjenica jest da rješenja i dalje nema. Zašto bi bilo jednostavno kada može komplicirano vrijedi za Ppću bolnicu Zabok, županijsku bolnicu, popularno zvano Bračak. Djelatnici odrađuju 2 stotine radioloških pregleda dnevno na jednom jedinom uređaju. Natječaji za nabavku uređaja za magnetnu rezonanciju vrijednog 7,5 milijuna kuna padaju jedni za drugim, uređaja, eto, nema već dvije godine otkako je raspisan prvi natječaj. Zašto padaju? Pa zašto bi bilo jednostavno kada može komplicirano? Oko nabavke tako skupog uređaja bore se dvije velike svjetske kompanije i jedna stalno ruši natječaje jer su ih kreativci u Krapinsko-zagorskoj županiji očigledno napisali u korist ove druge. Dakle, još jedna lijepa sramota i pokazatelj kako izgledaju stvari u Hrvatskoj, pa tako i u krapinsko-zagorskoj javnoj nabavi. Zašto bi bilo jednostavno ako može komplicirano?

pandemije i kolateralne štete po ekonomiju, da su minimalizirane. Ovakav su prijedlog Svjetskoj trgovinskog organizaciji prvo uputile Indija i Južna Afrika.

Svjedočimo trećem valu pandemije COVID-a 19. broj oboljelih neumoljivo raste, sve je više hospitaliziranih, u bolnicama na invazivnoj ventilaciji završavaju pacijenti između 50 i 60 g., prosječna dob oboljelih spustila se na 42 g., dakle životno ugroženi su sve mlađe životne dobi. Jedan dio starije populacije se cijepio pa ne razvijaju teške oblike bolesti pa je srećom zasada manje umrlih no u prethodnom valu, ali mjesta za opuštanje nema. Ukoliko se želimo vratiti u normalne životne i radne uvjete, ostvariti uspješnu turističku sezonu, nema druge nego izdržati, pridržavati se epidemioloških mjera i što prije procijepiti stanovništvo. Zakazala je Europska komisija, zakazala je Vlada RH. 471 480 doza cjepiva svih proizvođača stiglo je u RH do prije 3 dana, što je 14 doza na svakih 100 stanovnika. 358 976 doza cjepiva je utrošeno. Gotovo najmanje u EU-u. Gori od nas su Latvija i Bugarska. Do kraja ožujka trebalo je biti isporučeno 1,5 milijuna doza, dakle 750 000 građana je trebalo biti cijepljeno s obje doze, da je Vlada RH odradila sve pripreme. Da bi procijepila 70% od 3,2 milijuna odrasle populacije, dakle starijih od 18 g., Hrvatska bi trebala nabaviti 4,4 milijuna doza. Nakon tjedana nepripremljenosti odnosno ne donošenja protokola cijepljenja napokon su prva prioritetna skupina građana, dakle zdravstveni djelatnici, osobe starije životne dobi smještene u domovima, kao i djelatnici domova u velikoj mjeri cijepljeni. Međutim, cijepljenje idućih skupina, dakle kronični bolesnici, osobe starije od 65.g. i dalje ide presporo. A kad će doći na red djelatnici u školstvu, turistički djelatnici, a potom tek ostali, ovim tempom pitanje da li uopće do jeseni. Nakon višetjednih nedoumica i odbijanja brojnih građana da se cijepe cjepivom AstraZenece iako struka stalno govori da su koristi od cijepljenja višestruko veće od rizika sad je nadamo se i to riješeno nakon što je Europska agencija za lijekove potvrdila sigurnost cjepiva. Turistički djelatnici trebaju biti procijepljeni najkasnije do početka svibnja. Država mora nabaviti i dovoljno testova na Covid-19 ukoliko želimo postati zelena turistička zona. O nastavnom osoblju da ne govorim. Obratili su nam se brojni profesori i nastavnici 50-60.g. koji rade s mladima i maturantima, pa zar oni nisu prioritetna skupina? Sadašnji podaci govore da smo naručili dodatne količine cjepiva, no zašto se odmah nisu naručile količine na koje smo prema broju stanovnika imali pravo? Unatoč opravdanim kritikama na račun Europske komisije jer nije ugovorima zaštitila proizvodnju cjepiva na teritoriju EU da se ne izvozi naširoko u druge zemlje van EU, kašnjenje u isporuci cjepiva kod nas nije rezultat nepravedne distribucije i netransparentnosti unutar EU već činjenica da se Hrvatska u startu pogrešno oslonila na cjepivo AstraZenece naručivši najviše upravo tih količina, to je najjeftinije cjepivo, košta 2 EUR-a, dok Pfizer košta 12 EUR-a, a Moderna košta 15 EUR-a i toga smo naručili manje. Iako je AstraZeneca odlučila da neće zarađivati na cjepivu već ga prodavati po proizvođačkoj cijeni, a i jednostavnije je za transportiranje od drugih cjepiva upravo se AstraZeneca pokazala najproblematičnijoj u poštivanju ugovora isporuke cjepiva, a EU pak je rezervirala najviše Pfizerovog cjepiva i sad smo se mi eto pridružili prosvjedima nekoliko zemalja da se pravednije razdjeli cjepivo Pfizera. Hrvatska je rezervirala gotovo 4 puta manje cjepiva nego što je mogla. 23 milijuna doze količina je koju smo mogli naručiti prema udjelu stanovnika u EU, a naručili smo 5,2 milijuna doza u startu. Dakle, 200 milijuna EUR-a je vrijednost cjepiva koje smo mogli naručiti, a naručili smo za 50 milijuna EUR-a. Preostalih 15 milijuna doza koje nismo bezicirali pokupile su zainteresirane i neštedljive članice EU, pa zato pitam Vladu RH da li ona radi Cost-benefit analize koje stalno spominje tijekom pandemije? S jedne strane novac uložen u cjepiva, zaštitnu opremu i testove, s druge strane zdravlje nacije, gospodarstvo, turistička sezona od koje puno očekujemo, a nije pripremljena. Vlado na potezu ste.

doba ovih lokalnih izbora, malo tko govori o ovoj tematici iako se obećavaju brda i doline, ali lokalna proizvedena hrana trebala bi biti stvarno jedna od prioriteta u stvaranju mreže kvartovskih dućana. No vratit ću se na to zašto se to sve skupa zbiva, znači nije riječ o nekakvom dogovoru, ne bi išla tako daleko između Vlade i nekih tvrtki, jel, nosioca oplemenjivačkih prava nego je uistinu riječ o slobodnoj tržišnoj utakmici gdje smo mi svetiji od samog pape, gdje se daje prednost i u potpunosti prihvaća model sustava usmjerenog na pravnu zaštitu intelektualnog vlasništva, da pojednostavim, znači to je kao kada Microsoft ograniči uporabu svih računala svojim Windows sustavom, a linuksaši kako se snađu, tako i u ovom segmentu imamo pokušaj dakle da se u potpunosti ograničimo pravnim sustavom usmjerenog na pravnu zaštitu intelektualnog vlasništva, s tim da je ovdje riječ o bioraznolikosti i stvari su kudikamo dramatičnije. Tako da bi upozorila da ovo ima možda i neku širu, slobodno tržišnu dimenziju.

Poštovani predsjedavajući, poštovane državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Prijedlog Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja, vidimo da je izazvao vrlo živu, dobru raspravu, parlamentarnu raspravu, svako sa svojeg stajališta gleda na predloženi zakon. No, glavni cilj donošenje ovog zakona je upravo uređenje proizvodnje, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednog reprodukcijskog materijala i vrsta bilja, omogućavanje, donošenje nacionalnih sorti za poljoprivredni reprodukcijski materijal koji će se moći prodavati samo na području RH a što će pojednostavniti proceduru, omogućiti vraćanje u proizvodnju i stavljanja na tržište autohtonih sorti pohranjeno u banku biljnih gena. Dosta smo ovdje danas govorili o poljoprivredi, o važnosti te gospodarske grane kao i o važnosti provođenje prave strategije razvoja poljoprivrede u RH. Raspravljali smo ovdje o nizu zakona a zakon današnji koji je na redu, ima itekako važnost, ističe važnost kvalitetnog sjemena za poljoprivrednu proizvodnju i naravno da to sjeme, o tom sjemenu ovise i poljoprivredni proizvođači koji mogu i moraju ostvarivati visoke i stabilne prinose, između ostalog i zbog toga što to sjeme mora biti kvalitetno. Posljednjih su se mjeseci javili brojni kritičari ovog zakona ali svi se slažu kako ustvari u ovom djelu poljoprivredne proizvodnje treba nešto napraviti i kvalitetno urediti. Ja bih ovdje istakao ono što ističe struka, upotreba necertificiranog sjemena bez ikakvog nadzora nije dobar primjer poljoprivredne prakse i može uzrokovati nekontrolirano širenje bolesti, korova, štetnih organizama, bilja te rezultira što dakako, rezultira i smanjenje prinosa po jedini površine. Prijedlog ovog zakona kako navode stručnjaci, trebalo bi uvesti više reda i primjenom pravila agronomske struke u sjemenarstvu. Iskoristit ću ovdje i mišljenje Hrvatskog agronomskog društva koji kažu kako mali proizvođači, ekološki proizvođači, hobisti, vrtlari neće imati nikakvih novih nameta i ograničenja u smislu proizvodnje vlastitih sjemena za vlastite potrebe te kako će se proizvodi od sjemena autohtonih i tradicionalnih sorti i dalje moći prodavati na našim tržnicama. U prijedlogu ovog zakona ako dobro čitamo vidljivo je da se malim proizvođačima ne nameću nova ograničenja nego omogućuje proširenje njihove djelatnosti na legalnu, komercijalnu, komercijalizaciju autohtonih i tradicionalnih sorti. Slažem se da treba pojedine članke jasnije doraditi, možda dopisati i urediti pogotovo i Članak 11., 16. i 17., jer mi u Međimurju isto tako imamo velike proizvođače krumpira i koji isto tako oko te dorade imaju određenih nepoznanica. Stoga se nadam da će ovaj zakon u drugom čitanju doživjeti određene promjene, da će biti jasniji, bolji, kvalitetniji za razumijevanje i čitanje i da će donijeti pozitivnu klimu u svim segmentima poljoprivredne proizvodnje od one jako velike do onih malih obiteljskih gospodarstava koji bi trebali sa tim zakonom biti zadovoljniji.

Hvala predsjedniče, potpredsjedniče. Uvaženi kolega Kolarek pa ja ću citirati Poljoprivredni institut u Osijeku koji se bavi od 1878. godine selekcijom i oplemenjivanjem u sjemenarstvu koji kaže da u potpunosti podržavaju dugo očekivane zakonske promjene koji u cilju imaju rješavanje problematike negativnih procesa u sjemenarstvu, održati kontinuirani razvoj sortimenata i stalna ulaganja u tehnologiju proizvodnju i doradu sjemena kako bi proizvođačima omogućili sigurnu i profitabilnu proizvodnju. O tome govori Poljoprivredni institut u Osijeku koji podržava upravo ovakve izmjene zakona. Što vi mislite o tome? Pa gledajte ako se radi o, poštovani kolega Jenkač ako se radi o institutu, Poljoprivrednom institutu u Osijeku koji ovoga nije direktno vezan za sjemenarstvo i ne bavi se tom vrstom biznisa, mislim da je to dobro i da je to dobar znak da u tom sjemenarstvu i u tom zakonu treba napraviti određeni red, ali ističem da nitko u tom zakonu ne bude privilegiran. Znači spriječiti širenje bolesti, napraviti red, povećati ja ću reći proizvodnju, ali da se nitko pri tome ne privilegira. Poštovani kolega drago mi je da i vi imate primjedbe na ove ključne članke zakona i da ste apostrofirali da ih treba izmijeniti odnosno doraditi pa valjda će vas evo vaši kolege vladajući poslušati. Malim OPG-ovim koji svoju egzistenciju osiguravaju uzgojem djelom za vlastite potrebe, a djelom za prodaju ovaj zakon sigurno ne nosi nešto dobro jer bi on ograničio upotrebu vlastitog sjemenja i to bi bio dodatni udar na mnoge koji zapravo spadaju i u socijalne kategorije. Moglo bi osim toga doći i do gubitka domaćih sorti rajčica, grah, a koje još nisu prikupljene u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena i nisu stavljene na sortnu listu. To je dugotrajan proces, pitanje i kapaciteta dorađivača, a radi se o tradicijskim sortama kojih ima više vrsta, malih količina. Kako ćete vi našim bakicama, ženicama na placu u Prelogu, Čakovcu, cijelom Međimurju objasniti što će biti s njima? Evo poštovana kolegice Marić, zahvaljujem na pitanju, mislim da je u Članku 16. jasno napisano da sve te sorte bi trebale ući u onu listu, u listu ovoga čuvanih sorti koje bi ona, bi onda te naše bakice mogle slobodno stavljati na tržište, prodavati i ja se nadam da ćemo se mi svi skupa i jedinice lokalne i regionalne samouprave sa svojim uredima za gospodarstvo i poljoprivredu potruditi da te sorte stavimo na tu listu i da i ti mali i te naše ja ću reći vrlo bitne karike u poljoprivredi i u očuvanju tradicije da ne budu zakinute. Uvaženi kolega jako lijepo ste u vašoj raspravi istaknuli i naglasili da reda mora biti i da se konačno stvore uvjeti i za sjemenarsku proizvodnju povrća, dakle svi smo mi zaslužili da ukoliko kupujemo povrće imati podatke o zdravstvenom stanju, o klijavosti, o vlažnosti i sličnog sjemena. Ja bih još jako naglasila ovdje da je dobro u zakonu i formiranje upisnih sortnih listi koje služe prepoznavanju razlika jer nisu sve sortne liste pogodna za sva tla, uvođenje sustava ekvivalentne čime se naše proizvođače izvoznike sjemena stavlja u ravnopravan položaj i razdvajanje procedura za sjeme i sadni materijal.

gledajte, struka vrlo dobro zna sve probleme koji se javljaju sa pozicije pojave i širenja određenih bolesti, a isto tako zna i za probleme koji su vezani za proizvodnju kada su u pitanju usjevi i dinamika rasta po hektaru. Uvijek tu ima ponekad i prijevara da nema određene količine, iako je godina bila klimatski dobra, da nema određene količine proizvoda po hektaru ili da se najedanput pojavi određena bolest na određenom području koja je nemoguća ili koja nije prirodna na tom području, a sumnja se da je došla sa nekvalitetnim sjemenom. Zahvaljujem. Poštovani kolega, kako ćete vi objasniti proizvođačima krumpira u vašoj županiji, a tamo su jedni od najjačih proizvođača krumpira, da oni od sjemenskog materijala elit kojega su posadili ove godine ne mogu na godinu ostaviti krumpir koji će saditi za sebe. Krumpir koji sade vjerojatno nije tretiran s ničime, znači nije zaštićen protiv nikakvih bolesti, pa vjerojatno i oni su sami sebi ostavili i sade ga, a isto tako nije tretiran. Što ćete vi reć svojim proizvođačima, a znate da se sadi oko dvije tone po hektaru, kako će oni to voziti, gdje će voziti na doradu, koliko će to sve koštati umjesto da to rade kao što su i danas radili i znam da su jako dobro educirani i da imaju vrhunske nasade i usjeve krumpira i da nikako ne dozvoljavaju da im se krumpir razboli, zbog čega im kompliciramo i poskupljujemo proizvodnju i tako nisu konkurentni i tako teško prodaju krumpir? Hvala lijepa. Jako dobro pitanje i baš sam jučer bio na Belici gdje su upravo ti naši međimurski proizvođači dobili dosta velika sredstva za nove hladnjače koje moraju biti po novim propisima izrađene. Razgovarao sam sa njima i upravo sam naglasio da će ta dorada, dorada im je potrebna, u čl. 17. ili podzakonski akt gdje će oni, gdje će se njima takvim poljoprivrednim proizvođačima, pogotovo krumpira, koji su prilično veliki omogućiti da i dalje na svojim vlastitim poljoprivrednim gospodarstvima uz nadzor ili, ali ja tvrdim da su oni čak i educirani, moći i dalje dorađivati svoj, svoj sjemenski krumpir. Povreda Poslovnika? Zašto mislite da su proizvođači krumpira ti koji mogu to raditi, a ostali proizvođači da to ne mogu raditi? Zašto mislite da proizvođači krumpira mogu certificirati, a proizvođači pšenice i soje ne mogu?

Rekli ste da se ovim zakonom ne uvode ograničenja, otprilike tako ste nešto rekli, znači da se ne uvode ograničenja već se uvodi komercionalizacija ako se dobro sjećam, autohtonih sorti. U tom tonu ste nešto rekli ako se dobro sjećam. E sad, ako se ne uvode ograničenja, mislim svi će vjerojatno si postavit to isto pitanje zašto onda postoji jel taj čl. 16. gdje se izrijekom kaže da se za svoje potrebe može proizvodit isključivo certificiranog sjemena. I drugo, nešto šire pitanje, zašto smatrate da je komercionalizacija bez iznimke dobra uzevši u obzir bioraznolikost prije svega, znači ako sve stavimo u te tržišne okvire onda stvarno dovodimo u pitanje bioraznolikost? Što se tiče čl. 16., njega treba dobro čitat i mislim da taj čl. 16. pokazuje određene stvari, kad ga malo bolje pogledamo da nema tolikih ograničenja kolko se čine ili kolko se potencira u ovim raspravama. Što se tiče samog komercionalizacije ovoga sadnog materijala ja sam naglasio da se ja slažem sa komercionalizacijom sadnog materijala, ali da ta komercionalizacija mora biti pod strogom kontrolom institucija koje brinu o zdravlju tog sadnog materijala ako ste me shvatili jer svi mi težimo Nemate više replika, puno vam hvala.

Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, kolege i kolegice zastupnici. Postojeći Zakon o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja donesen je davne 2005.g. i nakon toga je imao više izmjena i dopuna. Ovim novim predloženim Zakonom o sjemenu i sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja uredit će se i poboljšati sustav proizvodnje, stavljanje na tržište i uvoz poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, uskladiti nadležnost pojedinih tijela u poslovima, inspekcijski nadzor i druga pitanja od značenja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednog sjemenarstva i rasadničarstva. Da je ovaj zakon bitan govori i to da je u elektronskom savjetovanju sudjelovalo preko 460 fizičkih i pravnih osoba od udruga, poljoprivrednika, proizvođača i same struke gdje su svi dali svoje primjedbe i prijedloge od kojih se i u ovom samom prvom čitanju zakona neke i uvažile. Vrlo je važno da je podršku ovom prijedlogu zakona dala struka poput Hrvatskog agronomskog društva, Društva agronoma iz Osijeka, Fakulteta Agro-biotehničkih znanosti iz Osijeka, Visokog gospodarsko učilište u Križevcima i dr. Da je ovaj prijedlog zakona digao puno, puno prašine je, ali najvjerojatnije zbog onemogućavanja daljnje ilegalne trgovine i možda crnog tržišta. Poljoprivredni reprodukcijski materijal temelj je proizvodnje i prva karika u lancu proizvodnje i opskrbe hranom, a kvalitetno sjeme i sadni materijal jedan je od osnovnih preduvjeta za uspješno isplativo bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom.

Štoviše, mali proizvođači, razne udruge te ostali koji se ističu proizvodnjom autohtonih i tradicijskih sorti na ovaj način mogli bi proizvodnju i podići na veću razinu i dobiti dodatnu vrijednost od same proizvodnje. Svake godine oko 20% sjemena u strukturi biljne proizvodnje je krajnje niske kvalitete i zato je neophodna dorada sjemena zdravim i kvalitetnim sjemenskim materijalom kako bi spriječili širenje bolesti, korova i štetnih organizama, a s druge strane omogućili kvalitetniji, viši i stabilniji prinos. Novim Zakonom o sjemenu ne ograničava se korištenje domaćeg sjemena za vlastite potrebe u nekomercijalne svrhe, niti se ograničavaju načela ekološke proizvodnje i zato se uvodi pojam sjeme s poljoprivrednog gospodarstva. Usuglašen stav struke je neophodna dorada sjemena s poljoprivrednog gospodarstva jer je urod zaraženih usjeva toksičan za ljude i za životinje.

I neće se izgubiti hrvatske autohtone i tradicionalne sorte i neće se malim proizvođačima uzeti proizvodnja. Poljoprivrednom politikom potičemo naše stanovnike da ostanu živiti na selu i baviti se poljoprivredom i zato ih moramo zaštititi.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Uvažena kolegice. U svom izlaganju naveli ste da ministarstvo stalno vodi dijalog uključujući i neformalni sektor u rad u radne skupine u daljnjoj zaštiti i očuvanju naših autohtonih sorti upravo čl. 16., 11. i 17. usko su vezani uz certificiranje sjemena danas su izazvali najviše primjedbi, dakle nakon niza primjedbi i na Odboru za poljoprivredu, danas ovdje u Saboru očito je da će taj čl. 16. trebati nešto kasnije nomotehnički napisati da bude svima na jednak način razumljiv koja i kolika mala gospodarstva su u potpunosti izuzeta i obveze certificiranja sjemena i dorade sjemena. Hvala kolegice Baričević. Slažem se s vama, vezano iz vašu konstataciju i samo pitanje budući da je provedena javna rasprava kako sam ovdje već rekla e-Savjetovanje i kroz to e-Savjetovanje je bilo dosta i primjedbi i prijedloga i sugestija kako bi mi zaštitili to naše autohtono tradicionalno hrvatsko sjeme i kroz sve te primjedbe, evo i u današnjoj raspravi danas gdje smo ovdje taj čl. 16. je imao ajmo reć nekakve tehničke primjedbe i nadam se da će konačnim zakonom te tehnički nedostaci biti otklonjeni. Vi ste u svom govoru spomenuli nekoliko naših institucija koje su se očitovale i pozitivno očitovale na prijedlog zakona, jedna od njih je u svakom slučaju Visoka gospodarska učilišta u Križevcima tj. poznata Poljoprivredna škola u Križevcima, govorili ste o doradi sadnog materijala gdje oni kažu da je upravo dorada najvažniji korak u procesu proizvodnje sjemena te će se ovim zakonom poljoprivrednicima osigurati korištenje kvalitetnog i zdravstveno ispravnog sjemena.

Vezano znači po pitanju struke upravo se uključilo Učilište iz Križevaca koje je stavilo svoje i pozitivne strane gdje je reklo da treba i neke normalno upute i prijedloge, da treba doraditi sjeme, znači to je jedna od pohvala za inicijativu i kako bi se osiguralo zdravstveno ispravno sjeme ne samo domaće tržište već i za drugo tržište, nije samo za znači domaći uzgoj.

Evo pred nama je još jedan zakon kojim se praktički hrvatsko pravosuđe usklađuje s pravosuđem EU i osobno smatram to dobrim i potrebitim jer ako smo dio te EU odnosno dio jedinstvenog europskog tržišta normalno je da se moramo i ponašati u skladu s pravilima europskog tržišta i sredine u kojoj živimo. No, nije to najvažnije kod ovog zakona, po meni je puno bitnije da se ovim zakonom praktički uvodi reda u proizvodnju i korištenje sjemena, prije svega u našoj vlastitoj odnosno domaćoj proizvodnji. Da bi to potvrdio odnosno potkrijepio nekim činjenicama, navest ću vam nekoliko primjera kojih smo nažalost još uvije svjedoci. Naime, još uvijek jedan manji, doduše doista manji broj tzv. poljoprivrednih proizvođača često puta upravo iz razloga da bi smanjio troškove odnosno ulazne troškove u poljoprivrednoj proizvodnji ne samo da se ne koristi kvalitetnim odnosno propisanim sjemenom nego često puta se ne poštuju ni agrotehničke mjere odnosno rokovi itd., svjedoci smo da se pojedine poljoprivredne površine često puta po nekoliko godina ne preoravaju nego se samo tanjuraju što dovodi do degradacije poljoprivrednog tla, zbijenosti, nepropusnosti, povećanja štetočina na glodare itd. u tom tlu i jednostavno to su pojave koje se ne mogu u današnje vrijeme tolerirati. Na takve površine često puta se upravo koristi sjeme koje nije propisano odnosno tzv. tavanuša jel i onda čak da bude situacija gora često puta se ni adekvatna mehanizacija ne koristi, ne sijačice nego se jednostavno rasipačom razbaci sjeme, zatanjura odnosno zadrlja i najvažnije je da se postigne onaj referentni prinos kako bi se ostvario poticaj. To je doista neprihvatljivo, jednostavno to se više ne može tolerirati. I zato imamo nedostatne određene proizvodnje i prinose takve kakve imamo. Govorim o manjem broju slučajeva, ne u većini. Da bi se to izbjeglo upravo ovaj zakon praktički doprinosi jednim dijelom jer onaj tko plati i zasije kvalitetnim sjemenom na neki način garancija je da će primijeniti i ostale agrotehničke mjere i suzbijanja korova i svega kako bi ostvario kvalitetan prinos, kako bi ostvario kvalitetan proizvod i na taj način bio konkurentan i opravdao odnosno ekonomski pokrio svoje troškove proizvodnje. Upravo iz tog razloga, ovo što sam sad kao jedan primjer naveo, mislim da ovaj zakon odnosno oni proizvođači koji se bave na veliko poljoprivrednom proizvodnjom oni ustvari i koriste certificirano sjeme i njih se ovaj zakon uopće ne treba plašiti niti se njih dotiče. S druge strane isto tako i oni najmanji proizvođači s kojima evo ovdje se često spominje da neće moći koristiti svoje sjeme itd., na njih se također to ne odnosi jer je u čl. 16.rečeno da oni koji nisu u ARCOD sustavu evidentirani znači one bakice itd. koje imaju površine male svoje baštice itd. jednostavno na njih se to ne odnosi i nije točno da neće moći svojim sjemenom sijati. S druge strane oni koji se žele baviti proizvodnjom i prodajom sjemena odnosno stavljati to na tržište, pa moraju imati nekakav papir za to sjeme. Ne možemo reći sad dolazi nam na tržište sjeme koje nema apsolutno nikakvog certifikata i onda znamo šta nam se sve dešava. Najbolji primjer ću vam navesti prije nekoliko godina kod nas korektno u Baranji sa sadnim materijalom vinove loze što se desilo, ljudi su kupili sadni materijal, sadnice, cijepove koji su bili da kažem sumnjivog porijekla i tek nakon tri godine kada je prvi rod, a znamo šta znači to kod vinove loze tek tada su vidjeli da su potpuno pogrešnu sortu nisu uopće dobili onaj sortiment koji su tražili. Jednostavno nemaju nikakvog certifikata, nemaju od koga tražiti zaštitu.

Zahvaljujem. Spomenuli ste dakle malverzacije i manipulacije s poljoprivrednim zemljištem, dakle ne poštuju se agrotehničke mjere, ne vodi se briga o kvaliteti sjemena koje se koristi prilikom sjetve da li se tako nešto mogu priuštiti recimo stočari?

Ja mislim da sam bio dovoljno precizan i rekao da se radi o prvo malo broju, relativno malom broju takvih, ali nažalost još uvijek ih ima. Što se tiče stočara, vi znate moje stajalište da apsolutnu potporu stočarima odnosno finalnoj proizvodnji u poljoprivredi trebamo davati. Nažalost, činjenica je da upravo u ratarstvu imamo najveći broj onih koji manipuliraju, špekuliraju itd. jer je to kroz poticaje i sve skupa najlakše bilo u ratarstvu do sada. Obzirom da ja dolazim iz sjeverozapadne Hrvatske, unazad nekoliko godina, tamo se je u vinogradarstvu pojavila zlatna žutica ili fitoplazma koju prenosi američki cvrčak. Ona je izazvala puno poremećaja u samoj proizvodnji vina u tome da su mnogi ozbiljni vinogradari morali posjeći značajne kvadrate svojih vinograda. Struka sumnja da je upravo nekontrolirani uvoz lošeg sadnog materijala unio tog američkog cvrčka kroz znači sadni materijal i da sadni materijal bez kontrole čini nam veliko zlo. Doista smo svjedoci često puta da se upravo kroz sadni materijal pojedine zarazne bolesti donose odnosno prenose i zaražuju površine koje do tada nisu bile inficirane. Upravo evo, ja sam doista tamo iz onog vinorodnog kraja Baranje i stalno sam poljoprivrednim proizvođačima i evo u ovom vremenu otkad je u opticaju ovaj prijedlog zakona, nisam imao niti jedan slučaj, ne samo ja nego niti jedan saborski zastupnik iz Slavonije ovdje koji je, da su poljoprivredni proizvođači se žalili na prijedlog ovog zakona. Doista oni vide u njemu na neki način sebi pomoć odnosno zaštitu svoju u proizvodnji. A dobro, vi govorite o sprječavanju bolesti, o potrebi da poljoprivrednici budu konkurentni, ali ovdje je moj naglasak bio na poljoprivrednicima i onima koji žive u ruralnim područjima koji su gladni. Znači ljudi koji uistinu žive u siromaštvu, takvih je preko 30% u ruralnim područjima, a kao što sam rekla, možemo računati da će se ta brojka i širiti pogotovo s klimatskim promjenama kada ćemo morati lokalnu proizvodnju hrane shvatiti puno ozbiljnije. Znači, ako govorite da se ovime ojačava konkurentnost, da li se ovime može pojačavat prehrambena suverenost? Može li se ovime pojačavati mogućnost da tih 30% ljudi prestane biti gladno? Mislim da nije dobro da i mi ovdje u sabornici govorimo takve stvari koje jednostavno ne stoje. Ja ću vam doista reći da u ruralnim prostorima, u ruralnim prostorima, vrlo teško je naći ljude koji gladuju. To su vrlo teške riječi ljudi koji gladuju. Ja ne kažem da nema možda negdje u gradovima itd. ljudi, ali u ruralnim prostorima, upravo zahvaljujući tome što svako može kroz vlastitu proizvodnju na neki način sebi priuštiti dovoljno namirnica, mislim da takvih slučajeva vrlo, vrlo malo ima i to se rješava kroz socijalne programe lokalne samouprave itd. Tako da ne bih se baš s takvim rječnikom služio o gladovanju u Slavoniji i Baranji. Hvala vam lijepo. Kolega Šašlin, govorili ste o pojavama bolesti, najčešće spominjana je smrdljiva snijet, ono što mi poljoprivrednici govore da ustvari oko 10% sjemena nije certificirano koje se odnosi na pšenicu, da ga oni sami dorađuju i da bi bilo jako važno da se kroz Zakon o sjemenu omogući fleksibilizacija te dorade. Mislite li da bi to pomoglo poljoprivrednicima i na neki način ih onda usmjerilo da idu u doradu svog sjemena kako bi se spriječio nastanak bolesti ukoliko bi tim omogućili možda da sami rade doradu na obiteljskom gospodarstvu, naravno pod strogim uvjetima ili isto tako da se kroz čl. 1. omogući možda zapošljavanje agronoma na određeno vrijeme kako bi i neka veća obiteljska gospodarstva mogla udovoljiti tim uvjetima? Pa doista je činjenica da ako imamo dosada 60 negdje centara registriranih za doradu odnosno za certificiranje, vjerovatno ćemo se morati povećati taj broj s obzirom na potrebu da se na neki način približi poljoprivrednim proizvođačima da to mogu na nekakvoj lokalnoj razini rješavati. Sigurno da nije dobro da neko nosi pšenicu iz Baranje, u ne znam, Novu Gradišku na certifikaciju. To znači mogućnost i otvaranja novih radnih mjesta, novih takvih centara, tako da ima tu i onih dobrih strana, da kažem svega toga, jel. Da li će se to baš kod kuće moći raditi, to je s obzirom na uvjete itd., teže, možda kod ovih većih proizvođača, sigurno i oni će to sigurno riješiti na način da i sami se registriraju odnosno ispune uvjete za certificiranje ali kod ovih malih to vjerovatno neće se moći. Sada je na redu gđa. Romana Nikolić.

Danas raspravljamo o Prijedlogu zakona o sjemenu, sadnog materijala i priznavanju sorti poljoprivrednoga bilja. Usvojili se ovakav prijedlog zakona, potpuno će se iskorijeniti uzgoj domaćih hrvatskih sorti jer će poljoprivredni reprodukcijski materijal prije stavljanja na tržište, morati proć proces certifikacije. Ovakav zakon ne štiti interes malih OPG-a i proizvođača ali ni potrošača koji žele jesti zdravo, domaće, ekološki proizvedeno povrće. Svi se mi slažemo da nekih pravila ipak mora biti, ali ova priča sa sjemenom i certificiranjem nije nikako dobra za hrvatsku poljoprivredu te se stječe dojam da je nadležno ministarstvo nimalo ne shvaća. Krši se pravo na sjeme međunarodnim dokumentima prepoznato kao ljudsko, ugrožava se genetska raznolikost usjeva i povećava ovisnost o uvozu sjemena uz obrazloženje da lokalno sjeme daje manji prinos i širi bolesti te ga naziva pogrdnim imenom „tavanuša“ i još k tome izjavljuje da su mali proizvođači izuzeti od certificiranja i od dorade kao i ekološka proizvodnja. Certificirano sjeme i certifikacija proizvodnje su dva različita, dorada sjemena nije sporna ako se na doradu sjemenske robe obvezuje onaj poljoprivredni proizvođač koji će tu sjemensku robu stavljati na tržišta, ali nije pravedno dodatno opterećivati manje poljoprivredne proizvođače koji svoje sjeme koriste za vlastite potrebe. Poljoprivrednici ne žele kupovati certificirano sjeme jer imaju svoje, a stalno im se nameće odgovor da ne trebaju certificirati proizvodnju. Pretpostavka je da će daleko veće štete nastati zbog potencijalnog nedostatka sjemena nego od potencijalnog problema koje mogu izazvati bolesti od nedorađenog sjemena. Veliki proizvođači neće imati problem sa doradom zbog infrastrukture i logistike koju već posjeduju, ali šta je sa onima koji to nemaju, sa onim malima? Sjeme koje treba uputiti na doradu treba pakirati, dostaviti na doradu, ponovo pakirati te vraćati na mjesto skladištenja te aplicirati u tlo. To su već troškovi koji opterećuju i manje proizvođače, a gdje je trošak i za proces dorade. Cijene sjemena iz godine u godinu rastu, za očekivati je da će i nakon dorade cijene nešto porasti, pa stoga postavljam pitanje tko će, kako i kada to malom poljoprivredniku nadomjestiti? Planira li se taj proces sufinancirati u cijelosti ili ne? Također ono što nije predviđeno u zakonu, a što upada u oči je što će poljoprivrednici napraviti sa tim otpadom nakon dorade? Pod otpadom mislim na šturo zrno i lom zrna, tko će i gdje to zbrinuti? O tome ni slova u zakonu nema.

Imate replike, prvu repliku g. Hajduković. Kolegice Nikolić. Govorili ste puno o doradi sjemena i meni je zanimljivo primijetiti jednu stvar i malo prisnažiti vašu raspravu tim argumentom. Naime, vladajući govore da sjeme mora ići na doradu zbog toga što može sadržavati toksine koji mogu biti toksični za ljude, za samu kulturu itd., ali pogledajte same nelogičnosti ovog objašnjenja, ali mali proizvođači to ipak ne moraju što njihovo sjeme onda ne može biti toksično za ljude i za samu kulturu? Dakle, rabe poluargumente, netočne argumente dakle ili ide sve na doradu zbog ovih razloga ili ne ide ništa, a ako vi sjeme koristite samo da bi ga ponovo sijali, ja zaista ne vidim zašto bi moralo ići na doradu. Druga je stvar ako ga želite staviti na tržište onda podržavam doradu i onda to mora biti standard, međutim ovako jednostavno nema logike. Pa da definitivno nema logike oko tog dijela zakona. Ali ja bih se samo još nadovezala, nisam stigla u raspravi napomenuti da ova godina je posebno je specifična, poljoprivredni proizvođači koji kupovinu sjemena kukuruza nisu ugovorili još prošlu jesen teško da će do sjemena kukuruza uopće doći, znači gotovo je nemoguća misija. U toj poziciji kroničnog nedostatka sjemena suludo je još dodatno komplicirati stvari, a nije ništa bolje ni sa ostalom sjemenskom robom.

Kolegice Nikolić, vidim da vas muči šta će biti dijelom tog sjemena koje ode na doradu. Oni kod kojih su oni primorani nosit sjeme na doradu oni će uvijek izvući neki benefit, naplatit će im doradu, a ostatak će prodat kroz stočnu hranu jer oni sami neće doći u priliku da uopće vidu koliki je taj manjak ili koliki je taj na neki način škart ili otpad. Ali drugo mene nešto brine, možda stvarno u ovom famoznoj izmjeni zakona gdje eto vladajući pomažu malim tim poljoprivrednicima, možda je to dio vladinom projekta i strategije „Slavonija, Baranja i Srijem“ i možda smo stvarno mi tu svi glupi je se stvarno tu nešto genijalno krije gdje će stvarno ti mali proizvođači u nečem uspjet, u biti uspjet će Vlada da će ih eliminirati do kraja. Pa mene iskreno zanima kao i poljoprivrednike šta će bit sa tim otpadom tog sjemena, da li će se vratiti njima ili ostati dorađivačima i kako i na koji način će se to zbrinuti jer nije istina da ne postoji otpad, otpad postoji i to od 10 do 15% minimalno će biti toga otpada. A šta ćemo onda s time? To nema uopće u zakonu ni slova o tome. Poštovana kolegice. Ususret danu kada će se raspravljati današnji zakon javljali su mi se mnogi naši sugrađani sa područja moje 2.izborne jedinice koji su govorili kontra ovoga, smatrali su da ovo nije dobar zakon, da će štetiti malim proizvođačima. Htio bih vas pitati, da li smatrate da to na ijedan način može pomoći malim poljoprivrednicima ili će im to biti šteta? Pa zakon predviđa predaju vlastitoga sjemena ovlaštenom dorađivaču i plaćanje te dorade ako ga želi poljoprivrednik sam koristiti. Znači proizvođač će morati nekome platiti da bi stekli zapravo pravo sijanja vlastitoga sjemena. Nema nikakve tu logike.

Poštovane kolegice i kolege. Danas smo se svega naslušali vezanog uz ovaj zakon, uz sjemenarsku proizvodnju, pa čak evo i uz poljoprivrednu proizvodnju i tehnologiju od koje smo slušali predavanja. No međutim, ono što bih htio naglasit da ovaj zakon kod kojega ne možemo bit licemjeri bilo tko, ovo je prevažan zakon za RH, za poljoprivredne proizvođače i za poljoprivrednu proizvodnju i za pokušaj dostizanja dostatnosti u proizvodnji hrane u RH. Kolege su ovdje navele i podrške nekih znanstvenih institucija kao agronomskih društava iz Osijeka. Ja sam na Odboru za poljoprivredu reko da bi me bilo sram biti član takvog agronomskog društva s obzirom na profesore koji su meni predavali na Agronomskom fakultetu i onome što su nas učili i upućivali, ovi kolege iz agronomskog društva nikako ne podržavaju selo već podržavaju one koji se bave sjemenarstvom i doradom sjemena, znači čista interesna podrška. Isto tako i Poljoprivredni institut iz Osijeka, ukucajte u tražilicu pa ćete vidjeti čime se oni bave, što proizvode i bit će vam jasno zašto oni to podržavaju. Ali nisam vidio podršku Agronomskog fakulteta iz Zagreba. Mislim da je Agronomski fakultet najjača obrazovna institucija po pitanju poljoprivrede u RH, pa vjerojatno sam i ja protiv ovakvog zakona što sam studirao i završio Agronomski fakultet, a ne neke druge škole. Ono što se pod farmerskim sjemenom koristi su pšenica, soja, ječam i zob i takve neke stvari koje su u manjoj količini. Kukuruz, kukuruz nitko ne koristi kao farmersko sjeme jer kukuruz na tržištu koje se sije je hibrid i uzimanjem zrna od tog hibrida i sijanjem ne znate što ćete dobit. No evo kolegica je spomenula ove godine problem sjemenskog materijala kod kukuruza kod onih najpoželjnijih hibrida za sjetvu da je nastala nestašica. Nestašica je nastala zato što je određen dio sjemena otišao u jedan drugi dio svijeta, a nama je to malo uskraćeno, pa će morati sijati oni koji se nisu snašli još, morat će sijat ono što imaju na tržištu. A što mislite što bi se dogodilo da zbog nepovoljnih klimatskih prilika se mora ponovit sjetva kukuruza, s čime ćemo je obavit? Nemamo s čime obaviti drugu sjetvu jer nema dovoljno sjemena na tržištu, a onaj iz sušare neće niknut i to je nešto što vam dokazuje kakav je problem i kakav može nastati problem kada se dobro ne gospodari sjemenarskom proizvodnjom i kada se ne dozvoljava poljoprivrednicima da se sami pobrinu za to da imaju sjeme ili barem rezervu sjemena. Farmerskog sjemena će biti i nakon donošenja ovog zakona samo ono neće biti legalno i poljoprivrednici će ga sijat i toga morate bit svjesni i ništa nećete učiniti s ovim zakonom, samo ćete ih natjerati u probleme da se morate s njima naganjati s razno raznim inspekcijama. I mislim da to nije potrebno raditi zbog toga što dorađivačke kuće hoće i ovih 20% koje se navodno sije farmersko sjeme. Cijelo vrijeme govorimo o autohtonom sjemenu, o bakicama, o malim vrtovima, pa ako mislite razvijati poljoprivrednu proizvodnju na bakicama, na malim vrtovima, svaka čast tim ženama koje u poznim godinama moraju ić na tržnicu da bi nadomirile one male penzije koje dobivaju onda smo mi u zabludi.

Nadam se da ćete se razbistriti do drugog čitanja i da ćete shvatiti da trebamo čuvati sjeme.

Uvaženi kolega, po ovom zakonu čl. 16. naše male proizvođače čeka komplicirana procedura, dodatni troškovi, a pitanje je i kapaciteta dorađivača odnosno obrađivača sjemena u RH. Mi se stalno pozivamo na usklađivanje s EU direktivom, no neke druge zemlje su malo ipak pojednostavile tu proceduru, primjerice Austrija i Slovenija. Dakle, njihova procedura je jednostavna za upis na sortnu listu sorata bez one stvarne i komercionalne vrijednosti, znači sorte koje su tradicijske, koje nisu isplative i nisu konkurentne većim proizvođačima, na taj se način čuva genetska raznolikost velikog broja tih sorata. Zašto Hrvatska nije išla u tu jednostavniju proceduru? Autohtono sjeme je komparativna prednost određenog užeg područja i baš upravo na tome bi trebali inzistirati u ministarstvu da se što više takvog sjemena sije i proizvodi i da se može prodavati na tržištu. Ovim zakonom se neće moć prodavat, moći ćete sijat u svom vrtu za svoju osobnu potrošnju, al nećete moć donest na tržnicu, a ljudi na tržnicu koji dođu traže, netko je danas spominjao volovsko srce ili takve domaće sorte, njih više neće bit jer ne postoje certificirano sjeme od tih vrsta. Dorada, evo u rukama imam lubenice proizvedene u Kini, firma je iz Nizozemske, tretirano, nije tretirano, znači nema tretmana, nije zaštićeno protiv nikakvih bolesti.

Poštovani kolega Lenart, u više navrata ste istaknuli da je pitanje sjemena geostrateško pitanje ali rekli ste i sada u svom izlaganju da obiteljska poljoprivredna gospodarstva moraju biti temelj poljoprivrede Hrvatske. Ja bih samo potvrdio to i svoje mišljenje jer u kolopletu odnosa, zemlja, zrak, sunce, voda, čovjek i sjeme, dolaze takve ratarske, takve vrtlarske kulture posebnih karakteristika na određenom području. Te karakteristike tih vrsta su nama u memoriji, u našim slikama pa bih na kraju zaključio i rekao da je nešto još mnogo važnije posrijedi a to je da gubitkom tih vrsta ili nadomještanjem tih vrsta ustvari mi gubimo identitet ovog naroda. Mi gubitkom autohtonih vrsta, gubimo identitet. Sjetite se i razmislite si i zaključite, kako god hoćete, da je selo, obiteljska gospodarstva očuvalo upravo nekakvu kulturu, našu nošnju, običaje koje danas već pomalo u tragovima vidimo ali takvo selo je očuvalo to čega se nažalost neki srame koji su pobjegli iz sela, otišli u grad, sad se srame da su bili na selu i da su odrasli a mislim da treba biti čovjek ponosan kad odraste na selu a vjerujte mi da veliki poljoprivrednici, a njih baš briga za kulturu i običaje, oni se bave biznisom, njima je novac na prvome mjestu i nije im bitno da li ćemo imati autohtone kulture ili nećemo. Kad kupujete paradajz u centru i kada vidite da piše grappolo, to vam je paradajz sa kamena, ... [[Govornik se ne razumije.]] koji je na umjetnim hranivima, koji nije vidio niti sunce, [[Upadica Radin: Hvala.]] jer folija ga štiti, probajte taj okus i otiđite na tržnicu kupit pa ćete vidjet razliku. G. Željko Pavić. Poštovani zastupniče, moram vam priznati da me uvijek oduševite sa svojim raspravama i jednostavnošću prikaza nelogičnosti koje se pišu u našim zakonima vezanih za poljoprivredu. Čuo sam danas da ste struke, da ste agronom, vjerujem da ste, s obzirom da znam da ste i veliki poljoprivredni proizvođač, da imate veliku količinu proizvodnje hrane, godišnje ako se ne varam, 250 tona, jel tako, znači da ste direktno vezani za te zakone da vas oni direktno pogađaju, recite mi dal ste možda našli nekakvo istraživanje vezano za posljedice promjene sortnih vrsta u Hrvatskoj? Pa evo, ne, nisam, nisam našao istraživanje, evo dobro ste rekli da jesam agronom i ja ovo ne da čitam ovo o čemu ja pričam, ja to živim. I moji kolege i prijatelji s kojima se družim, isto tako to žive. I biti seljak, uložiti svoj novac u proizvodnju, u kupnju repromaterijala koji ima fiksnu cijenu a onda gledati u nebo i kada prođe ta godina i dođete do proizvoda i stavite ga u silos ili u neko skladište, a onda ovisite opet o nekim velikim interesnim skupinama koje formiraju cijenu. Samo da vam karikiram kako se to odnosi. Tko je profitirao? Ne proizvođači. Nemate više replika, hvala lijepa.

Dakle, prema nekim procjenama, čak polovinu sjemena žitarica koje koriste poljoprivrednici EU-a čini upravo sjeme koji sami proizvodu poljoprivrednici. Nema dakle osnove unošenja pojma u zakon koji se odnosi na jednu skupinu usjeva, tj. žitarice jer u kontekstu koji ovaj zakon predlaže, ono znači ograničenja za apsolutno sve skupine usjeva koji se uzgajaju. Tvrdnja da je zabrana uzgoja sjemena na gospodarstvu od sorata koje proizvođač sam odabere, nužna mjera u zaštiti od biljnih bolesti, nije u skladu s postojećim zakonima i pravilnicima iz područja biljnog zdravstva niti izbor sorte, ima veze sa širenjem biljnih bolesti. Dapače, neke domaće sorte i lokalne populacije otpornije su na biljne bolesti nego sorte namijenjene industrijaliziranoj poljoprivredi i intenzivnoj agrotehnici. To je prepoznato i u nekim pravilnicima i uredbama, spominjem uredbu o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda pa su onda takve sorte posebno vrednovane u ekološkoj proizvodnji. Naredba o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i iskorjenjivanja smrdljive snijeti, na snazi je još od 2013. g. i dozvoljava uporabu vlastitog sjemena ukoliko je obavljeno laboratorijsko ispitivanje te ne nalaže obvezu dorade kod ovlaštenog dorađivača. Javnosti nije predočena stručna studija koja pokazuje da je smrdljiva snijet žitarica značajno veći problem kod nas u Hrvatskoj nego li je to u drugim zemljama na temelju koje bi bilo onda opravdano i donijeti strože mjere nego to imaju druge zemlje EU-a. Zatim Pravilnik o vrstama poljoprivrednog bilja čije sjeme mora biti tretirano fungicidom, dakle koji je objavljen još 2001. g., također se odnosi na žitarice i nekoliko kultura industrijskog bilja a sve potrebne radnje, proizvođači mogu obaviti na gospodarstvu i bez dodatnih troškova i komplikacija. S druge strane, Deklaracija UN-a o pravima seljaka i drugih osoba koje rade u ruralnim područjima, koju je Hrvatska također obvezna poštovati, definira u svom čl. 19. izričito, navodi se između ostalog da je država dužna prepoznati prava seljaka da se oslanjaju na vlastito sjeme ili na drugo lokalno dostupno sjeme prema vlastitom izboru i da odlučuju o usjevima i o vrstama koje žele uzgajati. Dorada u ovom kontekstu znači totalnu kontrolu svega što netko sije za vlastite potrebe te mnoge radnje nepotrebne za kontrolu biljnog zdravstva ili uzgoj za vlastite potrebe. Dorada kod ovlaštenog dorađivača je proces u kojem proizvođač donese svoje sjeme koje je uzgojio i dobije ga nazad očišćenog, osušenog, tretiranog pesticidima, laboratorijski ispitanog, označenog i upakiranog kao da ga stavlja na tržište. To naravno košta, a ovisno gdje je smješteno gospodarstvo stvara i logične probleme jer uslužna dorada nije dostupna u svim županijama pa će poljoprivrednik nerijetko morati prevaliti stotine kilometara da bio odnio sjeme na doradu i obavio sve ono što je za svoje potrebe do sada mogao sasvim uspješno obavljati na vlastitom gospodarstvu u skladu s postojećim propisima iz područja biljnog zdravstva i prava oplemenjivača. Sama dorada kažu nije skupa, međutim grubi izračun smo čuli samo na pšenici, govorimo o preko 33 milijuna kuna. No transport je itekako velik i ozbiljan trošak. Cijeli sustav dorade osmišljen je i do sada je funkcionirao unutar sustava proizvodnje i dorade većih količina za tržište. Taj sustav ne može pratiti potrebe poljoprivrednika i malih količina koje bi oni donosili na doradu, za potrebe obiteljskih gospodarstava s ciljem zaštite od bolesti i korova treba osmisliti manji uslužni sustav dorade kao mogućnost, ali ne kao obvezu. Kapaciteti za doradu mogli bi se osigurati primjerice kroz mjere ruralnog razvoja kao dodatnu djelatnost na gospodarstvu, ali bez obveza zapošljavanja stručnjaka u stalni radni odnos kada se dorada obavlja samo nekoliko mjeseci godišnje u vrijeme kada se sjeme priprema za sjetvu. Evo to bi mogao biti i prijedlog za razmisliti našim predstavnicima Ministarstva poljoprivrede. Hvala lijepa. Poštovana kolegice Vukovac. Recite nam postoji li nešto slično u europskom zakonodavstvu i koja još država u EU propisuje nešto slično ovome? I što mislite o tome da upravo oni koji nas snabdijevaju sa sjemenom ujedno su i proizvođači zaštitnih sredstava? pP evo u tom kontekstu ako se možete malo osvrnuti. Zahvaljujem poštovana kolegice Vučemilović. Dakle sama rasprava i jeste krenula sa nekoliko pitanja odnosno replika predstavniku Ministarstva poljoprivrede upravo u tom smjeru, ima li unutar EU sličan propis odnosno u čemu se mi ovdje usklađujemo sa direktivama EU. Nažalost, ja nisam dobila odgovor na to pitanje jer ne postoji sličan zakon na razini EU i upravo EU dopušta svojim poljoprivrednicima da proizvode vlastito sjeme na gospodarstvu i da ga plasiraju odnosno da ga koriste u daljnjoj vlastitoj proizvodnji. Posebice evo ja ću istaknuti primjer stočara koji to čine za proizvodnju hrane koju kasnije koriste za ishranu svoje stoke. Brutalno je zapravo nametati im nove troškove i tražiti od njih da voze sjeme na doradu narednih stotinjak kilometara i time poskupljivati već ugroženu proizvodnju mlijeka u Hrvatskoj. Kolegice, slažem se apsolutno s vama da je očuvanje sorti vrlo bitno za državu, za naciju, za sve kako u voćarstvu, ratarstvu tako isto i u stočarstvu. Ali mislim da tu trebamo biti vrlo oprezni i da moramo na neki način definirati koje su to količine neophodno potrebite za očuvanje određene sorte da nam se ne bi dogodilo kao što se nažalost dešavalo svojevremeno i u stočarstvu, da se više isplati uzgajati istarsko govedo ili podolca ili nešto nego simentalsku nekakvu pasminu ili nešto neke vrste koje su nam neophodno potrebite u ekonomskom smislu za razvoj poljoprivrede i stočarstva. Zato mislim da tu trebamo biti vrlo oprezni i ovdje kod sjemena i kod voćarskih vrsti da ne bi nam se takav slučaj ponovio. Dakle, ja se isto tako mogu s vama složiti, ali mi ne možemo utjecat na te prilike, na njih trebaju zapravo predstavnici Ministarstva poljoprivrede utjecati odnosno kroz Strategiju razvoja poljoprivrede jasno definirati koji su to strateški ciljevi proizvodnje hrane odnosno poljoprivredne proizvodnje u RH. Ja mogu samo rezimirati da do sada smo promašili svaku metu i do sada smo napravili daleko više štete da nismo ništa regulirali, da smo ostavili sve samim poljoprivrednim proizvođačima da bude onako kako njima odgovora imali bi proizvodnju hrane.

Poštovana kolegice Vukovac. Evo jedno laičko pitanje. Kada su stari Rimljani došli u Požešku kotlinu nazvali su je VAllis Aurea odnosno Zlatna dolina, pretpostavljam zbog nepreglednih žitnih polja. Pa kako smo prije nekoliko tisuća godina uspijevali imati nepregledna žitna polja sadeći te prastare sjemenske sorte, a danas evo imamo ovakvu blistavu, pardon, ne regulativu nego prijedlog zakonske regulative, a slavonska polja nam gotovo pa zjape prazna. Kako su to naši stari uspijevali starim sjemenjem stvoriti zlatnu Slavoniju i zlatnu Baranju, a danas ne ide? Da, interesantna poveznica, doista naši stari su znali izgleda puno više nego mi danas uz sva dostupna znanja. Ali evo ja ću sada spomenuti jedan dopis kojeg smo dobili svi, struka se potpisala, ali zapravo nije struka se potpisala nego su stranačke kolege se potpisale, stranačke kolege vladajućih koje brane ovakve zakone koje idu na štetu sela. Naravno da može iz svega toga proizaći samo nešto negativno, pozitivno nikako. Ja bih svakako voljela pohvaliti sve one naše ma ne stare iz vremena Rimljana nego vratimo se desetak, 20 godina unazad i pitajmo te ljude kako su proizvodili, kako su štitili svoje sjeme, svoje proizvodnju, svoj usjev, svoju zemlju. Mi to ne činimo, mi ne pitamo proizvođače ništa, donosimo zakone bez njih i onda se čudimo što selo propada. Poštovana zastupnice, evo čuli smo iz vašeg izlaganja, velik broj zemalja u EU zapravo štiti svoje autohtone sorte, trudi se da zaštiti sve ono što su imali nekad, do, za razliku od nas u Hrvatskoj koji evo, nažalost to sve skupa zabranjujemo, propisujemo nekakve liste sortne koje su došle iz Europe i uopće se ne obaziremo na ono što zapravo imamo već kod sebe kod kuće što je zdravo i dobro. Zamislite sad ovu situaciju da imamo recimo, stare sorte jabuka koje ne treba prskati, koje ne treba štititi. To vam je isto kao i u farmaceutskoj industriji, farmaceutskoj industriji nije interesantno i ne interesira ih da imaju zdravu naciju, tako niti industriju za zaštitu bilja ne interesira da ima bilje koje ne treba štititi. I u vam je zapravo korijen svega. Zahvaljujem na pitanju kolega Pavić. Da, složit ću se s najvećim dijelom ovoga što ste rekli. Doista EU je svjesna toga da poljoprivreda može opstati samo ukoliko je proizvođač konkurentan i svi njihovi propisi idu u tom smjeru. Zašto Hrvatska ne primjećuje kakvo je stanje na terenu, što nam se događa u voćarskoj proizvodnji, što u povrtlarskoj, što u stočarskoj, koja je možda i najvažnija zato što proizvodi dvije najvažnije namirnice, a to su meso i mlijeko, mi smo od naših poljoprivrednika napravili ljude koji su opterećeni na više načina, ne samo administrativno. Oni moraju biti i fizički radnici, oni moraju ići na polje, oni moraju biti u staji, oni moraju biti menadžeri, oni moraju biti na internetu, papirologiji, to je nemoguće, znači jednostavno, ja mislim da treba čestitati svima onima koji su opstali, u bilo kojoj vrsti proizvodnje, čestitajmo im jer su preživjeli. Sada je na redu g. Goran Ivanović.

Dolazim iz Slavonije, Baranje i Srijema, to više ne moram naglašavati pa ću početi sa jednim stihom bećarca, ne bi bilo loše za ovaj popodnevni sat, da vam smirim i srce i dušu, i dalje će ljudi sijat tavanušu. E, samo pod drugačijim pravilima i na drugačiji način. Ovaj zakon, čim je došao u biti na Odbor za poljoprivredu uvidjeli smo i članovi Odbora i ja tu moramo pohvaliti i to sam rekao u svojim replikama i državnog tajnika Majdaka i ministricu, a posebno predsjednicu Odbora gđu. Marijanu Petir koja je stvarno shvatila da će biti određenih problema kada je u pitanju čl. 16 koji se ovdje explicite skroz provlači kroz rasprave, dok imamo čl. 46 o sadnom materijalu koji jasno govori o ovim ljudima koji ovim čl. 16 nisu obuhvaćeni. I stvarno tu ne vidim da bi trebao biti nekakav prijepor da su ovi ljudi s ove strane sabornice nešto manje Slavonci, Baranjci ili Srijemci pa ne štite interese tih ljudi iz kraja od odakle dolaze. Pa stvarno vi mislite da mi koji dolazimo iz Slavonije, Baranje i Srijema ne mislimo svaki dan kad idemo ovdje prema HS-, evo jutros sam krenuo u 5 i 20 i nema ljepše zemlje od te naše slavonske zemlje i kad se vozite ovdje prema Zagrebu i znate da idete u Sabor, razmišljate o tome što ćete reći, kako ćete tim ljudima koji su vas poslali u HS-u biti suport u onome što njima najviše treba, a to su naravno, izmjene, dopune zakona, nove zakonske regulative u kojima moramo štititi one koji su nas i poslali ovdje u HS. Ovdje se dosta raspravljalo u biti na, neću reći amaterski, ali na jedan način koji je više teatralan nego što je znanstveno dokazan. Ni sam nisam stručnjak za sjeme, znao bi prepoznati, za razliku od većine saborskih zastupnika barem 10 ili 15 vrsta sjemena, ali se ne smatram stručnjakom u toj kategoriji.

Gdje je dobra zemlja, recimo vukovarsko-srijemska. Između 8 i 11 tona po hektaru, prema tome, nemojmo miješati jabuke i šljive i reći da je to sve nešto prije bilo dobro, odlično, a sada to ništa ne valja. Ovaj čl. 16. je izazvao puno prijepora i u našoj odborskoj raspravi, evo, sjede ovdje članovi odbora i mogu to potvrditi i siguran sam da će se dopunom odnosno izmjenom nomotehničkom doraditi taj čl. 16 i da će svi oni ljudi koji su stvarno sudjelovali u javnoj raspravi, koji su direktni proizvođači, direktni ljudi koji su uključeni u ovom o čemu zakon govori, da će to biti implementirano u izmjene ovoga zakona i da će na kraju biti zadovoljni apsolutno svi i nije niti ministrica Vučković najgora ministrica, kako se ovdje govorilo, u povijesti hrvatske države niti je državni tajnik Majdak državni neprijatelj koji želi donijeti nekakve zakone koji idu u prilog samo njemu niti je on nekakav Monsanto trgovački putnik, kako se ovdje izgovaralo i nazivalo. To nije dobro. Ovo je ozbiljna tema i o njoj treba razgovarati najozbiljnije, struka je tu rekla svoje, ne treba podcjenjivati, naravno ni Institut u Osijeku, sve one institucije koje su bitno pridonijele da hrvatska poljoprivreda danas izgleda drugačije nego što je izgledala prije. Da li je idealna, nije, da li može biti bolja, mora biti bolja, to je naš zadatak koji smo došli ovdje u Sabor RH da to izmijenimo, ali ne HDZ-ovih zastupnika nego zastupnika svih nas koji dolazimo iz Slavonije, Baranje i Srijema, pa iz cijele Hrvatske, na kraju krajeva, da kad budemo izlazili iz ovoga Sabora za 4, 3.g. ili 2 sasvim je svejedno kad ko da možemo reć pa evo sudjelovali smo u nečem što je donijelo dobro našem kraju i našim proizvođačima i da to bude nekakva referenca koju ćemo si na kraju krajeva možda sami dodijelit, a možda će ju nam netko i priznati. Evo ja ne znam kolko Slavonci vole Slavoniju, ja Dalmatinac obožavam Slavoniju, tako da mi je jako drago da i o Slavoniji se često ovdje raspravlja. Ovaj zakon je donesen 2005. i bilo je nekih pokušaja promjena i mislim da ovdje treba pohvaliti i ministarstvo što je zapravo se uhvatilo u koštac i napraviti, napraviti red u ovom zakonu. Ja znam da je ovo prvo čitanje i da ima određenih nelogičnosti, pa zato smo ovdje da raspravimo o tom i da učinimo najbolju stvar jer ja vjerujem da nikog nema ne ovdje u sabornici nego u cijeloj Hrvatskoj da će donijeti neki zakon koji ide na štetu hrvatskog građana odnosno hrvatskog poljoprivrednika i vjerujem da će se puno stvari otkloniti.

Hvala lijepo, evo uvaženi zastupniče Šimičević, naravno nema uspješne poljoprivrede bez dobrih zakona koji idu u prilog poljoprivredi i to je jasno apsolutno svima, najprije treba to biti nama koji sjedimo ovdje i dalje smatram i smatrat ću da nepoštene trgovačke prakse apsolutne uništavaju sve pore hrvatskog društva, uništavaju najviše one male, takvih je najviše u Slavoniji i Baranji i Srijemu, pa na kraju krajeva u cijeloj Hrvatskoj. Rekao sam, čl. 16. kad je u pitanju sjeme malo je drugačije formulirano u odnosu na čl. 46. koji govori o sadnom materijalu i to su neke stvari koje se bitno trebaju, neka bude samo kao što je ovdje u čl. 46. i ja mislim da će apsolutno svi biti zadovoljni. I ministrica je i jučer ako se ne varam državni tajniče i vi imali jedan okrugli stol sa ljudima koji su direktno vezani uz ovaj zakon, postigli su određeno suglasje i ja sam siguran da ćemo u drugom čitanju imati zakon koji će evo biti na ponos svih onih koji će se na kraju krajeva s ovim o čemu govorimo i baviti u svojim Poštovani kolega Ivanović, i ja sam jutros krenula iz Slavonije i nisam tako baš da se u cik zore ustajem kao vi, ali došla sam i ja na vrijeme. Šteta što nemamo neku pravu željeznicu, pa da lijepo sjednemo u vlak i da se vozimo 200 na sat, a ne 60 km kolko vozi vlak od Osijeka do Koške. No vratimo se sada Zakonu o sjemenu. Prema tome, svi se slažemo da zakon ovakav kakav nam je stigao na klupe nije onakav kakav bi trebao biti. Činjenica je da je najvažnije slijedeće, to je da mi nismo samodostatni u proizvodnji ni mesa, ni mlijeka, ni voća, ni povrća. I osnovno je i temeljno pitanje, hoće li naši poljoprivrednici temeljem ovog zakona više sijati repu, pa će možda opet jednom počet radit šećerana u Osijeku ili će ostati zatvorena od sada, pa nadalje, a čini mi se da tu neće biti pomaka. Hvala lijepo. Apsolutno se slažem za željeznicu, nekada smo se vozili do Zagreba „Podravkom“ tzv. jel tako u nekih 3 sata i 10 minuta ukupno, ali sam siguran da kroz ove projekte koji idu i ta povezanost Slavonije sa Zagrebom je jedan od prioriteta. Ponovo ću se vratiti na ono što sam rekao maločas i to ću skroz ponavljati ovdje. Kad je u pitanju i šećer i šećerane to su totalno nepoštene trgovačke prakse dovele do toga da vi jednostavno po cijeni šećera koji se nalazi u maloprodaji ne možete imati konkurentnu proizvodnju i to je, to svaki ekonomist i svaki laik ekonomski će se složiti da ne možete kupovat šećer po 4 kune i 30 lipa u maloprodaji, a da imate konkurentnu cijenu proizvodnje šećerne repe kao najzahtjevnije kulture u poljoprivredi općenito. Prema tome, nepoštene trgovačke prakse moraju biti broj jedan i prioritet svih naših nastojanja da riješimo taj problem, a onda će i poljoprivreda biti sigurno puno, puno bolja i uspješnija, naravno i dobri zakoni. Kolega Ivanoviću, postoje različite prakse reguliranja ovog pitanja u različitim državama članicama i dok primjerice Slovenija i Austrija svojim poljoprivrednicima omogućavaju da siju za vlastite potrebe necertificirano sjeme, to nije slučaj u Mađarskoj i Latviji gdje je isključivo certificirano sjeme mora ići na tržište. To znači da mi trebamo u stvari, ne postoji jednoobrazni model, trebamo tražiti model koji će se nama pokazati kao učinkovit i kao dobar. Mislim da je važno to da smo otvorili širok dijalog na Odboru za poljoprivredu i da smo dobili povratnu informaciju od strane Ministarstva poljoprivrede da su spremni uvažiti naše komentare i da su spremni zakon pojasniti i nomotehnički urediti u onim dijelovima gdje je najviše prijepora i učiniti ga fleksibilnijim. Evo bilo je tu pitanja je li tome baš tako, pa bi htjela čuti vaše mišljenje, vjerujete li obećanju koje smo mi dobili na Odboru za poljoprivredu? Hvala lijepo. Pozorno sam slušao vašu raspravu i u ime kluba i pojedinačno i to je otprilike to. Mislim da je tu sažeto sve, rečeno je sve i ja bi volio viditi ijednog saborskog zastupnika da se neće složiti s tim, mislim da je to jasno. Naravno da donošenjem zakona koji će se primjenjivati u RH moramo poznavati svoj mentalitet, moramo poznavati svoje ljude, možemo mi prepisivati zakone iz nekih drugih zemalja, ali to smo mi. Hrvatska je jedinstvena u cijelom svijetu i mora bit jedinstvena po svemu, pa kad je u pitanju i ovo o čemu danas govorimo, ali na način da tu kažeš naravno svoje. I struka i ljudi koji se s tim bave da u jednoj širokoj javnoj raspravi, u jednoj možda i oštroj polemici dođemo do najboljeg rješenja i da dobijemo zakon koji će onda unaprijediti ovo o čemu govorimo cijelo vrijeme. Uvaženi kolega mi smo često skloni kritizirati i slušati kritike o svemu što je novo, o svemu što bi trebalo izmijeniti dosadašnji način promišljanja.

Dakle, svi se slažemo a i mislim da je ovdje postignut konsenzus da treba zakon doraditi u ovoj točci 16. i mislim da će se ići u tom smjeru. Ali svakako treba voditi računa o tome da tehnologija, znanost i sve ima svoj učinak i da se naša zakonska regulativa mora tome prilagođavati i da smo sada jedna od zemalja članica Europske unije. Hvala lijepo. Naravno bez znanosti nema napretka i to je jasno. Mi možemo biti u Osijeku, u našoj Slavoniji ponosni na naš i institut i na kraju krajeva i naš Fakultet bioagrotehničkih znanosti koji zasigurno će stvoriti kadrove koji mogu unaprijediti poljoprivredu.

I na taj način evo potičemo mlade ljude da studiraju agrobiotehničke znanosti i da budu predvodnici te bolje uspješnije poljoprivredne proizvodnje u našem kraju. Zahvaljujem. Kolega Ivanović kada govorite da oporba teatralno govori vezano za ovaj zakon vi počinjete svoju raspravu bećarcem. Znači to je stvar osobnog ukusa i izbora. Dočekali su nas vani prosvjednici. Vjerojatno ste ih vidjeli? Nije samo stvar u tome da mi pričamo zato da bi pričali. Isto tako kada su bile šećerane u pitanju ova oporba koja tu sjedi je prva počela na sva zvona vikati i galamiti da nešto nije u redu. Napokon sjeli smo za stol, počeli smo razgovarati, došlo se do rješenja. Bez vikanja i bez galame niste nas čuli. Isto tako ja bih vas sad ovim putem pitala kao Slavonka, isto Slavonka koja je došla iz Slavonije.

lijepo. Pa prema tome, mislim da to bitno dokazuje da mi nije u interesu niti vika, niti galama, nego dijalog koji se može voditi. Netko ima, vi ste imali danas onaj performans malo sa onim to je dobro. Možda je to nekome sjelo u uho. To su autohtone sorte i to. Ono što ću vam reći za kraj evo. Dapače, cijenim svakog ovdje koji sjedi i sve ono što govori ima jednako pravo kao svatko od nas ovdje i tu apsolutno ja tih problema nemam. Što se tiče ovoga evo i gospođa Marijana Petir je nekoliko puta to ponovila i ja sam siguran da ćemo na kraju imati upravo evo ovo s čim ste i vi završili, a i ja ću završiti s tim da će taj članak 16. biti onakav kakav svi ovdje priželjkujemo da bude i da će svi biti zadovoljni s tim. Nemate više replika. I sada je na redu gospodin Davor Dretar.

Izvolite. Pokušat ću se maksimalno držati teme u svojem kratkom izlaganju. No eto nisam baš siguran da su spomenuti prinosi od preko 10 tona pšenice po hektaru idealna stvar. Vidimo i sami da hiper prinosi odnosno maksimalno iskorištavanje kapaciteta zemlje odnosno njezine plodnosti sa sobom vuku eroziju odnosno uništavanje tla, prekomjernu upotrebu kemijskih sredstava, a onda posljedično ta silna količina pšenice uzrokuje i probleme sa odnosima ponude i potražnje na svjetskom tržištu, koji se razumno prelijevaju i na hrvatsko tržite te na položaj i egzistenciju naših poljoprivrednika, prvenstveno ratara.

Gdje li je sada, tko zna? I završit ću sa još jednim pitanjem. Što nam to poručuju ljudi kada žele zabraniti uzgoj i korištenje sjemena iz vlastitog gospodarstva? Mi ćemo brinuti za vas. Moram se upitati, ako krenemo ovim putem slijepo prepisujući europske direktive hoćemo li uskoro zabraniti i bakinu štrudlu nakon nedjeljnog ručka jer u njoj su domaća jaja, brašno iz lokalnog mlina i jabuke iz bakinog vrta? Zašto uopće ulažemo silan trud i novce u stvaranje proizvoda koji nose oznake izvorno hrvatsko, čemu i onda kome slavonski kulen, samoborska salama, zagorska purica, dubrovačka rožata, istarski teran ili lički škripavac? Očigledno bogatim turistima, a mi ćemo ovdje jesti što i kako nam se propiše. Čak kada bih morao ići u kataklizmičke prognoze zabrinuo bih se i pitao, hoće li nam uskoro određivati što ćemo jesti? Dvije godine stvari uvozni kruh iz plastične vrećice, sedam puta odmrzavano meso sa drugog kontinenta, klonirano GMO voće i povrće tko zna od kuda. Ili u samom kraju ove bajne ideje zašto nam jednostavno ne naprave uniformirane pakete hrane za svakog stanovnika koje ćemo jednom tjedno ili mjesečno podizati na lokalnom hranilištu. Podsjeća vas to na nešto? Da. Fali nam još samo da uvedemo 7 zapovijedi i iznad ulaznih vrata hranilišta postavimo natpis „Svi su jednaki ali su neki jednakiji od drugih“ i posao po principu Georga Orwella, bit će završeno. Gđa. Vučemilović, prva replika. Poštovani kolega Dretar, činjenica je da smo mi samodostatni samo u ovim osnovnim ratarskim kulturama. Ali pitanje je koliko je pametno da svake godine zasijemo velike količine sa upravo tim kulturama za nepoznatog kupca? Bilokakav poremećaj na tržištu se može itekako negativno odraziti. S druge strane, imamo problem usitnjenih posjeda, gdje jedan relativno mali broj OPG-ova obrađuje 20 ha i više. Svi ostali su ispod. A samo je u principu, ako imate 20 ha i više, možete na neki način živjeti od tih temeljenih ratarskih kultura. I to su problemi naše poljoprivrede a o poticajnima da ne govorim, jedna minuta mi za to nije dovoljna. Hvala vam na pitanju, poštovana zastupnice Vučemilović. Ovdje sam u Hrvatskom saboru kao predstavnik između ostalog i Krapinsko-zagorske županije, jedne županije koja upravo tako, ima male parcele, teško je to sve okrupniti i teško se naravno baviti nazivom to samo ozbiljnom, velikom poljoprivredom kao što to omogućuju velike parcele Slavonije odnosno Baranje. No naravno i Hrvatsko zagorje ima i treba imati svoj plan, precizan i jasan upravo držeći se autohtonih sorata, voća i povrća, prvenstveno te ostalih nazovimo ih samo manjih poljoprivrednih kultura. Pa kolega Dretar, moram jednostavno se osvrnuti na onu vašu tezu bakine štrudle. Pa dobro ste rekli, možda bi nam mogli to i zabraniti ali mislim da zato neće biti potrebe s obzirom da je Ministarstvo poljoprivrede ove godine donijelo pravilnik vezano za proizvodno vezane potpore kojima nameće takve standarde koje naši proizvođači jednostavno neće moć to izvršiti da bi dobili uopće potporu. A s druge strane, ovim zakonom mislim da itekako sprječavaju naše proizvođače da išta više u Hrvatskoj proizvode. Moram to jednostavno komentirati, smatram da je vaše izlaganje bilo upravo onako, plastično prikazano kako stanje zapravo u Hrvatskoj i je.

Zato i jesmo tu, zato i jesmo oporba, da razgovaramo, ne da napadamo, nego da razgovaramo i pokušamo upozoriti da ipak u svoj, svoj savršenosti, ljudi koji vode ovu zemlju, naročito u ovoj struci, možda baš i nisu u pravu. Činjenica jest da se ponekad kao zemlja članica EU-a, moramo kao što smo i ulaskom u tu obitelj izgubili dio svog suvereniteta, moramo popustiti i moramo dozvoliti i ovakve stvari.

Evo ja mislim da sam bio blag. Gđa. Marina Opačak Bilić ima svoju raspravu, izvolite. Zahvaljujem, poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pa evo unatoč brojnim reakcijama i javnosti i samih poljoprivrednika, unatoč brojnim apelima, ovaj prijedlog zakona nije doživio doradu prije uključivanja u saborsku proceduru iako smo imali preko 450 reagiranja u e-savjetovanju a samom doradom tj. prihvaćanjem prijedloga onih kojih se ovaj zakon tiče, mogle su se i trebale su se izbjeći nelogičnosti kojima je cilj očito samo dodatno kompliciranje rada poljoprivrednim proizvođačima. Jutros je evo, kao što smo vidjeli, svakog od nas pri dolasku na radno mjesto, dočekala skupina prosvjednika iz inicijative „Sjeme je naše ljudsko pravo“, koji su nam dijelili tekst svojeg mišljenja a dobili i primjerak autohtonog hrvatskog sjemena starih sorti. Danas za ovom govornicom želim biti glas upravo njih koji traže osiguranje prava na sjeme kako je to propisano Međunarodnim ugovorom o zaštiti biljnih genetskih resursa za hranu i poljoprivredu pa ću vam pročitati tekst iz pisma koje sam jutros isto kao i vi dobila. Dakle, ovo je mišljenje, stav i tekst inicijative koja broji 32 000 poljoprivrednika koji kažu: Inicijativa još od prve objave prijedloga zakona upozorava da bi predloženi nacrt uvodeći restrikcije o korištenju sjemena koji poljoprivrednici koriste za vlastite potrebe, imao dugoročne negativne posljedice za hrvatsku poljoprivredu. Primjer sličnih restrikcija koje su već uvedena za proizvođače soje, pokazuje da čim se proizvođačima nametne obveza kupovanja sjemena, cijene na tržištu porastu. Obvezna dorada generira velike troškove, ponajprije prijevoza i dorade, što najviše pogađa velike proizvođače a u sektoru povrća, dorada je posebno problematična radi nedostatnih doradbenih kapaciteta. Važno je isto tako da novi zakon prepoznaje vrijednost neformalnog sustava proizvodnje sjemena na gospodarstvima, razmjena sjemena i narodnih banaka biljnih gena u ostvarivanju zaštite održivog korištenja i dinamike upravljanja bioraznolikošću, ali i otpornost prehrambenog sustava u kriznim situacijama. Jednako tako potrebno je osigurati sudjelovanje, suradnju i prisutnost raznolikih proizvođača, oplemenjivača, potrošača i drugih sudionika prehrambenog i sjemenarskog sustava uvažavajući njihove specifične potrebe. Dakle, to je tekst iz ovog pisma koji smo jutros svi primili. Ja vas molim da uzmete u obzir glas onih na koje se ovaj zakon odnosi. Još ono što želim napomenuti je što sam pitala i ministricu Vučković u pisanom pitanju prije gotovo 60 dana i odgovor još uvijek nisam dobila, kao što niti jutros nisam dobila odgovor od državnoj tajnika Majdaka po kojem modelu će Ministarstvo poljoprivrede zaštititi i očuvati biljne genetske raznolikosti povrća u Republici Hrvatskoj. Jer zakon donosi nova ograničenja proizvođačima koji na svojim gospodarstvima koriste domaće sjeme te uvodi pojam sjeme s obiteljskog gospodarstva definiran kao sjeme proizvedeno za vlastite potrebe koje je zabranjeno stavljati na tržište, a koje u ovom kontekstu ne postoji u europskim zakonima što nedvosmisleno znači da je ovaj prijedlog potpuno nepotrebno prestrog prema našim poljoprivrednicima te da ih diskriminira u odnosu na ostale poljoprivrednike iz zemalja članica Europske unije. Ove odredbe dovode do gubitka domaćih sorti koje nisu prikupljene u nacionalnoj banci biljnih gena te ukoliko ovaj zakon bude usvojen mnogi će građani zaboraviti na okus pravog povrća uz sve s čim se naši poljoprivrednici susreću ovo ne smijemo dozvoliti. Kolegica Opačak Bilić ja se s vama ne mogu složiti kada kažete da je ovo loš zakon. Struka kaže da je ovo nevjerojatno dobar zakon struka i stručnjaci koji jest istina su članovi HDZ-a, ali oni kažu da je ovo sjajno. Pa vi se pozivate na neke proizvođače, na neke ljude na koje bi se ovaj zakon trebao odnositi, oni kažu da ovaj zakon ne valja. Pa što oni znaju? Oni samo siju to i žive od toga. Što oni znaju što je za njih dobro? Što oni znaju što je dobro za sjeme, što je dobro za potrošača, što je dobro za poljoprivredu, što je dobro za selo? Pa nemaju pojma, nemaju pojma kolegice. Ali zato naši stručnjaci iz HDZ-a znaju i zato nemojte govoriti, molim vas nemojte govoriti da je ovo loš zakon, jer je sjajan.

Pa slažem se s vama kolega. Da čuli smo evo i u raspravi prethodnih kolega da su upoznati sa velikim brojem prijava, pritužbi i poljoprivrednika i građana i navodno će to uzeti u obzir. Ali evo nismo stekli do sada takav dojam. Ono što je još važno na što je važno skrenuti pažnju to je činjenica da je upravo očuvanje vlastitog sjemena ovog kolokvijalnog tavanuše o kojem stalno govorimo i koje je zapravo spasilo od trajnog nestajanja autohtone sorte kao što su šibenski šljivar, trogirska cvjetača ili vukovarska lubenica.

Poštovana kolegice teško se danas oko ičega u Hrvatskoj postalo dogovorit se pogotovo velik broj ljudi, zato kada spominjete tisuće poljoprivrednih proizvođača koji upozoravaju protiv ovoga zakona da će biti štetan za njih doista ih treba poslušati.

Ovo je iznimno važan zakon i za Slavoniju, i za Hrvatsku, a ono što je zanimljivo je da stalno pričamo o samodostatnosti s tim da smo još u prosincu, nismo mi nego u prosincu 2019. donesen je europski zeleni plan kojem je bio glavni cilj da Europa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. godine i to je zapravo jedan iznimno važan dokument između ostalog i za razvoj poljoprivredu u kojem su dane smjernice za sljedećih 30 godina. Ta politika zelenog plana je zapravo biološka raznolikost i strategija od polja do stola, održiva poljoprivreda i održivo unapređenje ruralnih područja. Ali mi evo i dalje donosimo zakonske akte koji su zapravo potpuno u suprotnosti sa ovom europskom politikom. I danas umjesto da raspravljamo o zakonu u kojeg su ugrađene smjernice upravo ovog Europskog zelenog plana, mi donosimo zakon u kojem i dalje zatiremo, zapravo uništavamo bioraznolikost i mala poljoprivredna gospodarstva.

Njih je u Hrvatskoj registrirano samo 27, a u proizvodnji ih je registrirano 9 i to u malim količinama. Dakle, ovo su podaci iz Izvješća o nadzoru sjemenskih usjeva iz 2019. godine od strane HAPIH-A. Sorte za uzgoj u posebnim uvjetima još nije moguće registrirati iako su uvrštene u Pravilnik o stavljanju na tržište čuvanih sorata još izmjenama i dopunama iz 2014. godine. Dakle, ni 6 godina kasnije još uvijek nije napravljen pravilnik koji bi definirao kriterije njihovog upisa na sortnu listu. Te sorte se inače zovu sorte bestvarne komercijalne vrijednosti razvijene za posebne namjene i mnoge države poput Austrije i Slovenije koriste tu kategoriju kao sorte za male vrtove koje je moguće registrirati vrlo jednostavno i stavljati na tržište bez ograničenja jer ionako ne ugrožavaju veliku proizvodnju pošto nemaju komercijalnu vrijednost. Članak predloženog zakona 53. stavak 4. govori o uvođenju dodatnih sortnih lista, a koje bi vrijedile samo na nacionalnoj razini no nisu definirani kriteriji. Iskustva drugih zemalja primjerice Italije pokazuju da registracija sjemena na takve dodatne liste često donosi više problema nego rješenja jer služi samo proizvođaču koji je registrirao određenu sortu a ostalima donosi restrikcije jer moraju kupovati sjeme od registriranog proizvođača i ne mogu koristiti vlastito iako se radi o istoj sorti. Ukoliko se radi o sortama registriranim u nacionalnoj banci biljnih gena to je također problematično jer banka gena nema dovoljno resursa da poljoprivrednicima daje sjeme, a čak i ako bi to radila proizvođač bi dobio vrlo malu količinu koju bi trebao godinama razmnožavati da može započeti proizvodnju. Kad se slobodan uzgoj tradicijskih lokalnih sorata jednom zabrani one će nestati, a proces kreiranja pravilnika dodatnih lista, razmnožavanje dovoljnih količina sjemena za proizvodnju od uzoraka iz banke gena traje minimalno godinu do dvije, a u praksi do sada trajalo je i puno više. Registracija čuvanih sorata kao pokretanje sjemenarske proizvodnje takvih sorata dugotrajan je proces prvenstveno zato što je početnog sjemena izuzetno malo, a kad se zabrani njihov slobodan uzgoj na poljima bez registracije i ovo malo što imamo nestat će gotovo momentalno. U konačnici bojimo se da će većina poljoprivrednika radi restrikcija morati baciti sjeme koje su naslijedili od svojih predaka i kupiti sjeme na tržištu, pa time više neće imati niti motiva za daljnje skupljanje i održavanje sjemena, a time niti potrebu za doradom koja bi im još dodatno poskupila sjeme. Svim ovim odredbama zakona indirektno će se prisiliti male OPG-ove na kupovanje i odustajanje od čuvanja svog sjemena, a time i gubitka biološke raznolikosti čija je potreba očuvanja prepoznata međunarodnim ugovorima i vrednovana strateškim dokumentima EU. Uvođenje obaveze stavljanja na listu pa koliko god bio jednostavniji postupak danas obećavan, poljoprivrednicima ipak znači još administracije od čega će većina malih poljoprivrednika odustati jer nemaju niti vremena, niti dovoljno znanja. Kriterije za upis sorata bez stvarne, komercijalne vrijednosti uzgajanih za određene namjene kao i kriterije za upis na dodatne sorte tek treba definirati i to je proces koji traje. Bojim se da će sjeme tradicijskih sorti već biti izgubljeno dok se ne donesu potrebni pravilnici, a tada će opet proći godine dok se ponovno razmnože dovoljne količine za pokretanje proizvodnje od uzoraka iz kolekcije banke biljnih gena za koje ona niti nema resurse da ih osigura dovoljnom broju poljoprivrednika u dovoljnoj količini. Potrebno je omogućiti rad malih dorađivača za uslužnu doradu manjih količina sjemena koje proizvođači koriste za vlastite potrebe kao dopunsku djelatnost nikako ne kao uvjet već kao mogućnost s ciljem smanjivanja širenja biljnih bolesti i korova. Obaveza zapošljavanja stručne osobe s dvogodišnjim iskustvom u poslovima dorade sjemena u stalni radni odnos i obavezno vlasništvo nad strojevima i opremom isključuje takvu mogućnost. To je isplativo samo velikim pogonima koji neće dorađivati male količine sjemena s poljoprivrednog gospodarstva. Ovaj zakon ne doprinosi smanjenju bolesti što je navedeno kao osnovni razlog donošenja zakona, nego upravo suprotno.

Izvolite.

Moram priznati da se ne sjećam godine kada je sjemenski materijal pojeftinio. Najveći udio na tržištu sjemenskog materijala u RH imaju najveće svjetske kompanije kao MONSANTO i Bayer i Pionir i još tvrtke koje nisu u vlasništvu RH i gdje RH nikako ne može utjecati na ono što oni rade. Prošle godine je sjemenska soja bila skoro 9 kuna za kilogram sa PDV-om, a merkantilna soja se prodavala po 2 kune i 60. Što to znači? Ovu od 2 i 60 kada sijete na izolirano mjesto, kada je malo pročistite, stavite u vreću i deklarirate nakon prolaska kroz laboratorijsko ispitivanje. Ona košta 9 kuna. Ne razlikuje se u ničemu od onoga što naši proizvođači kada sami uzmu svoje farmersko sjeme soje kada ga pročiste kroz selektore ili trahere kako se to zove u mom kraju otprilike vrlo mala razlika, a često puta čak ta soja bude i kvalitetnija. Jer poljoprivredni proizvođači si mogu dozvoliti da veći dio tog što su uzeli, što je loše mogu odbaciti dok sjemenarske kuće se trude iskoristiti maksimalno što mogu i onda nam u vreću spakiraju svašta pa i kamenčiće i grudice zemlje. Na to mjesto ne dolazi soja i na taj način se reducira sklop, a samim time pada i prinos. Svi ovdje u sabornici su svjesni da ovaj zakon ovako kako je napisan nije dobar i pozicija i opozicija. Samo što pozicijski zastupnici moraju braniti taj zakon kako ga brane, možda da smo i mi u toj prilici kao i oni možda bi ga i mi branili tako. No međutim, znam da oni u sebi jako dobro znaju da ovo nije dobro i da ovo nije zakon koji pogoduje razvitku poljoprivrede i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava već je ovo zakon koji isključivo pogoduje dorađivačima. No ako želimo unaprijediti poljoprivredu onda moramo zakon doraditi i izmijeniti u korist poljoprivrednih proizvođača jer to je jedini put za razvoj hrvatske poljoprivrede koja je posrnula, a ukoliko želimo više prinose kako se u određenom dijelu pravda donošenje ovog zakona i ukidanje farmerskog sjemena, ako želimo više prinose onda upravo moramo stisnuti te dorađivače da rade kvalitetnije sjeme. Upravo te koji utiču na krojenje zakona da bude na njihovoj strani, za bolje prinose moramo stisnuti njih da oni odgovaraju za kvalitetu sjemena i da ukoliko sjeme nije dobro niklo i dalo loš urod da ih se može teretiti i sudski goniti kako bi poljoprivredni proizvođači došli do svoje zarade za koju rade. A u današnjim uvjetima ne znam tko je ili ja ga ne znam tko je uspio istjerati pravdu, znam ljude koji su imali problema sa klijalošću, sa lošim sjemenom, pogotovo kod uljene repice, ali nikada nisu istjerali pravdu i dobili nekakvu odštetu, a proizvodna godina je prošla, gnojivo ste bacili, gorivo ste potrošili, vrijeme ste potrošili. Što se tiče autohtonih sorti, one se najbolje čuvaju uzgojem, ne spremanjem, svako sjeme ima svoju klijalost, neko je godinu dana, neko je dvije, neko sjeme može i 8.g., ali ukoliko redovito uzgajamo autohtone sorte na taj način ih najbolje čuvamo i one postaju interesantne za potrošače i sve većim interesom potrošača sijat će se više takvog usjeva i čuvanje će biti daleko kvalitetnije.

Manje-više danas je sve rečeno o ovom zakonu i nisam niti jedan argument dobio sa predlagatelja da taj zakon će donijet nešto dobro onim za koje se moramo brinut, a to su mali poljoprivredni proizvođači i OPG. Čuli smo da će se, da je ovo prvo čitanje, da će se zakon doradit, da ima drugo čitanje, da će se to riješit nomotehnikom, još nikad nisam u životu doživio da se nomotehnikom uspio riješit neki meritum, a meritum je danas da ovaj prijedlog zakona je sad bespotreban, pogotovo što kad pogledamo koliko teško žive naši poljoprivredni proizvođači i sa čime se sve susreću, od toga same cijene poljoprivrednog proizvoda do nepoštene trgovačke prakse umjesto da im na neki način pomognemo mi sad njih onemogućujemo da u nekom, na svom poljoprivrednom gospodarstvu svoje proizvedeno sjeme mogu uz jednu kontrolu gdje će odnijet u jedan laboratorij da se ispita zdravstveno stanje sjemena da ga mogu sijat nego oni sad moraju to nosit na dorade, plaćat prijevoz, imat manjak sjemena u konačnici zbog tog škarta koji će ostat. I ne vidim niti jedan razlog da se sad ovo donese, pogotovo što u poljoprivredi imamo niz stvari koje su nam bitnije, koje su nam potrebnije, od samog raspodjele poljoprivrednog zemljišta, od šećerana, znamo kako je to završilo, od mljekara koji su u problemima, od covida koji je pogodio sad naše vinare i mi smo se sad uhvatili i ono još malo što je ostalo entuzijasta da proizvedu nešto na svojim gospodarstvima. E sad ni oni ne mogu više to svoje sjeme koristiti, ali ga mogu kupiti u trgovinama od nekih multinacionalnih kompanija, ali ako ništa drugo mogu platit doradu tim dorađivačima, a nismo se sad uopće dotaknuli koliko tih dorađivača ima, koliko će ljudi koji žele pšenicu sijat iz svoje prve reprodukcije koliko će platiti prijevoz, koliko će čekat na tu doradu, oće li uspjet u adekvatnom roku to sve skupa posijati, mislim da jednostavno ovaj prijedlog Zakona o sjemenu je sad ne samo bespotreban nego je i štetan. Kad vidimo da u Hrvatskoj nismo na neki način samodostatni u ničemu, da smo na neki način prinuđeni uvoziti hranu i umjesto da sad zaštitimo te naše male poljoprivredne proizvođače da mogu imat ako ništa drugo manji trošak da nastave proizvodnju, da proizvode neke naše autohtone sorte, da u konačnici kupci budu zadovoljni, da i kroz turizam promičemo tu neku našu posebnost autohtonost, e mi ćemo to sada ubiti zakonom jer se neko u ministarstvu sjetio da to treba promijenit. Samim tim ne slažem se da se cjelokupna agronomska struka složila jer kao što sam vidio postoji na Agronomskom fakultetu više profesora koji su dali svoje izdvojeno mišljenje i ne slažu se sa agronomskom strukom koja je valjda na nekom sastanku izglasala da oni se s time slažu jer ja znam iz vlastitog iskustva kad se ta tzv. mainstream agronomska struka složi sa multinacionalnim kompanijama znači da u konačnici za maloga proizvođača nema ništa dobrog. Prema tome, ja se nadam da ćete prihvatit sve naše kritike, meni nije sad tu stalo da ja nekoga kritiziram bez razloga, al ovo nije dobro za poljoprivrednu proizvodnju i ja mislim da ovo neće bit zadnji čavao kao što se kaže u lijes malih potrošača. Sutra ćete sigurno odredit koliko će se po domaćinstvu moći za osobne potrebe u svinjokolji svinja na neki način i za svoju proizvodnju zaklat ili kolko će naši proizvođači janjadi. Prema tome, puno je tu stvari koje ćete vi na kraju napraviti samo da zadovoljite one koje ne bi trebali zadovoljit, a to su krupni kapital, multinacionalne kompanije i u ovom konkretnom slučaju sjemenarske kuće koje ionako sigurno preko 70% tržišta hrvatskog državne, a nisam vidio da ste se u nijednom prijedlogu zakona ni izmjene, osvrnuli na naše sjemenarske kuće da vidimo šta njima treba napraviti, na koji način da njima pomognemo da mogu biti relevantni faktori na tržištu. Gđa. Marijana Petir govorit će završno u ime Kluba zastupnika HDZ-a.

Hvala vam, g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče sa suradnicima, zastupnice i zastupnici. Zaključno želim podsjetiti da intencija zakona o sjemenu jest da dobijemo uređeniji sustav proizvodnje, stavljanja na tržište i uvoza poljoprivrednog reprodukcijskog materijala, da uskladimo nadležnosti, inspekcijski nadzor i druga pitanja koja su od značaja za provedbu jedinstvenog sustava poljoprivrednog sjemenarstva i rasadničarstva. Također želim reći da intencija ovog zakona nije onemogućavanje malih proizvođača da za potrebe proizvodnje hrane obavljaju sjetvu sjemena iz vlastitog uzgoja od materijala sorti koje nisu registrirane niti ih ovaj zakon želi ograničit u stavljanju plodova na tržište dobivenih od tih sorti. Vidljivo je da već u pripremnoj fazi zakona, u postupku e-savjetovanja, bilo je niz prijedloga za poboljšanje, oni su jednim djelom i uvažene, iskazan je veliki javni interes za ovaj zakon, što je potpuno opravdano, nakon čega je uslijedila i široka rasprava na sjednici Odbora za poljoprivredu gdje su nas i predstavnici udruga i poljoprivrednika informirali o svojim stajalištima i ono što možemo pozdraviti jest činjenica da je Ministarstvo poljoprivrede u otvorenom dijalogu na Odboru za poljoprivredu a vezano uz komentare koji su izrečeni na ovaj zakon, istaknulo spremnost na fleksibilizaciju konačnog prijedloga zakona te njegovo nomotehničko i jasnije uređivanje, posebno kad je riječ o dva otvorena pitanja koja su vezana uz certifikaciju i doradu sjemena. Obzirom da u različitim državama članicama postoje različite prakse, nema jednoobraznog modela, možda je dobro osvrnut se na tumačenje Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije upravo o ova dva otvorena pitanja. Ovi ističu da je za sjetvu na vlastitom gospodarstvu dozvoljeno poljoprivrednicima koristiti proizvod žetve koji su dobili sijanjem na vlastitom gospodarstvu, to naravno vrijedi za sve sorte koje nisu zaštićene pravima intelektualnog vlasništva. Što se pak tiče zaštićenih sorti, može se koristiti sjeme sačuvano na farmi sorata koje se spominju u uredbi o oplemenjivačkim pravima na biljnu sortu zajednice. Među nositeljima prava na biljne sorte, mora se za to isplatiti naknada uz izuzeće malih poljoprivrednih proizvođača koji ne moraju plaćat takvu naknadu. Iz toga možemo zaključiti da im mi svojim zakonom možemo jasnije propisati da se ne tretiraju na isti način mali proizvođači koji koriste sjeme za vlastite potrebe i oni koji ga stavljaju na tržište i u tom smislu mogu reći da je dobro da je ministarstvo prihvatilo takav prijedlog koji smo adresirali na Odboru za poljoprivredu a koji sam i ja izrekla i u ime našeg kluba. Kad je riječ pak o obavezi i načinima dorade sjemena, Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije, ističe kako europsko zakonodavstvo o sjemenu ne postavlja pravila o procesu dorade sjemena kao takvog niti o registraciji dobavljača sjemena, uključujući prerađivače. Međutim, tretiranja sredstvima za zaštitu bilja, mora slijediti zakonodavstva EU-a o sredstvima za zaštitu bilja. Zato bih rekla da tu moramo biti pragmatični i pomoći našim poljoprivrednicima i kod dorade sjemena izbjeći rast cijena sjemena jer takav rast u konačnici bi značio i rast finalnog proizvoda odnosno hrane a predstavljao bi i na neki način utjecaj na konkurentnost proizvođača. U tom smislu pozdravljam spremnost Ministarstva poljoprivrede da onaj dio zakona koji se odnosi na doradu, učini fleksibilnijim, što je također bio prijedlog na našem Odboru za poljoprivredu i što je prijedlog našeg kluba. Podsjetila bih da je vrijednost poljoprivredne djelatnosti RH u 2020. g. u odnosu na 2019., zabilježila rast od 7% no za povećanje tog rasta čemu vjerujem, svi želimo težiti, nisu dovoljna samo ulaganja s ciljem povećanja produktivnosti, samodostatnosti i konkurentnosti poljoprivrednog prehrambenog sektora, već je potrebno i riješiti problem da je svake godine oko 20% sjemena u strukturi bilje proizvodnje krajnje niske kvalitete. Uzimajući u obzir tu činjenicu kao i činjenicu da je sektor sjemenarstva u protekle 3 g. rastao 23%, potreban nam je kvalitetan Zakon o sjemenu [[Upadica Radin: Hvala.]] čemu vjerujem svi zajedno možemo doprinijeti.

Evo na kraju bi samo rekao da je tužno da o ovako bitnoj temi o sjemenu nema ministrice, da o ovim stvarima kao prva osoba u Ministarstvu poljoprivrede, u tom resoru, ne da svoje, ne obrati se zastupnicima ili im ne da odgovore. Toliko o ministrici i njenom radu, o dobrobiti poljoprivrede. Kao što sam rekao, ovo je zakon poglavito dorada, čl. 16. i 17. gdje se opisiva što trebaju naši poljoprivrednici dorađivati i masno platiti onima koji će to dorađivati, u ovom slučaju bi bilo dobro da ova dva članka izbrišete. To je ono, sva ostala koja se vežu ovo dorađivanje, jer jednostavno stotine tisuća naših malih poljoprivrednika je na rubu, sada, a pogotovo s ovim, jednostavno poljoprivreda u RH dovedena na najniže grane uz ove sve priče, evo i moja kolegica Petir je maloprije rekla da je sve to ok, međutim nije ok. Odnos prema selu i seljaku je evidentan ne samo iz statističkih pokazatelja koje ćemo imati malo poslije po pitanju popisa stanovništva, a to je sve uzrok što je se zapostavilo selo i seljak. Veliki dio proračunskih sredstava se izdvaja za subvencije u poljoprivredi, mi nikad manje nismo proizvodili, nikad više uvozili, tako da tisuće pitanja se postavlja kud idemo i kome je palo na pamet zbog čega se ovaj članak ubacio o sjemenu? Zbog čega je neko naredio, tko je taj koji je naredio da mi uvozimo štetne Monsanto proizvode i sličnih multinacionalnih kompanija koje imaju ogromnu dobit i ovladali su svud tržištem, svjetskim tržištem, ne samo hrvatskim? Nadam se da će moji prijedlozi koji su proceduru prošli saziv ih nije prihvatio, zabrana GMO-a proizvodnje i prijevoza, protiv toga se protive županije, proizvodnje, prijevoza, sadnje i trgovine. Mi imamo u Hrvatskoj sad 400 proizvoda na policama GMO-a i imamo poglavito ove koje su tretirane glifosatom kroz razne prerade kao što je cidokor i slični koji stvaraju velike bolesti i štete na zdravlje ljudi, a naravno i zdravstveni sustav i mi tu hranu kroz uvozne lobije kroz vas u ministarstvu uvozimo i plasiramo na tržišta, a našim poljoprivrednicima ćete kalibrirati ili sve što ne raditi po pitanju sjemena da bi mogli biti na tržištu njihovi proizvodi ili sjeme. Evo pada mi na pamet slogan iz Splita gradonačelnika Vice gradonačelnika baš konkretno uništavanje sela, baš ono ne more konkretnije, ovdje ste skroz jasni samo što ste bili puno, još da ste korak napravili pa zabranili onda bi to bilo puno poštenije, znači zabrana korištenja sjemena, to bi bilo poštenije. Ovo je konkretno, morate potrošiti svoj novac vi poljoprivrednici i vi iz sela da bi doradili mi vaše sjeme, vi to platite da bi vi to mogli uopće bit vaš proizvod na tržištu.

Ja osobno sam na strani sela, seljaka i poljoprivrednika ne iz … populističkih razloga nego iz činjenica da ovaj zakon će doslovno uništiti i ovo što je ostalo u selu ljudi, a bez jaka sela to vi u Ministarstvu poljoprivrede bi tribali propagirat, bez jaka sela nema jake države. Većina nas je ovdje porijeklom iz nekih sela, neki krajeva koji su, međutim mi selo zaboravljamo. Meni je žao što selo nije na čelu institucija, nego ova svjetla ovdje malo vas zamagle, očito odglumio dobro, poglavito u radio emisijama slušam vas redovito, vas državni tajniče, koja je to magla, koja je to laž, koja je to obmana koje je to nerealno stanje.

Zaključujem raspravu o Prijedlogu zakona br. 99.